Hvala vam gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo ministrice sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Da su izmjene i dopune ovog Zakona o poljoprivredi predložene u nekom drugom vremenu, a ne u vremenu pandemije bolesti covid 19 nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili Republiku Hrvatsku pitanje je bi li tada o njima promišljali na način na koji ih danas gledamo i o njima raspravljamo. Svakako treba reći da ohrabruju podaci Državnog zavoda za statistiku o rastu vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, a oni su i pokazatelji naših budućih mogućnosti koje imamo u poljoprivrednoj proizvodnji. U tom smislu potrebno je krenuti od temelja, a to su resursi kojima raspolažemo i koje je potrebno staviti u funkciju uz čiji bok idu i proizvođači koji ove resurse koriste i kojima je potrebno osigurati svaku pomoć u nastavku bavljenja poljoprivredom i proširenjem poljoprivrednih aktivnosti. Ta pomoć ogleda se kroz niz zakona o kojima smo raspravljali, koje donosimo i koje mijenjamo kako bi stvorili preduvjete za učinkovitije funkcioniranje sustava poljoprivrede, ali i kroz potpore koje su poljoprivrednici dobili u tijeku prošle godine u iznosu od 7 milijardi kuna kako bi im se pomoglo u njihovom prevažnom poslu, a to je proizvodnja hrane i očuvanje ruralnog prostora. Ono što svakako zagovaram jest da se taj sustav potpora uredi na jedan pravedan i transparentan način na uravnotežen način koji će doprinositi prije svega razvoju malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u RH. Vrijednom smatram mjeru pet programa ruralnog razvoja i novi natječaj u iznosu od 120 milijuna kuna koji će ići po ubrzanoj i pojednostavljenoj proceduri, a koji je namijenjen poljoprivrednicima na potresom pogođenom području za sanaciju njihovog poljoprivrednog zemljišta, izgradnju i rekonstrukciju objekata, nabavku strojeva, mehanizacije, opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabavku domaćih životinja i sadnica višegodišnjeg bilja, ali i za dodatno poticanje uporabe drveta u obnovi poljoprivrednih objekata. Svaki poljoprivrednik imat će savjetnika i pomoć sa dokumentacijom, a navedene mjere pomoći neće pridonijeti samo obnovi narušenih poljoprivrednih potencijala već su one dio šire revitalizacije poljoprivrede Banovine. Uz ovu pomoć smatram važnim također mijenjati trendove, poticati preradu sirovine i stvarati dodanu vrijednost, a da bi se taj rezultat postigao potrebna su nam daljnja ulaganja u istraživanja i inovacije u poljoprivredi, ali i jačanje podrške poljoprivrednicima u kreiranju onih alata pomoću kojih će oni stvarati dodanu vrijednost svojih proizvoda kako bi smanjili u stvari pretpostavke da se ti proizvodi u sirovini izvoze iz naše zemlje, a da se uvoze prehrambeni proizvodi jer to sasvim sigurno nije dobro. U prilog tome govori i veliki konkurentski pritisak na tržištu vezan uz voće, povrće, mlijeko i meso za koje su nam osim ulaganja u preradbene i skladišne kapacitete koji su planirani Nacrtom strategije razvoja poljoprivrede potrebne i snažnije aktivnosti vezane uz zaštitu domaće proizvodnje i jasniju standardizaciju kvalitete proizvoda dostupnih na hrvatskom tržištu. Potrebno je raditi i na informiranju i jačanju svijesti poljoprivrednika o važnosti korištenja oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti, ali i značaju dobrovoljnih oznaka kvalitete jer njima možemo zaštititi našu domaću proizvodnju od nelojalne cjenovne konkurencije proizvoda koji su dostupni na policama trgovačkih lanaca po predatorskim i dampinškim cijenama. U prilog ovom govori i najnovija studija Europske agencije za sigurnost hrane čiji rezultati pokazuju da su hrvatskim potrošačima sigurnost hrane i podaci o njenom podrijetlu važni pri donošenju odluke o kupnji. Mislim da je važno istaknuti da povećanje vrijednosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje, smanjenje vrijednosti uvoza poljoprivrednih proizvoda, jačanje položaja poljoprivrednika onog na tržištu i onog vezanog uz donošenje odluke i kreiranje politika razvoja, njihovoj gospodarskoj i socijalnoj i kulturnoj integraciji u život ruralnog područja u kojem žive su elementi o kojima ovisi konkurentnost ukupne poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske i svakog pa i najmanjeg hrvatskog poljoprivrednog proizvođača. I ovim izmjenama se stvara podloga za učinkovito planiranje budućih aktivnosti u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Imate dvije replike. Prva uvažena zastupnica Marija Selak Raspudić. Kolegice Petir članak 22. koji ide prema izmjenama članka 71. postojećeg zakona kaže da definirano zemljopisno područje ima obilježja koja se znatno razlikuju od susjednih područja da bi se moglo zemljopisno podrijetlo zaštititi. Znamo da je zemljopisno podrijetlo marketinški važno, ali da je majka svih svađa sa susjedima oko i hrane, a u ovom slučaju se radi o jakim alkoholnim pićima. Mislite li da bi bilo možda pametnije da u zakonu konkretnije i preciznije definiramo što bi bile znatne razlike, da tako nešto ne ostavljamo ili na arbitrarno interpretiranje onih koji pokušavaju zaštititi zemljopisno podrijetlo zbog mogućih budućih tužbi ili na neke pravilnike jer znatno može biti i stvar interpretacije. Mi smo na odboru baš raspravljali tu temu koja se dotiče zemljopisnog porijekla proizvoda i u stvari ono što smo bili primijetili da nam se čini da je procedura poprilično komplicirana i voljeli bi da bude jednostavnija. No, riječ je o direktivi koja je prenesena u naše zakonodavstvo tako da tu nemamo neki veliki manevarski prostor. No, činjenica je da koliko god mi voljeli naše susjede i dobro surađivali sa njima i bili jedni drugima podrška, da oni ponekad i traže ona prava koja nemaju jer svima je potpuno jasno da varaždinsko zelje koje se proizvodi u Varaždinu jest naš autohtoni proizvod i da Varaždin nije u nekoj drugoj državi nego u Hrvatskoj. Pa smo svejedno u tom smislu imali velike borbe. Te procedure jesu dosta dugotrajne. Po nekom mom iskustvu ako je sve u redu traju čak i do godinu do dvije na europskoj razini da bi se neki proizvod proglasio zaštićenim. No evo, veseli činjenica da smo se i uhodali i da smo možda te odnose nekako malo bolje posložili u posljednje vrijeme. Molim vas samo da pripazite malo na vrijeme. Ovi pozitivni statistički pokazatelji doista ohrabruju. Povećanje poljoprivredne proizvodnje za 7% u 2020. u odnosu na 2019., povećana isplata EU potpora negdje oko 20%, povećan izvoz poljoprivrednih proizvoda 5,1%, uvoz smanjen 7,2% Doista kažem ovi pokazatelji ohrabruju i na neki način potvrđuju da smo na ispravnom putu što se tiče poljoprivredne proizvodnje, odnosno politike poljoprivredne. Kad pogledamo strukturu vrijednosti poljoprivredne proizvodnje onda vidimo da biljna proizvodnja praktički zastupljena je sa 58,5%, stočarstvo sa 34,9% i ostalo 6,6 negdje posto. Moje pitanje je kako na neki način povećati udio stočarstva, odnosno finalne proizvodnje u poljoprivredi i na taj način povećati broj radnih mjesta i na neki način osigurati mogućnost zapošljavanja, odnosno u ruralnim prostorima bolju budućnost. Hvala lijepo kolega Šašlin na ovim podacima koje ste iznijeli, jer oni sasvim sigurno jesu dobar pokazatelj jednih novih trendova i ja se nadam da će se tako i dalje nastaviti zbog toga što nam je važno da osnažimo našu poljoprivrednu proizvodnju jer samodostatnost u proizvodnji hrane je preduvjet očuvanja nacionalnog suvereniteta. Kad je riječ o stočarstvu ono je vrlo zahtjevno i potpuno je jasno da se manji broj poljoprivrednih proizvođača odlučuje za tu granu ne samo zbog zahtjevnosti proizvodnje, vremena i poljoprivrednih imputa koje je potrebno uložiti već i zbog toga što upravo možda stočari najviše osjećaju probleme koji se događaju zbog nereda na tržištu. To je i razlog zašto smo i posegnuli za novim instrumentima izmjenom Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kako bi upravo tim sektorom mesa i mlijeka koji su najosjetljiviji pokušali zaštititi na najbolji mogući način od nepoštenih trgovačkih praksi. Hvala vam lijepo.

Kolegice i kolege, EU je paradoksalna tvorevina. U njoj je s jedne strane prisutna fetišizacija autentičnosti, potraga za nacionalnim pa i regionalnim identitetom unutar europskih država. To vidimo po važnosti porijekla i korijena, pa tako svjedočimo itekako isplativim borbama za zaštitu autohtonih proizvoda čime se bavi i ovaj zakon čiji je pršut, čije je zelje, čija je gibanica, a ovdje čija su jaka alkoholna pića. S druge strane nameće se težnja za unificiranošću, monolitnošću i identičnošću. Rajčice i ostalo voće i povrće mora biti identično veličinom i oblikom. U oba slučaja najčešće je na žalost u pozadini profit. Naime, građanima Hrvatske i EU podrijetlo prehrambenih proizvoda jedan je od najvažnijih kriterija pri kupnji. Pri istraživanju europskog potrošačkog udruženja BEUC domaće preferira 70% kupaca. To često iskorištavaju trgovci tako da maskiraju određene proizvode recimo u našem slučaju kockicama ili negdje drugdje drugim prikladnim ukrasima. Ovo ističem zato da bih upozorila na to da ćemo mi ovdje zaštićivati zemljopisno podrijetlo doista kompliciranom procedurom kada se radi o jakim alkoholnim pićima, no otvoreno je pitanje hoće li to i za naše krajnje korisnike, potrošače samo poskupiti taj proizvod. Je li u pozadini ovoga nešto što će nam pomoći da zaštitimo domaće ili jedan marketinški trik koji vodi generalno poskupljenju i ide na to da udari i na naš domaći džep. Što se tiče ovih izmjena i dopuna zakona neke je stvari doista potrebno jasnije definirati. U članku 3. ne možemo govoriti da krajnji primatelj hrane može biti osoba koja se donatoru hrane učini vjerojatnim da je upotrebi. Zakoni nisu vremenska prognoza, nego jasno definirani protokoli koji moraju biti nedvosmisleno primjenjivi u praksi. Slično je i sa primjenama direktive kao što je članak 22. ono što sam pitala kolegicu Petir gdje se govori o područjima koja se znatno razlikuju od drugih područja. Mora postojati jasna skala što je više, što je manje, te ne bismo ostavili prostor za moguće tužbe onih susjeda koji smatraju da nismo imali pravo proglasiti nešto autohtonim što možda pripada nama ili prema njihovoj definiciji njima. Rok trajanja je velik problem. Deset posto hrane od onih 88 milijuna tona koje se bace na razini EU baca se zbog prelaska roka trajanja koji je tu više postavljen iz marketinških razloga, a manje iz realnih razloga kvarljivosti hrane. U planu koji je najavljen 2019. godine, prvom planu koji se trebao baviti sustavom doniranja hrane najavljeno je da će se naše građane educirati o tome da ne treba hranu nužno bacati s istekom roka trajanja. Međutim, ne vidim da se išta učinilo po tome pitanju. Štoviše smatram da je taj problem toliko velik da treba i na načelnoj razini i EU ali i hrvatskog zakonodavstva jasnije definirati način postupanja sa rokovima trajanja da bismo smanjili bacanje hrane koje sada imamo na terenu tih 400 000 tona konkretno na razini Hrvatske. Spomenut ću još jednom regionalnu neujednačenost, činjenicu da zbog skupog transporta i činjenice da je propisno zbrinjavanje hrane nakon isteka roka trajanja često jeftinije od doniranja i da posrednici nisu uvijek voljni preuzeti hranu kojoj rok trajanja istječe u roku dva, čak i tri dana. Oni siromašniji krajevi gdje su građani potrebiti građani nedostupniji su češće i oni koji ostaju bez donirane hrane. Pod hitno trebamo se pozabaviti konkretnim mjerama koje će ići prema stvaranju preduvjeta da napravimo te banke hrane koje toliko dugo najavljujemo i koje su jedna od najvažnijih problema u distribuciji donirane hrane. Zato što nemamo banke hrane imamo nepovjerenje građana prema sustavu doniranja hrane. Spomenut ću jedan pozitivan primjer iz strane prakse. Ide u korak sa suvremenim trendovima ekonomije dijeljenja da se hrana ne baci. A zaključila bih s jednom važnom izrekom ruskog filozofa Nikolaja Berdjajeva. On je rekao ako sam ja gladan, to je materijalni problem, ali ako je netko drugi gladan to je duhovni problem. E mi bismo se trebali ovdje pozabaviti time da riješimo upravo taj duhovni problem. Hvala vam lijepo. Idemo na replike. Poštovana kolegice Raspudić, istraživanja su pokazala kako su zapravo razlozi za nastajanje viškova hrane različiti. Glavni nekako apostrof i zaključak koji se nameće jest da viškovi hrane nastaju kao posljedica jednog oblika neoptimiziranog načina poslovanja. Ukoliko zanemarimo sve ovo ostalo što ne može ni stati u ovu jednu minutu, pitao bih vas jednu ključnu stvar. Što je po vama ključno što bi zapravo država kao takva trebala napraviti kako bi se pospješio i učinio kvalitetnijim jedan oblik doniranja viškova svima onima koji nemaju. Da bi potaknulo uopće građane da više doniraju prvo nam je potrebna studija izbježivog otpada, da vidimo koji je to višak koji smo mogli sačuvati. Zatim se država treba fokusirati na to da stvori preduvjete za neprofitne organizacije koje bi bile banke hrane. Dakle, da na neki način bude posrednik, inicijator koji bi povezao zainteresirane stranke u tom lancu doniranja i omogućio im bolje djelovanje. Stvar koja je također potrebna je nekakva jasnija IT komunikacija putem koje bi se te stranke mogle međusobno povezati. To su koraci koji su već definirani i planom i studijom izvedivosti banki hrana i planom doniranja hrane. Međutim, mi ponovno idemo u izmjene zakona što nije samo po sebi loše, ali nam fali provedba tog plana u praksi. Dakle, da konačno zažive te banke hrane. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Marin Miletić. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora i uvažena kolegice Selak Raspudić, htio bih radi hrvatske javnosti još jednom vas pitati što mi možemo napraviti kao sustav da bude kvalitetniji i da se stvarno siromašnim građanima RH pomaže konkretno i na konkretan način i kroz ove priče o kojima slušamo danas evo cijeli dan.

Pa za početak možda bi se mogli i pozabaviti problemom koji je aktualan da ne postane akutan, a to je ogromnom količinom donirane hrane na području Banovine. Da bismo uopće znali koliko viška donirane hrane imamo morali bismo stvoriti nekakav sustav transparentne solidarnosti gdje bi javnost bila upoznata ne samo sa onom doniranom hranom koja je prošla kroz državni sektor i o kojoj postoji neka službena statistika, nego i raznim viškovima koji su dolazili od različitih drugih organizacija ili direktno od pojedinaca. Ako to ne napravimo i sama sam u posjeti Banovini svjedočila različitim skladištima na kojima su bile hrpetine nabacane hrane, mnoge kojima ističe brzo rok trajanja. Mi ćemo uskoro ako se ne pozabavimo tim konkretnim problemom imati otpade donirane hrane. Hranu bi trebalo redistribuirati ako se trenutno ne može iskoristiti na Banovini. O tome nitko ne razgovara, to nitko nije ni postavio kao pitanje. Što ćemo sad one rupe u tlu zakapati sa hranom koju ćemo bacati i koja je došla iz džepova naših građana. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovana kolegice, prema nekim podacima kojima ja raspolažem u 2019. godini je bio značajan porast doniranja hrane za nekih 13 milijuna kuna. To je 30% više nego prethodne godine. I prema podacima taj trend raste, no sasvim sigurno je da cijeli sustav treba unaprijediti čemu će pomoći i ovaj zakon. Ono što nekako ja uviđam obilaskom terena, a kad govorimo o siromaštvu i potrebama građana koji su doslovce gladni najveću potporu tu im pruža Hrvatski Caritas kroz svoje podružnice, crkve i različiti crkveni redovi. Mislite li da bi bilo uputno i dobro da se i lokalna samouprava uključi u taj postupak i da pomogne i kod otvaranja i snabdijevanja pučkih kuhinja, jer siromašni ljudi ne bi trebali biti samo briga crkve i vjernika nego cjelokupne zajednice. Svi se trebamo potruditi da suzbijemo siromaštvo. Apsolutno općenito trebamo decentralizirati Hrvatsku i ojačati ulogu lokalne samouprave i pogotovo u ovom problemu siromaštva koji je izrazito velik u Hrvatskoj a ponajviše u pojedinim županijama i Sisačko-moslavačkoj i brodsko-posavskoj pa na dalje. Ono što je također veliki problem tiče se toga da recimo ti sustavi koje ste spomenuli poput Caritasa koji su doista oni prvi koji idu do krajnjih korisnika i daju im hranu nisu oni koji daju doniranu hranu, nego sami iz vlastitih sredstava kupuju hranu koju onda daju daju krajnjim korisnicima. Dakle, to su jedni od najjačih sustava koje uopće imamo, a oni nisu uključeni u lanac donirane hrane nego troše materijalna sredstva da bi, da bi priskrbili hranu. Znači da bismo doista trebali ojačati i ovaj drugi sustav koji bi, kroz koji bi prolazila donirana hrana ako želimo imati dvostruku korist. Rješavati problem siromaštva i rješavati problem bacanja hrane. Hvala vam lijepo. I posljednja replika na vaše izlaganje, uvažena zastupnica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice dakle vi ste spomenuli gospodarstvo dijeljenja. To je nešto kod nas što je apsolutno o povojima i nekako je ostalo uopće i ispod radara uopće taj način. Pokazalo se je govorim o iskustvima nekih drugih zemalja EU da je to dobro. Dakle, mi s jedne strane imamo zaista ljude koji žive u siromaštvu. S druge strane imamo višak koji je višak i koji će se jednog dana pretvoriti u otpad. I kad se pretvori u otpad će biti dodatan problem zbrinjavanja otpada, CO2 i da sad više ne nabrajam. Tu treba napraviti nekakav balans između jednog i drugog.

On je puno fleksibilniji što je pozitivno. Tako da se i različita prava koja se inače mogu ostvarivati kroz tradicionalne institucije u suvremenim na tehnologiji baziranim sustavima ne mogu ostvariti odnosno se često izbjegavaju. No, ovo je jako dobro možda reklamirati u neke edukativne svrhe i proširiti među našim građanima jer ono što je u ovom primjeru koji sam istaknula Ujedinjenog Kraljevstva interesantno je da u tom supermarketu vi možete svojim vještinama i znanjima kompenzirati hranu koju, koja je donirana i koju ćete uzeti. Dakle, polazišna ideja da svatko od nas ima nešto što može dati drugome, a to ne mora nužno biti ova klasična ili robno robna ili novčana kupovina kojom se inače obavlja razmjena. Zašto ne platiti vještinama i uzeti višak nečije hrane. A tebi okopam vrt, a ti meni daš ručak. To je oduvijek bilo. Hvala, nemate više replika, možete na mjesto, hvala vam. Slijedeća pojedinačna rasprava je ona uvažene zastupnice Anke Mrak Taritaš. Samo da se dezinficira govornica, Poštovana ministrice sa suradnicom, dakle ja ću otprilike nastaviti tamo gdje je kolegica Selak Raspudić stala ili ono gdje smo otvorili jednu temu, a to je tema otpad od hrane. Dakle, neću reći nikakvu novinu kad kažem da mi dakle stanovnik RH na razini godine dana ima 97 kg otpada od hrane. I neću reći nikakvu novinu kad kažem da to nastaje u kućanstvima ali uz kućanstva to naravno nastaje i tamo gdje se hrana primarno proizvodi dakle u poljoprivredi odnosno u ribarstvu, ali i u ugostiteljstvu, trgovačkom sektoru, veleprodaji i maloprodaji. I sad s jedne strane imamo tu činjenicu, s druge strane imamo ljude koji su u potrebi. Između toga došlo je vrijeme da napravimo jednu ravnotežu. Pri tom moram reći da zaista imamo i postoji program odnosno plan sprječavanja i smanjivanja nastajanja otpada od hrane RH i tu dolazimo do onaj dio gdje imamo nešto papirnato, ali nešto bi trebali imati i u stvarnosti. Temeljem tog plana je bilo, izrađen je vodič i sad pitanje je što u stvarnosti imamo, što u stvarnosti možemo imati, koji odnos je između jednog i drugog. Zakone mijenjamo i dopunjavamo jedan osnov je kad imamo direktivu koju smo krivo preveli ili prepisali pa imamo pilot. Drugi osnov nam je izmjena i dopuna koja nastaje zbog nekakvih potreba koje jesu ali bi bilo dobro da napravimo iskorak dalje. A to znači da u obrazloženju zakona koji dolazi odnosno kakvo je postojeće stanje imamo nešto podataka. Pa da kroz to postojeće stanje kad je riječ, ja ću se ovdje zaista bazirati samo na dvije teme, jedna tema je smanjivanje otpada od hrane, a druga tema je ona digitalizacija. Dakle, bilo bi dobro da znamo što je do sad napravljeno. Znamo da postoji iz 2019.-te jedan pilot projekt. Šta je taj pilot projekt napravio? Koliko tu imamo jedinica lokalne samouprave koje su uključene? Što se dešava? Čini mi se da je došlo vrijeme da kad ide, kad dobijemo jedan zakon da imamo i to u zakonu. Ono što se pokazalo da je novi hit u ovom sazivu sabora, a to je da kad idete s izmjenom i dopunom zakona što manje se rješava zakonom, a što više pravilnicima odnosno podzakonskim aktima i to je krivo. I dolazim do one teme koja je meni posebno interesantna, a to je odredba ovog Članak 45. zapravo to je izmjena Članka 117. to je taj informacijski sustav. 2013. godine je u ovom saboru donesen Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, to se zove Zakon o NIPP-u, on je donesen temeljem INSPIRE direktive koji kažu da prostorni podaci moraju biti svima dostupni. Upravljačko tijelo je Državna geodetska uprava i tad sam ja o tome raspravljala i govorila na slijedeći način. Dakle, imate jedan ogromni ormar koji ima puno ladica, vi svaku od tih ladica otvarate i u svakoj od tih ladici su određeni podaci koji vam u konačnici služe znate za što, između ostalog za strategiju razvoja RH. Ja sam negdje 2017. išla vidjeti kako upravljamo tim prostornim pokazateljima i podacima i vidjelo se da upravljamo skoro nikako, nego traljavo. I mi i ovaj zakon govori o određenim podacima koji jesu. I svi podaci koji ovdje jesu, koji su iz sustava iz Ministarstva poljoprivrede su zapravo prostorni podaci. Kako da to pojasnim? Dakle, podatak da netko negdje uzgaja ljubičice je podatak koji će onda jednog dana u budućnosti koristiti s nekoliko aspekta. Koristit će s aspekta zaštite okoliša da znamo da je to prostor na kojem se već dešava uzgoj ljubičica koje proizvode to, to i to. Sa teme izrade prostornih planova da je tu već proizvodnja i da se na to ne širi građevinsko područje. Treća tema koja je jednako tako važna u kontekstu svega što imamo potresa i svega ostalog, da u uzgoju ljubičica će pomoći da je tlo takvo, takvo i takvo. Dakle, izuzetno je važno da imamo i da upravljamo tim podacima. I ono što je moje iskustvo je slijedeće. Imamo odlične IT stručnjake. Ti IT stručnjaci odlično naprave platforme, ali je tema tko će ih puniti, kako će ih puniti. I tu dolazimo do ključnog problema. Sve dok mi ne riješimo katastar ove zemlje, a treba nam ja sam u jednom času izračunala 119 godina [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] pitanje je na čemu baziramo podatke. Prva replika na vaše izlaganje uvažena zastupnica Selak Raspudić, izvolite. Uvažena kolegice Mrak Taritaš, evo često se međusobno žalimo zbog načina na koji idemo uopće u raspravu o bilo kojem zakonu i zbog ovoga što ste vi govorili, a s time ću se složiti, da nemamo pripremljene izvještaje o provedbi planova koji postoje i koji su dobri da bismo mogli vidjeti što ćemo dalje mijenjati. Recimo ovaj plan koji bi trebao biti maltene sutra izvršen jer je rok bio 2022., možemo biti benevolentni bila je kriza pa malo oduljiti, nudio je i platforme za donatore da se međusobno povežu, nudio je i različite nagrade i priznanja onima koji su dobri donatori, naglašavao je važnost praćenja količine sredstava koje smo uspjeli za tu svrhu povući iz EU. No mi ništa ne znamo o tome što smo od toga uspjeli ostvariti. Kako da onda imamo suvislu raspravu o izmjenama i dopunama ovog prevažnog zakona? Teško, dakle jer kad čitate ovaj zakon, a sva sreća svi imamo Google koji nam rješava sve od toga da nam dijagnosticira bolesti pa da nam pomogne i u raspravi o pojedinim zakonima, u ovom zakonu stoji da se treba napraviti plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH, da je rok od 18 mjeseci i vi dođete u neku situaciju i mislite ok. Onda idete malo guglati pa vidite da to postoji, pa onda idete malo dalje pa vidite da je temeljem toga nešto napravljeno. O tome je moglo biti 5 rečenica u obrazloženju postojećeg stanja. Pokazalo se da u slijedeći plan moramo doradit da treba još nekakvih podataka i sve bi bilo jasno. Da netko je pročitao ovo bi pitao državnog tajnika, kad namjeravate napravit plan, a onda bi on rekao al plan je gotovo. Dakle, mi imamo u ovom uvodnom dijelu strašno puno podataka [[Upadica: Hvala.]] ali one možda koje bi trebali imati nažalost nedostaju. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolegice Taritaš jednu ste jako dobru stvar rekli i želim to prisnažiti ovdje. A to je činjenica da u ovom sazivu su definitivno popularni zakoni koje je potrebno onda dalje podnormirati. Zapravo većinu ostavljamo pod tim aktima koji će se donositi kasnije, a što manje rješavamo zakone. Zašto je to tako? Pa da sam zločest rekao bih da vladajući ovdje imaju neku skrivenu namjeru, da se boje provesti javnu raspravu o nekim rješenjima, da se očito možda nekom želi pogodovati ili neke iz nekih procesa isključiti. To bih rekao da sam zloćest, ali nisam zloćest pa to neću reći. Nego ću reći da sam protivnik prenormiranja, ali sam protivnik i podnormiranja. I iskustvo nas je naučilo da je nekad bolje imati malo iscrpniji, ali bolji zakon nego previše podzakonskih akata. Dakle, ja ne mislim da nitko od nas ima čarobni štapić i da će tim čarobnim štapićem riješiti sve probleme. Jednako tako mislim da tokom vremena da iza svake vlade, iza njenog četverogodišnjeg mandata ili četverogodišnjeg mandata ovog sabora treba se vidjeti što je to u tom sazivu sabora odnosno mi smo posljedica onog što nam Vlada da i ima bolje. Ja bih jako voljela da iza ovog našeg saziva da kažemo uspjeli smo postići to da ima nešto manje pravilnika, ne da sve ono što ne znamo riješiti prebacimo na pravilnik jer onda je ulogu sabora, ulogu predstavničkog tijela preuzima ministar, ministar koji donosi pravilnik. Da ne kažem da imate brdo pravilnika sad već koji se moraju donijeti uz suglasnosti 3-4 ministra ovisno o temi o kojoj je. Voljela bih da iza ovog saziva sabora imamo da su nam obrazloženja zakona bolja i konkretnija i da rezultat ovih zakona bude manje pravilnika odnosno podzakonskih akata ali bojim se da nismo krenuli dobrim putem. Nastavljamo dalje s pojedinačnim rasprava. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice kolegice i kolege, ovim zakonom kao i mnogim dosadašnjim usklađuje se nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom i pravnim aktima EU. Zakon osigurava pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike u RH. Zakonom se također zadržava podjela mjera poljoprivredne politike u tri osnovne kategorije. I to kroz prvo tržišno ciljevne politike koje obuhvaćaju izravne plaćanja i zajedničke organizacije tržišta. Zatim kroz mjere ruralnog razvoja koje također osiguravaju nastavak izravnih plaćanja. I kao treće osigurava se nastavak pružanja potpora iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredi. Zakon uređuje pojedine segmente u sustavu doniranja hrane te se daje zakonska osnova za donošenje plana za sprečavanje i smanjenje nastanka otpatka od hrane. Isto tako uređuju se i pitanja i postupanja u području nadležnih inspekcija. Usklađivanjem sa Uredbom EU 2019/787 definira se označavanje jakih alkoholnih pića oznake zemljopisnog podrijetla, uporaba etilnog alkohola i destilata u alkoholnim pićima. Uređuje se sustav kvalitete i zaštite naziva za poljoprivredne i prehrambene proizvode. U segmentu ekološke proizvodnje dodatno se uređuju pitanja normativnih rješenja ovog zakona kao i Zakona o poljoprivrednom zemljištu o kojemu ćemo vjerojatno odnosno nešto kasnije raspravljati u ovome domu. U segmentu ekološke proizvodnje, naročito je potrebito zaštititi postojeće poljoprivredno zemljište namijenjeno za ekološku proizvodnju te definirati način povećanja ekoloških površina. Drugo, kroz programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem zaštititi odnosno točno i precizno definirati površine predviđene za ekološku proizvodnju. Kada govorimo o ekološkoj proizvodnji onda ovdje želim istaknuti jedan pozitivan primjer ekološke proizvodnje na području Općine Bilje odnosno u Baranji. U toj općini od ukupno 4.200 hektara poljoprivrednog zemljišta negdje oko 1.300 hektara se nalazi pod ekološkom proizvodnjom. Na tim površinama uglavnom se uzgaja začinska paprika koja je postala svojevrstan brend ne samo na području Općine Bilje nego i cijele Baranje i šire u Slavoniji. Osim što se povećao značajno broj odnosno količina površina pod ekološkom proizvodnjom, povećao se i broj registriranih ekoloških proizvođača sa nekih 15 koliko je bilo registrirano 2016.u 2020.negdje preko 30 registriranih proizvođača. Imajući u vidu činjenicu da je Općina Bilje dio Parka prirode „Kopački rit“ i kao takvo vrlo osjetljivo ekološko područje razumljivo je i nastojanje Općine Bilje da kroz svoj program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jasno definira i odredi površine koje su namijenjene za ekološku proizvodnju i na taj način doprinese ukupnoj zaštiti ekološke mreže Parka prirode „Kopački rit“ Vjerujem kako će ove izmjene Zakona o poljoprivredi kao i buduće izmjene o kojima ćemo raspravljati u ovome domu u sektoru poljoprivrede osigurati kvalitete uvjete za razvoj ruralnih područja u RH. Hvala vam lijepo. Izvolite. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Uvaženi zastupniče Šašlin. Ovaj tijek rasprave u biti je ocrtalo ono što je dio izmjene i dopuna ovog zakona, a to je problem bačene hrane koja zasigurno predstavlja veliki, veliki problem kada se pogledaju količine u Hrvatskoj i općenito u Europi su ogromne. Kako vi u biti vidite, evo dolazite iz dijela koji je poljoprivredno potentan, naravno Baranja kao jedna od potentnijih regija kada je u pitanju poljoprivreda rješenje tog problema? Iskreno ću vam reći svoje mišljenje. Kada govorimo o viškovima odnosno otpadu da kažem od hrane prije svega moramo govoriti odnosno naći način kako da spriječimo nastajanje viškova tih. Kada oni jednom već nastanu onda je doista problem njihovog zbrinjavanja odnosno rješavanja tog problema. A da bi riješili nastanak problema odnosno viška hrane moramo početi sa edukacijom stanovništva od vrtića pa preko škola, obitelji itd. u najranijoj dobi da jednostavno naučimo ljude da koriste, da naručuju, da troše onoliko koliko im je potrebno i koliko će hrane utrošiti. Kod nas je uvijek hrane bilo puno pa se odnosilo prema onako, a ove priče da će neko raditi za ostatke hrane, to je davno prošlo vrijeme kada se za kilogram masti radilo jedan dan. Ovo vam je treća samo napominjem. Kolega Šašlin, vi dolazite iz regije koja je davno, davno prepoznala važnost stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, dakle ne samo proizvoditi sirovinu već i preraditi taj proizvod i staviti ga na tržište pa i kroz neke druge oblike povezujući sa seoskim turizmom, kroz različite manifestacije koje su poznate na području Baranje pa do nekih drugih međunarodnih promocija kojima evo sam i ja osobno pomogla u Europskom parlamnetu i moram reći da su svi bili oduševljeni sa baranjskim kulenom, ali i sa vinima koja dolaze sa tog područja. Mene zanima koliko ustvari je tu pripomagla i lokalna samouprava jer vi ste i čelnik lokalne samouprave, u osmišljavanju svih tih promotivnih projekata i koliko podupirete svoje poljoprivrednike da proizvode i da proizvodu daju dodanu vrijednost odnosno da ga prerade? Doista ovo što sam napomenuo u Općini Bilje, a to je jedan jako pozitivan primjer gdje se i kroz ove manifestacije kroz Ribarske dane, Dane paprike u Lugu itd., potiče proizvodnja lokalnih proizvoda začinske paprike, prerade ribe, ribljih proizvoda itd., kulina, ali nije to slučaj samo u Općini Bilje. Doista puno jedinica lokalne samouprave na području Baranje podupire svoje proizvođače. Upravo evo jedan projekat je za proizvodnju kulina u Belom Manastiru realiziran, imamo registriran baranjski kulin u Jagodnjaku, Općini Jagodnjak, a naravno da nam je to utoliko lakše što nas i regionalna samouprava odnosno županija apsolutno potiče u tome, a ove krupnije projekte naravno i resorno ministarstvo. Izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice. Dakle, vi ste kolega Šašlin ujedno i načelnik općine pa me interesira pošto ste danas dosta optimistično iznosili podatke o povećanju proizvodnje da li se na području vaše općine pojavio neki novi OPG koji se bavi stočarstvom, dakle konkretno proizvodnjom mesa i mlijeka kao najvažnijih artikala kada govorimo o poljoprivredni odnosno prehrani stanovništva, a isto tako ovaj zakon zapravo ne traži hitno stavljanje u funkciju svih površina odnosno svog poljoprivrednog zemljišta koje je pogodno za proizvodnju, pa me interesira na čemu vi doista bazirate svoj optimizam.

Danas nažalost u cijeloj općini imamo samo 6 obitelji koji se bave kravama, ali to su obitelji odnosno gospodarstva koja imaju po nekoliko stotina krava. Imamo, ne samo da imamo sada proizvodnju odnosno mlijeka nego imamo jedan pozitivan primjer i izgradnje mini mljekare odnosno mini sirane u malom selu Podolje koje evo znači otvaranje novih dodatnih radnih mjesta i osiguranje ljudi tamo na svom prostoru životnom. Vas je možda zbunilo što sam rekla kolegici Petir da je ovo njena treća replika zadnja po ovoj raspravi. Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama. Slijedeći na redu je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege, pa evo već smo puno toga danas čuli i kao što vidimo danas je pred nama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi koji se odnosi na temeljni Zakon o poljoprivredi kojim će se poboljšati trenutno stanje za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike. A ujedno se unapređuje konzistentnost trenutnoga pravnoga okvira kojim se u najširem smislu uređuje područje poljoprivrede i poljoprivredne politike. Predloženi zakon vezan je uz ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unapređenje i povećanje konkurentnosti te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge poljoprivrede. A sve u okviru dodatnoga administrativnog rasterećenja poljoprivrednika. Prijedlogom zakona u konačni se omogućava jasniji, ujednačajnije postupanje nadležnih tijela i transparentan način postupanja te bolji i učinkovitiji sustav. Kako je već rečeno u našim raspravama ovim zakonom, zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa europskim zakonodavstvom te niza, provedbu niza uredbi kojima se omogućava unapređenje, poboljšanje, pružanje potpora iznimno osjetljivim sektorima. Ovim aktom osigurava se i provođenje odluke Ustavnog suda RH iz listopada 2020. godine kojom se ukidaju Članci 15. stavak 4. te Članak 67. stavak 2. dosadašnjeg važećeg zakona. Također ovim izmjenama i dopunama stvara se i pravni temelj za donošenje strategije poljoprivrede i drugih strateških dokumenata u sektoru poljoprivrede koji su od izuzetne važnosti. Želim se osvrnuti na prošlu godinu koja je bila gospodarski izuzetno teška, neusporediva kako u svijetu tako i u RH. Pandemija Covida-19 utjecala je na brojna negativna kretanja te je iz korijena promijenila poslovanja i razmišljanja na globalnoj razini te su otvorila brojna pitanja. Međutim, hrvatska poljoprivreda uspjela je odgovoriti novim izazovima pa se na kraju 2020.-te godine bilježe pozitivni trendovi. Možemo zaključiti da su višegodišnja ogromna ulaganja u poljoprivredu počela davati konkretne rezultate. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koje smo čuli nekoliko puta, al neki još uvijek u to ne vjeruju i ponavljaju kao papige da poljoprivreda je stagnirala. Naime, podaci jasno govore o tome kako je u 2020. godini ostvaren rast u odnosu na prethodnu 2019. godinu i te vrijednosti su u poljoprivrednoj djelatnosti povećane za 7% Bruto dodatna vrijednost povećana je za 12,4%, neto dodatna vrijednost povećana je za 16,9% Faktorski dohodak povećan je za 14,1%, mješoviti dohodak poslovni višak povećan je za 15,1% Tu je važno napomenuti da je Ministarstvo poljoprivrede u protekle godine isplatilo gotovo 7 milijardi poljoprivrednicima što je 20% više nego u 2019. godini. I to je najveći iznos sa najvećim udjelom EU sredstava do sada koji je isplaćen.

Zahvaljujući dijelom i Covid mjerama pomoći sektoru vinarstva kroz mjere destilacije vina u kriznim slučajevima i potpora za krizno skladištenje vina ovogodišnje vinska omotnica ima najveće iskorištenje do sada od čak 94% Također izmjenama i dopunama uredbe o europskim fondovima za pomorstvo i ribarstvo, a u cijelu ublažavanja posljedica Covida-19 predviđene su mjere u iznosu od 180 milijuna kuna u okviru tri prioriteta unije odnosno za sektor gospodarskog ribolova na moru, kočarski i plovičarski ribolov, aqua kulture i preradu proizvoda ribarstva i aqua kulture. U 2020.g. isplaćeno je u okviru izravnog plaćanja poljoprivrednicima 3 milijarde i 42 milijuna kuna [[Upadica Glasovac: Hvala.]] odnosno 121 milijun 339 kuna više nego u 2019.g. Molim vas pripazite na vrijeme. Ostanite molim vas imate dvije replike, možda i kroz replike uspijete reći nešto što još niste stigli. Uvažena zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice. Dakle, poštovani kolega Đakić danas ste dva puta u dva navrata govorili o isplatama potpora odnosno povećanju isplata potpora, pa ja ne znam da li ste slušali moj slobodni govor, podsjetit ću vas ako govorimo o 2020.g. prema podacima agencije zapravo najveći dio kolača je otišao tvrtkama u sustavu Forte Nova grupe, Žitu, Vupiku, Vajdi, Kutjevu, Envera Moralića, PIK-u Vinkovci i sličnim firmama, dakle svake godine se lome koplja oko toga je li uopće takav sustav pravedan.

Puno put smo lomili koplja od toga što je pravedno što nije pravedno, ja osobno smatram da oni koji najviše proizvode, koji najviše izvoze, koji najviše doprinose poljoprivrednoj proizvodnji da trebaju biti sigurno i dodatno stimulirani, ne zanemarujući OPG-ovce koji puno puta ne znaju ni ispuniti obrasce kako bi dobili potpore koje trebaju. I tu im je Savjetodavna služba kao i ministarstvo i službenici agencija uvijek u potpori, usmjeravati ih prema onima koji mogu pomoći sigurno je najbolja stvar. Ne kritizirati ono što je dobro, dobro pokazuje se kroz ove rezultate koji su vidljivi, neosporivi, koji govore o povećanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju izvoza, smanjenju uvoza i to je ono što nas zapravo oduševljava u ovim godinama kada je stvarno došlo do porasta poljoprivredne proizvodnje. Izvolite. Poštovani kolega, baš mi je drago da se i vi bavite poljoprivredom temama od značaja za RH, pa vas molim, a tu je ako može i gospođa ministrica da vam priskoči u pomoć, kako ćete vi riješiti desetljetni, više desetljetni problem na našem selu odakle mi potječemo manje-više. Mi smo u djetinjstvu sjećamo se da smo živjeli i školovali se od prehrane viška kravice, svinje, purice, kokoši ne znam čega sve ne i to si ti prehranio i otpeljal nekam na sajam, dobio novac i živio. Dajte vi meni recite kad će to u Hrvatsku opet doći i što je problem da ne dolazi? Nije točno da se ne isplati, mora se isplatiti, ljudi hrane vrijedni znaju, ostaju na selu ali nemaju kome prodat, a gladni smo. Nisam dovoljno upućen u tome gdje je vaša poljoprivredna proizvodnja no evo čuo sam da i vi imate dio poljoprivredne proizvodnje. I danas kao i uvijek pune su tržnice poljoprivrednih proizvoda naših baka i tetka, prošetajte Dolcem ako niste dugo, pogledajte, pogledajte na Trešnjevci, pogledajte na svim placevima u svim mjestima. Hoćete doć u Viroviticu, pun je plac naših poljoprivrednih proizvoda sa dobrim cijenama. Ovim smo iscrpili replike na vašu raspravu, možete otići na mjesto. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu za sudjelovanje u raspravi prijavo uvaženi zastupnik Josip Šarić. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja ću probati na svoj način malo prokomentirati danas temu koja se kroz donošenje ovoga zakona cijelo vrijeme provlači, a to je pitanje odnosno stanje u našoj poljoprivredi kakvo je. Ovaj dio sabornice sigurno misli da je katastrofalno, mi sa ovoga dijela sabornice mislimo da je to ipak puno bolje. Naime, ovi podaci koje je ovdje navodio i kolega Đakić povećanje za 20% ulaganja u poljoprivredu prošloj godini govore iznimno velike pomake. Dakle, ja se ne bi složio sa svima onim koji su ovdje govorili da je stanje u poljoprivredi katastrofalno, da je loše, da ništa ne funkcionira dobro, da je poljoprivredno zemljište neobrađeno, činjenično stanje upravo govori suprotno. Ja ću sada navesti na primjeru Vukovarsko-srijemske županije, nemate niti hektra neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, nemate niti hektra nerazminiranog poljoprivrednog zemljišta, dakle mislim da nije dobro zbog opće javnosti, zbog opće klime u poljoprivredi i među poljoprivrednicima govoriti tonom koji ne stoji. Trebalo bi po meni govoriti činjenično onako kako jeste pa ono što je dobro reći kako je dobro, a ono što nije dobro reći da nije dobro i zašto nije dobro. Ovdje se spomenulo i pitanje stočarske proizvodnje i kako je povećati, pa evo prateći ovo što Ministarstvo poljoprivrede radi na čelu s našom ministricom, kroz ove programe izgradnje reprodukcijskih centara, kroz politiku podjele poljoprivrednog zemljišta na način da su uvjetovana brojem uvjetnih grla, stoke na taj način sigurno ćemo poboljšati stanje u stočarskoj proizvodnji. A evo sad i dva konkretna primjera, da bi o ovome razgovarali što je to konkretno, Ministarstvo poljoprivrede Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, općina, općina Čađavica, iz Virovitičko-podravske županije grad Otok grade na području ove dvije županije, dakle zajedno s ministarstvom dvije nove klaonice, dakle vrlo vrijedna dva važna projekta koja će pomoć ponajprije onima koje često ovdje danas spominjemo, a i mi ih zagovaramo, to su manji OPG-ovi kako povećati stočarsku proizvodnju i kako na neki način povećati mesnu industriju. Izgradnjom ove dvije klaonice za koju, koje su ušli u projekt Vlade RH, vlade, „Projekta Slavonija, Baranja i Srijema“ ove dvije klaonice će biti sigurno dva pokretača razvoja stočarske proizvodnje i razvoja mesne industrije, nama posebno važno, ponavljam, dakle za OPG-ove i manje proizvođače. Ono što je dobro reći da u ovom trenutku i kapaciteti tih klaonica u odnosu na opće stanje kapaciteta klaonica itekako će pomoći i u ovom smislu konkurentnosti manjih OPG-ova, manjih proizvođača, ponajprije onih koji se bave dakle proizvodnjom kulena u Slavoniji, što će im biti evo jedan, ja bi rekao, poticaj u njihovom razvoju. Ta proizvodnja mesa na ovaj način, a znamo da je naše meso ipak najkvalitetnije, bilo bi GMO free, antistres free, antibiotik free, dakle dobili bi uistinu dva konkretna projekta u dvije županije, konkretne, konkretne povećanje proizvodnje, konkretno povećanje stočarske proizvodnje.

Dakle ovime završavam i ovo je potvrda upravo ovog vrlo često kritiziranog našeg projekta „Slavonija, Baranja i Srijem“ ovdje u sabornici kako ne daje rezultate. Evo dva konkretna projekta koji će vrijediti negdje oko 40 milijuna kuna i konkretna pomoć ljudima koji se bave poljoprivredom. Hvala vam lijepo. Imate par replika, prva je na redu ona uvaženog zastupnika Željka Lenarta, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega Šarić, malo mi ovo nije bilo jasno kad ste rekli vi s ove strane govornice mislite da nije dobro, a mi s ove druge mislimo da je bolje nego što je. U odnosu na vas ja sam proizvođač i govorim iz srca i govorim iskreno sa namjerom da se poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj poboljša i da bude bolji život na selu, mene ne zanimaju po tom pitanju političke opcije da li su ljeve, desne, nego mi je cilj poboljšanje poljoprivredne proizvodnje. Ja ne mislim da sam veliki proizvođač, ali sam veći od svih vas zajedno ovdje koji se bavite poljoprivredom i u odnosu na vas ja sam proizveo 250 tona hrane u prošloj godini, smatram da to nije baš beznačajno, da je to značajno. Tako da nemojmo dijeliti kad je poljoprivreda u pitanju jer svi smo mi potekli skoro sa sela i kako je rekao Stjepan Radić „svi smo mi seljaci u duši osim onih koji nemaju dušu“ Uvaženi kolega i ja sam dijete iz, dijete poljoprivredne obitelji, moj brat i danas ima OPG, bavi se poljoprivredom kao i vi, iznimno cijenim njegov rad i rad svih ljudi u mom gradu koji se bave poljoprivredom. Težak je to posao, vrlo često nezahvalan, vrlo često neisplativ i zato ga treba razumjet. Nije moja namjera bila dijeliti ovdje na, ja sam rekao da vi više kritizirate u odnosu na nas koji, ja bi rekao da realnije to sagledavamo. Mislim da se možemo svi složiti u činjenici da to stanje u poljoprivredi može i treba biti bolje, a upravo to Ministarstvo poljoprivrede i radi. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. Kolega Šariću, dobro ste spomenuli ono što ja u svom izlaganju nisam rekao o klaonicama koje se grade u vašoj županiji, ali i u našoj. Da se nema kapaciteta sigurno se ne bi ni gradile, niko ne gradi ništa na pamet, ali evo kao što vidite sve vam mogu oprostiti, al uspjeh teško. Nije samo klaonice da se grade, u Virovitičko-podravskoj županiji grade se i mljekara i sirana koja će također zadovoljiti potrebe kapaciteta naših proizvođača mlijeka. Jednako tako i Tehnološko informacijski centar koji će bit na pomoći i poljoprivrednicima, a jednako tako i obrtnicima. Da evo slažem se kolega Đakić da evo potvrđujemo i na ovim primjerima mini klaonica da ima uistinu dobrih projekata i ovaj ponavljam u općini Čađavica iz vaše županije jedan od dobrih projekata.

Kolege govorili ste o sinergiji između državne, regionalne i lokalne vlasti i dobrom pozicioniranju i projekata koji su nužni upravo za područja iz kojih vi dolazite. Ja vas tu apsolutno razumijem i podržavam u tome, ono što je meni malo žao što to nije tako i u mojoj županiji, da je bilo bi puno bolje i za naše poljoprivrednike. Ali govorili ste i o klaonicama, mogu iznijet jedan primjer gdje je jedna mala općina napravila jednu malu klaonicu u jednoj industrijskoj zoni i upravo sa tom klaonicom su poljoprivrednici u tom prostoru dobili jednu dodatnu sigurnost jer kad se napravi jedan odnos između onoga ko proizvodi i onoga ko to kasnije i plasira dalje na tržište ti poljoprivrednici se odlučuju još više ulagat, još više širit svoju [[Upadica: Hvala]] i povećavat broj grla u odnosu na ona, na one prostore gdje toga nema.

u općini Čađavica tako i u gradu Otoku i da budu oni oni koji će na neki način kreirati i voditi politiku unutar te klaonice i na neki način štititi svoje interese. Ponavljam ponovo, interese onih manjih koje vrlo često spominjemo ovdje. Hvala replika uvažena zastupnica Anamarija Blažević, izvolite. Pa evo i moje pitanje je ustvari išlo u tom smjeru. Moram čestiti na tom projektu izgradnje klaonice i priznat kako nisam znala za tu činjenicu do sada i u prilog toga da je to za pohvalu želim vam reći da je i u mom kraju koji je malo zapadniji od vas upravo problem nedostatka klaonica prepoznat i stočari se na to žale. Dakle, ima potencijala, žele proizvoditi hranu, ali evo imamo problem nedostatka klaonica tako da upravo sinergija koju je spominjao kolega Totgergeli i što vi radite je potrebno. Ja stvarno od srca se nadam, smatram pa čak sam i sigurna da će ta činjenica taj vaš projekt postojanja klaonice sigurno potaknuti još nekoga na bavljenje stočarstvom ali i proizvodnjom mesa i nadam se da se i vi s tom konstatacijom i slažete i da ste upravo zato išli u izgradnju klaonice.

Nego sigurno će ovo biti ja bih rekao jedan od načina i modela kako i u drugim sredinama realizirati ovakve projekte, a naravno ja vjerujem evo u ime i ministrice i u ime naših županija i nas koji smo partneri na ovom projektu da ćemo pomoći svima koji žele raditi na ovako nečemu. Tim više što ovdje razgovaramo i o sredstvima iz EU fondova. Pa evo budimo pametni, budimo mudri, budimo operativni, pokažimo da znamo to raditi, iskoristimo ovu sinergiju i lijeve i desne strane sabornice i gradimo dobre projekte. Hvala vam lijepo, to je to od replika, možete na mjesto, a mi nastavljamo dalje. Slijedeća prijava za sudjelovanje u pojedinačnoj raspravi o ovom prijedlogu zakona je ona uvažene zastupnice Ankice Zmajić. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovana ministrice sa suradnicom, kolege i kolegice zastupnici, poljoprivreda je najstarija djelatnost i vrlo važna gospodarska djelatnost u RH. Zakon o poljoprivredi je temeljni zakon koji propisuje prvenstveno ciljeve i mjere poljoprivredne politike. Ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uskladit će se zakon o pravnim aktima EU, provedba odluke Ustavnog suda RH, osigurava se pravni okvir za donošenje strategije poljoprivrede kao akta strateškog planiranja područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zatim vezano za organizaciju unutarnjeg tržišta uvodi se pravni okvir za donošenje posebnog programa potpora na nacionalnoj razini u cilju promocije naših hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Definirat će se program otpada od hrane, ciljevi i obvezne mjere plana za sprječavanje smanjivanja otpada od hrane kao i unapređivanje sustava doniranja hrane. Vrlo važna novina je javna objava podataka iz upisnika poljoprivrednika u cilju učinkovitije kontrole mjera poljoprivredne politike u svrhu veće transparentnosti i kontrole praćenje mjera poljoprivredne politike. Također, praćenje stanja poljoprivrede i planiranja poljoprivredne politike, izrada lokalnih i regionalnih strategija i provedba projekata od javnog interesa kao i turističko promotivne svrhe, a to nama u lokalnim zajednicama i donosi razvoj u budućnosti naših sela. Također se dorađuje elektronička poljoprivredna iskaznica kroz veću digitalizaciju posebnih procesa i podnošenja zahtjeva za potpore za sve korisnike mjera ruralnog razvoja. Prošle godine započela je primjena i upotreba elektroničke poljoprivredne iskaznice koja primjena se dobro pokazala kroz smanjenje administracije, uštedi na vremenu i uštede novca, a zamijenila je postojeće kartice kao što su zelena poljoprivredna kartica, kartica za plavi dizel i kartica za korištenje sredstava za zaštitu bilja. Prva i najvažnija zadaća poljoprivredni je prehraniti hrvatsko stanovništvo odnosno osigurati dostatnu primarnu proizvodnju prehrambenih proizvoda. A upravo određivanjem i omogućavanjem novih mjera možemo poboljšati poljoprivredu. U programu Vlade RH naglašeno je jačanje hrvatskog sela i poljoprivrede i kroz ove izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i predviđenim mjerama teži se poboljšanju poljoprivredne politike. Evo i pokazatelji za 2020.-tu godinu govore da je poljoprivreda RH otvorila rast u odnosu na 2019. godinu gdje je vrijednost poljoprivredne djelatnosti povećana za 7% Evo kako smo već danas ovdje čuli, povećala se pomoć i potpora poljoprivrednicima u 2020. godini gdje je Ministarstvo poljoprivrede isplatilo oko 7 milijardi kuna poljoprivrednicama što je za 20% više u odnosu na prethodnu 2019. godinu, a od toga je 5,5 milijuna kuna iz sredstava iz europskih fondova. Aha, ne ima, ima, pardon, ja sam mislila da ćete iskoristiti vrijeme do kraja kako to obično biva, ali vi ste bili ekonomični. Izvolite. Poštovana kolegice Zmajić istakli ste da je Ministarstvo poljoprivrede u 2020. godini isplatilo 7 milijardi kuna poljoprivrednicima. Recite mi u kojoj mjeri je ovakva potpora pomogla poljoprivrednicima u vašoj općini budući vi dolazite iz općine Vrpolje gdje ste i načelnica, to je mala općina sa oko 3.500 stanovnika kao što je i većina općina u Ličko-senjskoj županiji, u stvari ne većina nego nažalost sve, pa me zanima da li su te potpore bile dostatne malim općinama ili jednostavno ima prostora za dodatno poticanje poljoprivrednih djelatnosti?

Hvala vam lijepo, možete na mjesto. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Romana Nikolić, slijedeća je prijavljena za sudjelovanje u pojedinačnoj raspravi, izvolite uvažena kolegice. Hvala potpredsjednice sabora. Danas raspravljamo o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivredi, a u obrazloženju zakona kao jedan od važnijih razloga navodi se potreba izmjena i dopuna zbog usklađivanja sa Zakonom o državnom inspektoratu. Podsjećamo da je Zakon o državnom inspektoratu objavljen u Narodnim novinama 20. prosinca 2018., a s radom je Državni inspektorat počeo 1.4.2019. Navedeno govori kako se skoro 2.g. Zakon o poljoprivredi nije uskladio sa Zakonom o državnom inspektoratom, što je slučaj i sa nizom drugih zakona iz područja poljoprivrede, npr. Zakon o hrani koji nije ni u proceduri e-savjetovanja. Prilikom donošenja Zakona o državnom inspektoratu trebalo je pripremiti u paketu izmjene svih drugih zakona iz područja poljoprivrede jer se na ovakav način prije svega stvara pravna nesigurnost, a sam sustav uspostavlja godinama bez plana i jasne vizije. Dodatno kad se radi o ovom ministarstvu želimo informirati da su djelatnicima koji su navrat nanos preuzeti iz savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije nakon odluke vlade o ukidanju tih institucija nove Ugovore o radu zaključivali s kašnjenjem od preko godinu dana. Nadalje, Europski zeleni plan donesen je u prosincu 2019. sa glavnim ciljem da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050., a središnji dio Zelenog plana je Strategija od polja do stola, očuvanje biološke raznolikosti, održiva poljoprivreda i ruralna područja i brojne druge politike. Zašto se donio Europski zeleni plan? Pa donio se da ga upravo mala i srednja poljoprivredna gospodarstva mogu maksimalno iskoristiti, ali unatoč tome što je usvojen prije godinu i 3 mjeseca mi o njemu ništa ne pričamo, niti se po njemu po tom pitanju išta radi. Ono što ostavlja dojam da ga lideri naše poljoprivredne politike uopće ne razumiju. I danas umjesto da raspravljamo o novom zakonu u kojeg su ugrađene smjernice EU Zelenoga plana i Strategija od polja do stola, mi donosimo izmjene i dopune Zakona u kojima ispravljamo greške uzrokovane kašnjenjima, nemarom, neodgovornošću ili neznanjem. Poznata nam je ukupna vrijednost plana oporavka i otpornosti za RH koja iznosi 6,3 milijardi EUR-a bespovratnih sredstava i 3,6 milijardi EUR-a zajmova za razdoblje 2021.-2023. Kako plan nije dan na uvid javnosti tražimo u ime poljoprivrednika i poduzetnika informaciju od nadležnog ministarstva koliko je od tih sredstava namijenjeno za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj odnosno privatno ulaganje u ove sektore. Zahtijevamo da Ministarstvo poljoprivrede što je prije moguće pripremi plan izrade strateških dokumenata i modela izravnih plaćanja u RH kako bi poljoprivrednici i poduzetnici u ovom sektoru znali kad se očekuje završetak izrade nacrta tih dokumenata uključujući i primjere izračunate okvirni datum, datum početka javne rasprave u kojoj bi oni, a i javnosti mogli sudjelovati. Apeliram još jednom na strategije naše poljoprivredne politike da se trgnu i počnu donositi odluke koje će biti na korist naših poljoprivrednika i u konačnici cijele Hrvatske. Ne učine li to uskoro propast će i ovo malo poljoprivrednika što je još i ostalo. Bravo i vi ste završili prijevremeno, hvala vam lijepo, imate dvije replike, prva je ona uvažene zastupnice Martine Grman Kizivat, izvolite. Kolegice Nikolić, kad već spominjete da se Ministarstvo poljoprivrede već dugi niz godina usklađuje sa Zakonom o državnom inspektoratu zanima me vaše mišljenje kako komentirate činjenicu da i donošenje Strategije poljoprivrede će bit donesena 2022. otprilike za razdoblje 2020. do 2030. Pa s obzirom da Ministarstvo ne radi svoj posao kako bi trebao, da kasni oko svega, mene, ono što mene zanima je kad se donese ta strategija koliko će ona koštati, a kasnit će već 2.g. I još jedna replika, uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo uvažena gđo. potpredsjednice. Kolegice Nikolić, dotakli ste jedno jako zanimljivo pitanje moram vam reći u odgovor na koji bi i ja želio čuti, a to je Nacionalni plan za oporavak hoće li se i što će se odnositi na poljoprivredu, neki postoci su već zadani. Ali ono što je zapravo najtužnije kolegice je da su navodno neki novinari već vidjeli taj nacionalni plan i opet nam se dešava ista stvar kao i sa Nacionalnom razvojnom strategijom. Novinari vide prije neke dokumente nego mi koji bi o tome trebali odlučivati i kvalificirano raspravljati. Da ne govorim o tome koliko nema mudrosti u nekom dugoročnom planiranju nego je sve ad hoc, kao što smo vidjeli recimo sa šećeranama, kašnjenje mjera za proizvodnju šećerne repe itd., a s druge strane evo imamo misteriju kako utrošiti novac koji nam je na raspolaganju, vlada ne daje nikakve signale kako će se on raspoređivati, a kamoli ne samo nama koji o tome na kraju kao trebamo odlučiti nego i onima koji bi trebali biti korisnici. Slavonija, Baranja i Srijem su gospodarski, demografski i socijalno devastirano područje. Prije 6. mjeseci smo ukazivali i pozivali vladu da reagira na vrijeme i da ne dopusti da dođe do potpunog gašenja tvornica i time i do gubitka radnih mjesta. Šta su oni na to napravili? Optužili su nas da obmanjujemo javnost i eto danas nemamo niti tvornicu u Virovitici, a ni tvornice u Osijeku, a i županjska je na izdisaju. Ostat će nam pusta slavonska sela, puste ulice, a ljudi će masovno odlaziti iz Slavonije trbuhom za kruhom. I oni na svaku našu prozivku optužuju vladu SDP-a umjesto da se prime posla i da riješe taj problem i dadu sve što je moguće u svojoj moći da spase svako radno mjesto u Slavoniji.

Izvolite kolega.

Evo danas smo u ovoj raspravi već svašta rekli, svakih tema se dotaknuli, no nažalost nećemo ništa promijeniti za skoru budućnost za poljoprivredne proizvođače, a njima je vrlo bitna skora budućnost radi njihovog opstanka. Neki dan je bilo godinu dana od pandemije Covida-19 i nažalost nismo ništa naučili iz toga po pitanju hrane, da se trznemo i da shvatimo da samodostatnost u proizvodnji hrane je vrlo bitna pogotovo u ovakvim slučajevima pandemije. Sreća naša što su lanci opskrbe iz Zapadne Europe radili, konvoji su dovozili, centri su se opskrbili pa nismo bili gladni. Da je bilo drugačije vjerujem da bismo imali veliki problem i da bi se zapitali što smo radili 30 godina unazad. Smatram da trebamo više razvijati znanost o poljoprivredi jer smo malo posustali, posustali smo u sjemenarstvu, posustali smo i u educiranosti naših proizvođača. Oni pohađaju predavanja koja su obvezni pohađati često puta preko volje i često puta slušaju samo nešto sa slajdova od čega vrlo malo nauče. Mislim da su u ovom trenutku, a to svjedočim na terenu kolege koji se bave proizvodnjom, koji su i veći proizvođači od mene da uče jedni od drugih da bez bitnih predznanja ulaze u proizvodnje, a poljoprivredna proizvodnja je vrlo osjetljiva po pitanju tla kao matičnog supstrata za proizvodnju, očuvanja njegove plodnosti i njegove strukture i onda nam se dešavaju dugoročne pogreške i dugoročni problemi koji se vrlo teško ispravljaju.

No, međutim traktori izbijaju tlo pogotovo recimo u prošloj godini kakvu smo žetvu imali tj. berbu kukuruza i u oranju koje je bilo ove zime evo i ovog proljeća nakon toga. Kroz fondove, kroz mnoge mogućnosti da se ostvari nekakva potpora za kupovanje mehanizacije kupuje se često ono što poljoprivrednicima ne treba, pa onda ako nisi kupio novi traktor nisi in, jer kad dođeš pred trgovinu nemaš novi traktor. Kad obiđete Njemačku, Francusku i Italiju možete svakako vidjeti da ljudi koriste jako starije mehanizacije ali koja je funkcionalna i nije potrebno kupovati novi traktor ako s njim ne radite 1000 sati godišnje, to je minimum.

Mislim da bi sastavni dio ovog zakona trebao biti i zakon koji bi regulirao i zelenu energiju u poljoprivredi, obnovljive izvore energije koji proizlaze iz funkcioniranja poljoprivrednih gospodarstava.

Evo i ove godine je poskupio sjemenski materijal. I ono što se dešava na tržištu je nedostatak sjemenskog kukuruza. A imali smo nedavno zakon o sjemenu gdje želimo ukinuti farmersko sjeme. Mislim da trebamo od toga odustati barem za neko vrijeme da vidimo što će se dešavati s sjemenarstvom i s opskrbom sjemenskog materijala koje je nužno za proizvodnju jer znamo da je kukuruz hibrid i da se od njega ne može uzimati farmersko sjeme, ali zato se od svoje pšenice može. Mnogi ste ove godine pričali da je prošle godine bilo povećanje od 7% poljoprivredne proizvodnje. Prošle godine smo imali natprosječnu godinu u proizvodnji što se tiče pšenice, kukuruza i soje i nemojte se zavaravati da smo podigli poljoprivrednu proizvodnju nego smo imali dobru godinu pa smo zato podigli proizvodnju. Nastavljamo dalje prema redoslijedu prijavljenih. Slijedeći na redu je uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Prije toga mala dezinfekcija. Hvala vam, izvolite uvaženi kolega. Hvala vam poštovana potpredsjednice. Ministrice, kolegice i kolege, pa Hrvatska ima ministricu poljoprivrede, evo ja je sad vidim nakon dosta dugo vremena da tu sjedi i sluša što joj govore ljudi koji su izabrani od građana koje bi ona trebala zastupati. Ali se brinem znate kolegice i kolege zato što dok slušajući nas tu ne može razmišljati o novim mjerama Ministarstva poljoprivrede kako prevenirati te sve sjajne poteze HDZ-ove politike i njihove posljedice, a isto tako dok sjedi tu i sluša nas što govorimo ne može u EU zastupati interese hrvatskih proizvođača, hrvatskih potrošača i hrvatskih građana. Žalosno je koliko smo reaktivni, ali o tome sam već govorio ranije, možda ministricu to ne zanima, ali ponovit ću i zbog hrvatske javnosti i zbog nje, ministrice ako ne znate kako zastupati hrvatske interese u EU imate koga pitati i u ovom Domu i izvan njega, ali nemojte, nemojte nas praviti budalama, govoriti da neke stvari ne možemo promijeniti, a možemo. Isto tako kolegice i kolege, ne razlikujemo što je to uredba, a što je to direktiva Europske komisije. Najčešće naši službenici pa onda naši dužnosnici koji bi se trebali baviti ovom temom, uopće ne razlikuju koja je razlika, uopće ne znaju što bi s tim napravili, pa se najčešće desi to da jedno i drugo samo prepisujemo u naš zakon što nije dobro. Direktiva je nešto što ostavlja puno manevarskog prostora za prilagodbu našim uvjetima i našim proizvođačima, dakle ako govorimo konkretno o poljoprivredi. Direktiva ima intenciju odnosno namjeru, a kako ćemo do cilja odnosno do namjere stići to je na nama. Uredba je nešto drugo. Ali kažem vam bojim se da griješimo kod direktiva da ih prepisujemo umjesto da razmišljamo i promišljamo kako ih implementirati na najbolji način za naše prilike i da time oštećujemo i naše proizvođače i naše potrošače, a na kraju onda i naše građane i interes RH. Moram također nešto reći i primijetiti jer ja se ne mogu oteti dojmu da mi živimo u nekim paralelnim Hrvatskama kolegice i kolege, slušao sam s ove govornice o dizanju poljoprivredne proizvodnje, o rastu izvoza, o tome da … cvatu ruže u Slavoniji pogotovo što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Pa kolegice i kolege nekad vam moram reći da je statistika točan zbroj netočnih podataka.

To je egzaktni podatak kako dobro štitimo interese naših građana, kako dobro radimo propise, kako dobro provodimo projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“, kako dobro planiramo, programiramo i razvijamo. 200.000 ljudi. Volio bih da imamo statističke podatke koliko točno poljoprivrednih proizvođača, ali taj postotak mogu vam reći iz vlastitog iskustva nije zanemariv. Ljudi koji su u naponu snage, koji bi trebali dati najviše i mogli dati najviše su odlučili svoju sreću potražiti negdje dalje. A zašto je tome tako? Ovi fiktivni rastovi izvoza to je sve bezveze kolegice i kolege, tu odmah mogu i jasno i glasno s ove govornice reći. Ako će me neko uvjeravati da se recimo naše šećerane nije moglo spasiti, a taj vam isto prodaje maglu. U robnoj razmjeni sa Republikom Bugarskom kako sam rekao i ranije danas, a nije zanemariva robna razmjena u konkretnom iznosu čak 8% 2019.g. je otpadala na Ogroman izvozan proizvod i to ne sirovina kolegice i kolege nego proizvod sa dodanom vrijednošću, sa proizvodnim kapacitetima u Hrvatskoj i zaposlenim ljudima tu. A zakašnjela reakcija, reaktivna reakcija i nedostatna reakcija je rezultirala tome da danas imamo 200 radnih mjesta na Istoku Hrvatske manje. Vaša rasprava izazvala je niz replika, pa hajmo redom. Izvolite. Pa evo g. Hajdukoviću spomenuli ste šećerane, a ne mogu da ne reagiram i upitam s obzirom da se hvale kako dobro razvijaju, planiraju našu Slavoniju.

Nismo jer površina konstantno pada, pada, pada i nakon provedbe tih mjera. A podsjetit ću vas samo dakle 2017. smo znali da će biti ukinute kvote, do 2019. nismo učinili ništa, a onda smo 2021. bili iznenađeni kada mjere koje nismo donijeli na vrijeme i nismo dovoljno promislili nisu dale rezultata. E onda smo se čudili ko pura znate već čemu, onda je to bilo nešto neviđeno. Pa valjda neke mjere i donosimo s tim ciljem da budu mjerljive, da ih mijenjamo i prilagođavamo ako ne daju rezultate. Izvolite. Poštovani kolega Hajduković. Iz vaše rasprave doista zaključujem odnosno vidimo da stalo govorite o nedovoljnoj dorečenosti zakona, ne preciznosti, da je potrebno dodatno normirati nešto, da se puno toga ostavlja za rješavanje u pravilnicima itd., očito smatrate da bi bilo potrebito svaku situaciju sve predvidjeti zakonom. Ja ću vas podsjetit da je to radio pokojni car Franjo Josip u Austro-Ugarskoj, na kraju se izgubio u toj hrpi zakona i znamo kako je ta država prošla, pa evo da povučemo neku pouku.

Dobro, ja to sad nisam spomenuo u ovoj raspravi, iako rekao sam i ranije, ja nisam pobornik pre normiranja, nemoguće je previdjeti se situacije, ali nisam pobornik bome ni pod normiranja. Nažalost, bojim se da u ovom sazivu gledamo trend da se sve više prepušta pod normi odnosno da sve više podnormiramo da se sve više prepušta nekim pravilnicima nego zakonu. To je derogiranje Parlamenta kolega jer neke stvari mi moramo dogovoriti tu za ovom govornicom i u političkoj areni. One provedbene stvari trebaju se regulirati podzakonskim aktima, ali ako sve reguliramo podzakonskim aktima onda smo ovlasti Parlamenta dali Vladi onda nema smisla da mi tu ovdje raspravljamo niti da postojimo. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Hajduković, spominjali ste kako zapravo slijepo slijedimo direktive i razliku prema uredbi, često puta ne idemo u nekakve prilagodbe prema našim uvjetima i sada mene muči što prema toj novoj direktivi prirodna izvorska voda postaje izvorska voda. Znamo da su proizvođači prirodne izvorske vode zapravo brendirali svoje proizvode, to ima nekakvu određenu kvalitetu, da li mislite da će sad ovo nazivlje prema ovoj direktivi možda ipak dovesti u zabludu potrošače, ne samo u našoj zemlji nego i izvan nje?

Kolegice Marić, vukući paralelu s ovim zadnjim što ste rekli, mi smo često mijenjali zakonske akte ovdje odnosno zakone, a onda ne bi prilagođavali druge propise koje smo trebali prilagodit. Primjerice kada smo mijenjali Obiteljski zakon nismo promijenili čitav niz drugih zakona koje su promjene iz Obiteljskog zakona to zahtijevale. E sada zamislite kaosa kada to radimo podzakonskim aktima, kada 4, 5 ministarstava odnosno ministar mora dati suglasnost itd., itd., koliko će to trajati, koji će biti učinci, koliko će nas to koštati, koliko će to u provedbi štekati dakle ja bi o tome mogao pričati do sutra, možda ne iz ovog konkretnog primjera, ali svakako iz primjera recimo obrazovanja odakle dolazim. Druga stvar koja mi je možda i bitnija za ovu temu u čijem su vlasništvu ili koncesije ti izvori, to se nekako pogubilo i o tome više rijetko tko priča, a sa dolaskom Forta Nove, sa propasti Agrokora puno se tu stvari izdešavalo, neki su ugovori ponovo potpisi, tko su vlasnici, tko su koncesionari na kraju nije javan podatak. Hvala. Izvolite. Pa kolega Hajduković kad već govorite da se usklađujemo s direktivama EU, ja se moram nadovezati da i taj posao copy-paste koje radi Ministarstvo poljoprivrede čak nije u stanju napraviti na vrijeme. Dalje, kada već spominjete koliko je ljudi otišlo iz Slavonije moram se također nadovezat da će taj broj biti puno veći. Znamo da su se zatvorile dvije šećerane, projekt na kojem smo i ja i vi radili upozoravali na vrijeme, to će biti veći broj ljudi koji će naravno otići iz naše Hrvatske. A jedino što možemo čuti od vladajućih je da je glavni razlog za propast šećerana i proizvodnje šećerne repe kriva isključivo Vlada RH na čelu sa SDP-om, a moram konstatirati da je već treći ministar u Vladi HDZ-a.

Međutim, ono što je sad tu bitnije kada govorimo o šećeranama, nažalost ovo je sad već gotova stvar, te šećerane koje su se zatvorile neće se ponovo otvarati. Ali što će biti s onom koja je ostala i ne samo njom nego ostalom prerađivačkom industrijom koja nam je ostala doduše u tragovima? Kako ćemo se prilagođavati europskom zelenom planu odnosno kako će se oni prilagođavati europskom zelenom planu? Emisijska jedinica je strašno porasla u cijeni upravo zbog tog plana, a što Vlada radi da pomogne proizvođačima ne u novcu, ne dakle ne dajući im novac nego da prebrode ovaj period i da im da dovoljno vremena i logistike da se prilagode novim uvjetima? Ništa. Hvala. Kolega Hajduković, govorili ste o tome kako su šećerane zatvorene, ja bih vas samo želio podsjetiti da Virovitička šećerana je imala dva puta svoj kolaps u vrijeme SDP-ovih vlasti, dva puta je završila u stečaju i ponovo se oporavila do 2013.g. ili '14. kada g. Jakovina ukida kvotu za 10.000 tona šećerne repe Virovitičkoj šećerani, to je početak kraja. Cijena šećera na svjetskom tržištu također je drugi uzrok koji je zadesio naše šećerane i mi vjerujemo konzervirana Šećerana u Virovitici neće stati, onda i dalje pakuje šećer koji je proizveden u Županji i dalje vozi šećer tekući koji ide cijelom Europom kao i Hrvatskom. Hvala lijepo kolega Đakić. Ovako problemi u šećernoj industriji nisu novi, nisu se desili preko noći, no mi smo propustili reagirati i to propustili smo reagirati u kritičnom periodu prije ukidanja kvota, to je prva stvar. Činjenica, mi smo reaktivno napravili tek dvije godine kasnije, druga činjenica je imala je kolaps, išla je u stečaj, ali se nije zatvorila za vrijeme SDP-ove vlade nego je vid čuda za vrijeme HDZ-ove vlade, dakle ako ćemo već pričati o činjenicama. Upozoravali smo i prošle godine, dakle nismo to od jučer mi izmislili temu na ovaj problem kolegica Nikolić je to nekoliko puta za ovom govornicom rekla, od vas nisam čuo ništa o tom pitanju, pa ni od vaših kolegica i kolega koje su izabrane i u 4. i u 5. izbornoj jedinici, apsolutno ništa. Tako da ako govorimo o ovome i problemima onda imajte i to molim vas na umu. I posljednja replika na vaše izlaganje, uvaženi zastupnik Siniša Jenkač. Poštovani zastupniče Hajduković, pa spomenuli ste sjajne poteze HDZ-ove politike i ja bih vas podsjetio kao što je g. Đakić rekao na sjajne poteze SDP-ove politike na ministra Jakovinu, na raspodjelu zemljišta koja još dan danas i temeljem koje još dan danas imamo probleme u poljoprivrednoj proizvodnji. Također bi vas podsjetio, a statistika kao što ste rekli zbroj netočnih podataka, ali govori o nečemu, pa vrijednost poljoprivredne proizvodnje 2010.g. bila je na razini 21 milijardu koja je za vrijeme SDP-ove vlade pala na 15 milijardi koje se konačno sad ponovno vraća kao što vidimo na 19 milijardi. Pa prije svega ako ćemo, ja sam povjesničar po struci, pa se ja u povijest volim vraćati, ali mislim da bi trebali više biti okrenuti budućnosti, možda ću vas posjetiti na sve one kosture koje je ostavila Vlada Jadranke Kosor i Ive Sanadera koji su počeli ispadati + još globalna gospodarska kriza + još sve ostalo što je tu Vladu SDP i dočekalo, dakle stavljati to u isti kontekst jednostavno ne drži vodu. Što se tiče raspodjele zemljišta, promijenili ste zakon, a koji je rezultat, još veći kaos. Sada gradonačelnici i načelnici dijele zemlju, ne dijele zemlju, na kraju zemlju koriste oni koji je prvi zaoru, ja ne vidim da tu postoji reda i gdje god se u Slavoniji maknete i gdje god zagrebete svi vam se žale upravo na to. Zemlje ima, ljudi su je čak voljni uzeti i iskrčiti na vlastiti trošak, ali je ne mogu legalno koristiti. Zašto? Pa sigurno zbog sjajnih zakona koje je HDZ donio. Hvala vam. Odgovorili ste na sve replike, možete na mjesto. Nastavljamo dalje, slijedeći za raspravu pojedinačnu javio se uvaženi zastupnik Goran Ivanović, izvolite kolega. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice, uvažena ministrice sa suradnicom. Krenut ću od ovog zadnjeg što je bilo ovdje izrečeno i mislim da te patetike ako se pod hitno ne riješimo nećemo donijeti dobro ni sebi ni seljacima za koje se ovoliko zauzima ovdje. Da se razumijemo oko jednog, Slavonija, Baranja i Srijem bi odavno bili prazni da u njih nisu doselili ljudi iz Dalmacije, Like, Hercegovine, Dalmatinske zagore i odlučili tu živjeti i stvoriti si bolje uvjete i preduvjete za život. Prema tome, nemojmo na taj patetični način pristupati problemu koji je ogroman, koji je velik, koji je životni za one ljude koji nas slušaju ovog trenutka i očekuju od nas određena rješenja. 18 sjednica je do sada održao Odbor za poljoprivredu. Gđa. Anamarija Petir koja je predsjednica odbora i ministrica koja je bila na svakom odboru je suvislo slušala ono što smo mi, koje su ljudi izabrali da sjede u ovom časnom domu zastupamo njihove interese i da probamo probleme koji nisu nastali prije 2.g., prije 5.g., u vrijeme Jakovine, Jadranke Kosor, Ive Sanadera ili bilo koga drugog, to su kompleksni problemi koje imamo.

Nama treba jedna prava priča o poljoprivredi koju bi ja rekao, evo tu sam nekih 7 mjeseci i smatram da u ovih zadnjih 7 mjeseci vodimo jednu dobru, dobru priču i dobru raspravu kada je u pitanju poboljšanje uvjeta za naše poljoprivrednike. Ovdje se danas nije govorilo o udruživanju, udruživanje je jedna od bitnih stvari. Ja ću reći jedan dobar primjer iz moje Slavonije, a to je zadruga u Beketincima koju vodi jedan krasan čovjek koji je okrupnio sve ljude koji žele na taj način vidjeti i surađivati u poljoprivredi i ja bi rekao da provodi jednu dobru praksu.

Bez izgradnje kapaciteta koji će našim poljoprivrednicima garantirati da ona cijena koja je u vrijeme žetve će bit sasvim drugačija nakon 5 ili 6 mjeseci bit će roba puno skuplja će imati gdje uskladištiti tu robu i čekati taj povoljniji trenutak. To imate ovog trenutka sa cijenom kukuruza. Cijena kukuruza je na početku žetve bila negdje oko, oko 95 kuna, a sad se penje već na nekih 130-140 kuna. E to su stvarni uvjeti i preduvjeti koje moramo riješit. Izgradnja Regionalnog distributivnog centra u Osijeku odnosno u Osječko-baranjskoj županiji je vrlo bitan temelj za neku poljoprivredu o kojoj želimo govoriti za 5 ili 10.g. Govoriti o tome da Hrvatska može proizvesti sama hrane za sebe i da još hrani pola Europe su floskule koje ne doprinose ništa. Znate li kolko Ukrajina ima hektara samo pod žitom? 5 milijuna hektara, 5 milijuna hektara samo pod žitom, a da ne pričamo o drugim kulturama. Prema tome, idemo kad se razgovara o poljoprivredi razgovarati na način da razgovaramo o brojkama, činjenicama i onim što nam sugeriraju naši ljudi koji su nas poslali u ovaj časni dom da zastupamo njihove interese. Prema tome, mislim da ministrica Vučković i cijeli njezin tim radi dobro na, na ovome. U nekoliko zadnjih tjedana smo imali ovdje točke koje su usko vezane za poljoprivredu, a naravno nepoštene trgovačke prakse su sigurno jedno od onih što uništava hrvatsku poljoprivredu i hrvatskog proizvođača. Prema tome, imamo viziju, imamo ideje i na kraju krajeva i naći ćemo načine kako hrvatsku proizvodnju odnosno poljoprivrednu proizvodnju dovesti do onoga što je bila do početka '90.-tih godina, a to je 30 milijardi EUR-a.

Poštovani kolega meni je jako drago da ste se vi vratili na ovu današnju temu i raspravu gdje govorimo o poljoprivredi koja je važna tema i još mi je draže što ste spomenuli udruživanje. Dakle, nužnost udruživanja u proizvođačke organizacije u zadruge kao što ste vi dali primjer provodi se radi dogovora o nekakvoj zajedničkoj planskoj proizvodnji, o ujednačenoj kvaliteti, cijenama što bi ustvari snizilo troškove proizvodnje, povećalo količine proizvedenog i sigurno bi naši udruženi poljoprivrednici imali i bolje prihode. Mene zanima, smatrate li vi da će se u skorije vrijeme hrvatski poljoprivrednici početi više udruživati, koristiti te primjere dobre prakse i prvenstveno kako bi ustvari bili jači [[Upadica: Hvala.]] i na neki način se othrvali konkurenciji poljoprivrednika iz EU. Naravno bez udruživanja ćemo zaostajati, bez udruživanja ćemo bespotrebno trošiti i velike novce.

To nije dobro, a da ne pričamo o svim onim strojevima koji su potrebi uopće da bi takav jedan traktor bio u funkciji, da bi bio ekonomski isplativ. Prema tome, moramo o udruživanju više govoriti, moramo stvoriti okvire da se ljudi bez straha udružuju, da u tome vide svoju priliku i da naravno vide veću dobit nego što je ona možda sada, a zasigurno će biti veća ako svaki poljoprivrednik ne inzistira na svom strojnom parku nego može koristiti ono što već postoji samo treba drugačije raspodijeliti i naravno udružit se. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Josip Šarić. Poštovani kolega Ivanović, slažem se sa vašom tvrdnjom da je stanje i problem poljoprivrede vrlo kompleksno. I ne bi ga po meni uopće trebalo politizirati i razgovarati na način što je to napravio HDZ ili SDP već hladno i trezveno razgovarati o tome koja rješenja mi nudimo. Ovdje se često spominjalo danas da sela napuštaju mladi ljudi i da su to poljoprivrednici. Vjerujte moje iskustvo govori da upravo oni poljoprivrednici mladi ljudi ne odseljavaju, odseljavali su oni drugi koji su imali razloga, nisu imali radnih mjesta i opravdano su odlazili. Stanje u poljoprivredi je solidno, mehanizacija je iznimno dobra i nailazimo na ovaj problem udruživanja o kojem danas razgovaramo i to je nešto što je vrlo kompleksno pitanje, izazov i za ministarstvo kako naučiti, kako motivirati, kako educirati poljoprivrednike da se udružuju, vrlo složeno i ozbiljno pitanje. Slažem se sa svim onima koji su u današnjoj raspravi napomenuli da su problemi iznimno teški i nisu nastali prije par godina. I to je činjenica. Uništavanje velikih prerađivačkih i prehrambenih kombinata na području pogotovo Slavonije, Baranje i Srijema je došlo do tektonskog poremećaja. Em su kombinati bili ti koji su hranu koju odnosno ono što su ožnjeli na svojim poljima pretvarali u finalni proizvod, a s druge strane ovo o čemu je Josip govorio, mladi ljudi su radili u tim kombinatima. To je vrlo bilo bitno i to se dogodilo da su ti kombinati praktički nestali. Drugi veliki problem o kojem ništa nismo rekli to je povrat zemlje grofovskim obiteljima.

Kolega, pa evo moram priznati da ste dosta realno iznijeli svoju raspravu i drago mi je da ste spomenuli zadruge. Isto tako ako realno gledamo moramo priznati da Hrvatska nije niti približno organizirana i uspješna u sektoru poljoprivredne u odnosu na ostale zemlje EU osobito s obzirom na plodnost zemlje i na, s obzirom na obradive površine koje posjedujemo. Ono što mi je zanimljivo što ste spomenuli cijene kukuruza u vašem slučaju, ali i kako ćemo uopće motivirati i dati želju za rad tom poljoprivredniku kad recimo imamo primjer krumpira koji se kila može naći za 2 kune. U slučaju ako uzimamo u obzir tonu krumpira, znači ako su na veće količine to ide i ispod 2.000 kuna što je apsolutno nerealno. Znamo koliko treba i truda i vremena i okopavanja i svega uložiti u to. Tako je, sprječavanjem nepoštenih trgovačkih praksi. To je ono što hrvatsku poljoprivredu, općenito hrvatsko gospodarstvo stavlja na koljena. I tu nema govora, dokle god se s time ne budemo obračunali na način da hrvatski proizvod mora imati konkurentnu cijenu da ne možemo ići, mi sad više ne idu ni sa dampinškim cijenama, nego idu sa predatorskim cijenama. Prema tome, to je nešto što moramo izboriti i tu pobjedu moramo izvojevati na bilo koji način. I reći ću nešto za kraj. Puno se ovdje vodilo rasprave o šećeru, o šećeranama. Zašto? Šećer je jedno ozbiljno zdravstveno zlo kao što smo povećali cijenu na cigarete, na alkohol, tako i šećer. Šećer je nešto što stvara velike probleme koje ćemo tek osjetiti za 5, 10 ili 20

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, kolega Ivanović a kad vas slušam iz stranke koja je vladala Hrvatskom i trenutno vlada Hrvatskom, a vladala je Hrvatskom zadnjih, od zadnjih 30.g. preko 20.g. HDZ je upravljao Ministarstvom poljoprivrede, HDZ. Kad vi danas pričate, pa to izgleda ono nije sad da, da vas ja kritiziram, meni to ispadne kao da ste vi spavali neki zimski san ili ste ne znam kliknuli neku tipku u glavi i vi imate amneziju. Vi npr. spominjete, mislim ja ne mogu ne reagirat kad sam u sabornici na nebuloze, vi kažete nešto se je dogodilo u zadnjih 30.g., propala su nam poduzeća. Kome su propala? Meni ili su vama koji ste vodili to ministarstvo 20.g. od 30. Kome su propala? Dižite vi replike. Druga stvar, ovdje upozoravate kolege kolega Ivanović da ne budu populisti jer ako previše patetično pričaju o iseljavanju mladih iz Slavonije onda su populisti. Uvrijedili ste vašeg premijera, ajme! Pa on vam je govorio prošle godine mi se moramo brinuti za Slavoniju. Slavonija iseljava. Jeste li možda njega proglasili populistom ili je on van ove kategorije? Ja bi vas molio kada izađete ovdje da pripazite. Al ne možete glumiti da se nešto nije dogodilo, pa Slavonija vam vrišti da se nešto dogodilo. Pa vi imate situaciju danas u Slavoniji, to nije populizam, da imate 10 km ceste u 8 navečer ne gori niti jedno svjetlo u kući, je li to populizam, je li to patetika?

Dakle, želite odgovornost, odgovornost može, al onda je ponesite do kraja. Natječe se na svakim izborima zato uzmite to. A sad samo da vam kratko se vratim na famozne šećerane koje spominjete, koje se ovdje spominju itd. Kaže se bile su i prije u problemu, kaže se ova će radit. Znate koji je uvjet za šećerane? Znate na kojoj ste razini sada? Na 11.

I kad mi govorite mi ćemo to održat, čime, kada uništavate proizvodnju, ne donosite zakone koji štite proizvodnju. I nije to stvar samo sa šećernom repom, pa vama je u zadnjih 2-3.g. pala za 10 do 15% proizvodnja mlijeka itd. itd. O čemu ćemo pričat? O nekim vašim projektima koje ste vi rekli da ćete 2019. započet tipa sustav doniranja hrane. Vi ste napisali tada 2019., danas je 2021., mrtvo slovo na papiru. 2022. ćete donijeti Strategiju poljoprivrede koja teče, nu čuda od 2020., što ćete retrogradno pisati strategiju?

Ja se ne ljutim na vas, ja ne prigovaram, ja vas želim upozorit. Sve ovo što se dogodilo neka se dogodilo ako će od sutra biti bolje, al nemojte me praviti budalom, nemojte nam ovdje prodavati priču. Ja ne mogu podržati zakon u kojem imate situaciju da se ne može provesti niti ono što napišete prije 3.g. Nemojte nas praviti budalama. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Šašlina, izvolite.

Drugo, za razliku od vas ja sam jučer ujutro u 5 sati krenuo iz te iste Slavonije i vratit ću se u nju ako Bog da u petak popodne i tako već 54.g. Obišo sam svako selo u Slavoniji, Baranji i Srijemu, razgovaro sa ljudima i dio onoga što su mi oni govorili želim zajedno sa ovim krasnim ljudima koji sjede ovdje skupa sa mnom implementirati u nešto što će donijeti dobro. Prema tome, da ima previše populizma, demagogije, to je apsolutno točno, 3-4 fraze koje se vrte ovdje non-stop ne donose nikome dobro, a konkretnih rješenja nema. Ja sam za konkretna rješenja, pa ako treba i priznati pogrešku, pa prvi sam tu da ju priznam ako će ona učiniti da sutra bude bolje, ja sam prvi, ruke su mi čiste i nemam uopće s tim nikakvih problema.

Al i sad kad kažete ja sam spreman na to ja je nisam čuo. Ali čak da se i ne ispričate jer nije potrebno, potrebno je da nešto napravite, želite konkretno rješenje, dajte konačno 500.000 hektara na raspolaganje poljoprivrednicima, donesite Zakon o komasacijama, donesite Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama onakav kakav odgovara u javnosti, donesite, konačno počnite navodnjavati poljoprivredne površine, sve to čeka. Koga čeka? Oćemo govoriti o neraspodijeljenom državnom zemljištu u Opuzenu, u Pločama? Eto vam konkretnih rješenja, ali nemojte pričati, vi ste počeli pričati 30 milijardi, ono kad ne znate šta ćete, bacite jedno vagon milijardi eura koje nas čekaju.

Da vas podsjetim što se to dogodilo u proteklih 30 godina u RH. Prvo se dogodio Domovinski rat, nestalo je 15 tisuća, preko 15 tisuća ljudi, razrušene su sela, gradovi, koje je trebalo sve skupa obnoviti. Dogodili su se i promjene u gospodarstvu, ogromne promjene, prešlo se sa jednog sustava na drugi. Recite mi samo, u okruženju našem, koje države su imale težih 30 godina od RH? I u kojim državama od bivše, da kažem, kako ovi zovu, regiona, se sada trenutno bolje živi nego u RH? Ja sam vrlo realan, sve to što ste vi rekli stoji i to se dogodilo prije, dobro ste rekli, 30 godina. Ja kada sam vam davao podatke za šećernu repu, ja sam govorio od 2017. do 2020. Od 2017. u zadnje 3 godine proizvodnja šećerne repe vam je pala za 46% Čujete li vi mene? To je bilo zadnje 3 godine. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Šarića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Petrov. Pa ja sam isto mladi zastupnik, ali ja vas cijenim kao jednog ozbiljnog političara, svojevremeno i predsjednika Sabora. Ja nisam skoro čuo ovako demagošku raspravu kao ovu danas u sabornici. Dakle, s takvim tonom vi nama gledate u nas iz HDZ-a, šaljete nam nekakve poruke, kao profesor ili možda čovjek iz svoje struke, vi nama govorite da preuzmemo odgovornost. Dragi moj kolega, ja sam preuzeo odgovornost '90. g. kad sam uzeo pušku u ruke, kao i moji kolege ovdje, 7 mandata imam povjerenje mojih građana i dobit ću ga sad i 8. puta. Pazite, 7 mandata. Vi meni govorite da vi dobro radite jer ste uspjeli što? Sad ću ja biti bezobrazan. Obmanuti dovoljan broj ljudi u svom kraju? Neću to reći [[Upadica: Obmanite i vi 7 puta.]] Nemojte, nemojte se ubacivati, molim vas, ja govorim o nečem drugom. Ja govorim o poljoprivredi. Mene pitate za moguća rješenja. Ja sam vam dao moguća rješenja, vi meni odgovorite, tko upravlja Ministarstvom poljoprivrede? Tko je trebao dati poljoprivredna zemljišta u zakup, a nije dao? Tko je trebao donijeti Zakon o komasaciji, a nije ga donio? Tko je trebao donijeti dobar Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, itd., itd. i kad se ja vama obraćam, ja vam se obraćam jer vi trenutno upravljate državom, vi ste većina koja diže ruku za tu, taj dio, tamo vlasti, koji upravlja našom državom. Pa hoću gledati možda u SDP? Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Siniše Jenkača, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Evo, rasprava žustra pa evo osvrnut ću se možda i ja malo na raspravu s obzirom da kolega Petrov nije baš nešto govorio o zakonu nego više se obraćao svojem prethodnom govorniku pa ja bi ga samo podsjetio, kad govorimo o donošenju Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi, vaš kolega ministar bio je 10 mjeseci ministar pa je imao prilike donijeti taj zakon, držao u ladici kao i prethodni ministar Jakovina, itd., evo konačno 2017. donijet je Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, a prije nekoliko dana isti zakon je i izmijenjen i usklađen sa odredbama EU, čisto već kad si dociramo sa ove govornice, pa onda dozvolite. Također bi vas podsjetio i na ugovore, a i g. Hajduković je govorio o tome, znate, kad vi na 25 godina date koncesiju nekome u zemljište, onda mu to zemljište ne možete oduzeti. Znači netko je za 25 godina rezervirao zemljište. A normalno, kad vi to provede uz natječaj, itd., ako smo legalisti, a moramo biti, e onda ne možete sad nekome oduzeti zemljište jer onda bi se vraćali u neka druga vremena nakon II. svj. rata, a naravno, borimo se za demokraciju i želimo biti demokratični. Tek toliko već kad dociramo jedni drugima. Evo, ja bi se ipak vratio na ovaj zakon, tj. na izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi. Govori se o usklađivanju sa stečevima europskih unija, Europske unije i ono što nitko nije spomenuo, ja bi svakako rekao da je vrlo važno jedna odrednica, to je podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, upravo postupku kao i podnošenje tužbe nadležnom upravnom sudu protiv rješenja, znači ovim zakonom i izmjenom zakona omogućava se da se svi oni koji su u postupku natječaja na neki način mogu i žaliti na odluke Agencije i mogu i kroz sudski postupak tražiti svoju zadovoljštinu i pravorijek. Agencija za plaćanje u poljoprivredi vrlo je važna agencija jer ona raspisuje mnoge natječaje, važna je i za lokalnu samoupravu, pogotovo mjere 7.2.1., 7.2.2., koje se tiču i cestogradnje i svakom slučaju, vodoopskrbe, kanalizacija, također, evo, gradnja vrtića i raznih potreba u ruralnom razvoju. Također važno je i za naše male poljoprivrednike za OPG-ove. Evo trenutno je koliko se meni čini raspisana mjera 6.3 i koliko ja imam informacije jako puno OPG-ova javilo se na tu mjeru pa evo koristim priliku skrenuti pažnju ministrici da možda razmisle o povećanju alokacije upravo na mjeri 6.3. jer imamo informaciju da je daleko veća zainteresiranost nego što imamo raspoloživih sredstava. Ako imamo novaca ne bi bilo loše da razmislimo o tome. Također pravni temelj donošenju programa potpore projektima koji doprinose smanjenju nastajanja otpada od hrane. Otad od hrane problem je kojega svi znamo i on kreće od svakog pojedinca, od svake obitelji, od svakog kućanstva. Također kreće i od gospodarstva, znači sva ona hrana koja u prodavaonicama, u trgovinama znači kojoj hrani izlazi rok trajanja ona stvara i jedan značajan problem i evo ovime se otvara mogućnost da se stvaraju novi programi i da se donose i nalaze nova rješenja. Znamo da poljoprivredna tj. inspekcija i sve ono što se tiče poljoprivrede i nadzora od veterine itd. prelazi u ruke Državnog inspektorata i na ovaj način omogućava se i model žaljenja, model znači osporavanja i to je dobro da se to definira u ovom zakonu. Kada govorimo o poljoprivredi ja bi skrenuo pažnju i spomenuo suficit razmjene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda gdje mi trenutno imamo suficit razmjene sa Bosnom, sa Italijom, sa Kosovom, Japanom, Crnom Gorom i to su zemlje iz okruženja osim Japana, ali na tome treba raditi i normalno to je težak postupak i na tome još predstoji još puno posla što se tiče ministarstva.

Zato što ste vi strušili svoju vladu jer niste mogli vedriti i oblačiti po državnim tvrtkama. I premijer nije bio na dugme, zato je kasnilo pola godine. A da vas upoznam čuo sam vas jednu stvar koju ste rekli prije, ovdje prije 10-15 minuta, znate li vi tko je odobrio projekte tvrtke Jakovine kao ministra od 680 milijuna kuna? Vaš ministar Tomislav Tolušić čim je sjeo u ministarsku fotelju ministra poljoprivrede, a sadašnja ministrica poljoprivrede tada mu je bila državna tajnica. Zato kažem nemojte biti amnestični. Morate znati što ste radili i kako ste haračili po tim ministarstvima. Nemojte, ja vam ne dociram, ali neću dopustiti da nas držite budalama. Nešto znamo u ovoj državi nakon ovoliko godina. A vi docirate evo, definitivno docirate, to može svatko potvrditi. Pa evo uvaženi gospodine Petrov imali ste prilike mijenjati zakone, imali ste prilike sudjelovati u vlasti, ali niste to željeli jer ste se bavili politikanstvom, bavili ste se pa ja ću reći cirkusom i upotrijebit ću vašu rečenicu, vaš govor i tko vam je na tome kriv. Znači mogli ste sudjelovati i dan danas u vlasti, mogli ste ispravljati ono što nije bilo po vama neispravno, ali vi ste sami izabrali neki drugi put i sad ja znam da je vama teško i da vam je žao, ali vi ste sami odgovorni za to. Poštovani predsjedavajući povrijeđen je Članak 238. i riskirat ću i opomenu koju ćete mi dati da bih upozorio poštovanog kolegu zastupnika kako ja ipak nisam imao taj izbor o kojem on priča. Da sam imao pravo izbor bi bio da napravim kriminalno djelo i onda sam mogao biti s vama. Samo onaj tko napravi kriminalno djelo može biti s vama. Ja nisam htio to napraviti, zato smo odstupili. A s vašim metodama se ne slažem. Hvala. Dobro, naravno dobivate opomenu, zapravo prvo što to nije bilo u svezi s povredom Poslovnika, a drugo što ste vrijeđali zapravo zastupnike. Uvaženi kolega rekli ste kako ste vi donijeli Zakone o nepoštenoj trgovačkoj praksi 2017. godine, on je toliko dobar da evo upravo sada je u tijeku promjena 25 od ukupno 35 njegovih članaka.

Pa jasno, normalno ako čitate prve rečenice Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi koliko mene pamćenje sjeća radi se o usklađivanju sa onime što se promijenilo i odredbama koje su donijete u međuvremenu od 2017. Nepoštena trgovačka praksa novina je ne samo u Hrvatskoj nego u čitavoj Europi i taj zakon se dorađuje i taj zakon sigurno će se dorađivati. I ako se sjećate znači u tom zakonu puno toga se promijenilo i puno toga se poboljšalo. Tako da ne vidim gdje je tu problem o čemu bi se morali mi mučiti i sramiti što se normalno ako Europska komisija donese neke izmjene normalno mi smo dio Europe pa moramo se prilagođavati svemu onome što državna komisija donese. A evo iskoristit ću priliku da odgovorim gospodinu Petrovu, vi ste nas sve nazvali lopovi, a evo malo razmišljajte o načinu i govoru koji koristite u saboru. Imamo jednu repliku, imamo još jednu repliku poštovanog zastupnika Šarića. Kolega Jenkač ja se slažem s vašom konstatacijom da stanje u poljoprivredi je solidno, da može biti bolje i da će to sigurno biti bolje. Isto tako, ova tema koju smo stalno ovdje komentirali, pitanje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Već smo danas čuli jednu fenomenalnu stvar. Ja sam bio pomoćnik ministra koji je potpisivao to, da smo mogli mi HDZ-ovcima dijeliti zemlju ili bilo kom drugom. Dakle ljudi, netko ozbiljan u Saboru takve stvari govoriti, stvarno, stvarno nema smisla. U vrijeme kad je bio u koaliciji sa HDZ-om kao predsjednik HS-a, kad je g. Orešković bio premijer, ministar poljoprivrede je bio čovjek iz vaše kvote, profesor Romić, dakle, profesor Romić je mogao sve probleme riješiti prije Tolušića, a još prije današnje ministrice Marije Vučković i danas tih problema ne bi bilo. Imali ste priliku. Niste riješili. Poštovani zastupnik Jenkač. Pa jasno, znači godinama se govori o koncesijama na zemljišta i svaki natječaj za koncesiju podložan je provjeri i svaki natječaj se provjerava. Dapače, tražilo se u ovom Saboru da se odmakne od ministarstva raspisivanje natječaja, da se spusti na jedinice lokalne samouprave, pa onda koliko se sjećam, niti to nije bilo dobro, znači da li postoji savršeni sustav? Pa postoje koncesije, postoje natječaji, i kao što sam rekao, svaki natječaj podložan je kontroli, žalbi, izmjeni, itd. Postoje, hvala Bogu propisi ove države kojih se trebamo držati i mislim da je tu sve jasno, a gospoda iz Mosta, imali su priliku, mogli su i danas sjediti tu iza mene, ali nisu to željeli.

Pa evo, cijelo vrijeme čekam hoćete li zašutjeti, međutim, nikako, uporno se vraćate, vraćate na godinu dana vladavine Mosta. Moja Imotska krajina, nikad nitko nije bio na vlasti izuzev HDZ-a.

Ja vas molim, sve zastupnike, nemojmo to zlorabiti. Ovo je sad stvarno zadnjih tjedana, tjedana, prevršilo svaku mjeru. Te zlouporabe instituta povrede Poslovnika su učinile to besmislenim. Vi ga svi rabite isključivo kao repliku, to jednostavno nema smisla. Svjesno se rabi povreda Poslovnika da bi se zapravo na neki način kompromitirao Poslovnik, to nije u redu. Ajmo, ajmo vi prihvatiti neke pravila igre koje smo sami odredili, je l'

Dakle vezano na prijenos Uredbe 787/2019 koja se odnosi na jaka alkoholna pića, molim vas, imate u vidu preambule uredbe koja glasi, u definicijama i tehničkim zahtjevima za jaka alkoholna pića te kategorizacije jakih alkoholnih pića, trebalo bi i dalje uzimati u obzir tradicionalne prakse. Trebaju se utvrditi i posebna pravila za određena jaka alkoholna pića koja nisu uvrštena na popis kategorije. Podsjećam kako smo svjedoci nedavnih medijskih objava dnevnih novina i elektronskih portala vezanih uz objavljene rezultate inspekcijskih nadzora vršenih od strane djelatnika Državnog inspektorata u periodu između 20. siječnja i 16. ožujka 2020. g., a predmet nadzora bilo je označavanje vina i jakih alkoholnih pića stavljenih na tržište. Prilikom obavljanja navedenih nadzora kod 5 kontroliranih subjekata utvrđena je zlouporaba korištenja hrvatskih tradicionalnih izraza, kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i to na vinima koja nisu hrvatskog podrijetla, nego su podrijetlom iz Italije, Sjeverne Republike Makedonije i Čilea. Unatoč tome što su postupci protiv spomenutih prekršitelja zasigurno već odavno pravomoćni, javnost ipak nije saznala o kojim se pravnim i fizičkim osobama radilo. Smatram isto tako, kako sustav uvoza odnosno unosa prehrambenih proizvoda hitno treba učiniti daleko transparentnijim nego li je to danas. Nužno je nadgledanje striktnog poštivanja uvoznih propisa jasnim i javnim deklariranjem vrste, kvalitete i podrijetla, prvenstveno prehrambenih proizvoda od carine, odnosno granice do potrošača te transparentnim i javnosti brzo dostupnim službenim statističkim podacima o uvozu. Dakle, govorim o uvozu iz trećih zemalja. Nadalje, u skladu s ambicijama EU da promovira lokalnu proizvodnju hrane, država treba administrativno dakle bez većih troškova za državni proračun podržati tehnološko i tržišno jačanje regionalnih prerađivača u punom ili djelomičnom vlasništvu samih proizvođača. Time bi se značajno poboljšao i pregovarački status malih proizvođača. Više je nego očito da hrvatska poljoprivreda ima veliki potencijal i da predstavlja resurs koji nije ni izbliza stavljen u funkciju, već mu je dapače manipulacijama i sustavnim zapostavljanjem umanjena vrijednost i učinkovitost u usporedbi sa zemljama koje nam sliče. Odluka da li će tako ostati ovisi o nama ili ćemo se probuditi i uzeti uzde u svoje ruke i početi odgovorno upravljati proizvodnim procesima ili nam preostaje perspektiva zemlje uvoznica hrane, često sumnjivog porijekla, ali i kvalitete, zakorovljenog krajobraza, praznih sela i nezadovoljnih ljudi. Poštovana ministrice u nedjelju je Hrvatska plakala, plakala je gledajući emisiju „Plodovi zemlje“ i u njoj mladog čovjeka iz okolice Daruvara kako na klaonicu otprema svoje muzne krave. Krava je mala tvornica, dvije godine truda i brige i zalaganja potrebno je da od teleta dobijete kravu. Zašto nam se to događa?

Kolegice i kolege zastupnici. Završno da upozorimo i naglasimo ključne stvari vezane za izmjene i dopune ovog zakona. Jedan od najvažnijih razloga navodi se potreba izmjene i dopune zbog usklađivanja sa Zakonom o Državnom inspektoratu.

Ovim putem još jednom apeliramo na razum i pojednostavljenje procedura vezano za inspekcijski nadzor jer je to jedan od neophodnih alata upravljanjem Ministarstvom poljoprivrede. Cijeli postupak sada je kompliciraniji, sporiji, neučinkovitiji u svim područjima kao i u području sigurnosti hrane, a koliko vidim nije ni do kraja pravno usklađen. Europski zeleni plan donesen je u prosincu 2019.g. sa glavnim ciljem da Europa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050.g. Središnji dio zelenog plana je Strategija od polja do stola, očuvanje biološke raznolikosti, održiva poljoprivreda i ruralna područja te brojne druge politike. On je pisan da upravo ova mala i srednja poljoprivredna gospodarstva mogu maksimalno iskoristiti, ali evo već godinu i tri mjeseca kako je usvojen kod nas se o njemu niti govori niti se išta po tom pitanju radi, što je još gore, stječe se dojam da ga lideri naše poljoprivredne politike uopće čak ni ne razumiju. I danas umjesto da raspravljamo o novom zakonu u koji su ugrađene smjernice EU zelenog plana i Strategija od polja do stola, mi donosimo izmjene i dopune zakona kojima ispravljamo greške uzrokovane kašnjenjem, nemarom, neodgovornošću ili možda i neznanjem. Što se tiče doniranja hrane, Ministarstvo poljoprivrede ponovo je propustilo rok za prijenos Direktive u području sprečavanja nastajanja otpada od hrane koji je bio 5. srpnja 2020. o čemu je zaprimljena i pisana opomena Europske komisije, naravno opet kašnjenje. Ali vjerujem da će biti i više nego previše plaćena. Vezano uz akt strateškog planiranja u Strategiju poljoprivrede navodi se da će ministarstvo pripremiti strategiju biogospodarstva koja nije navedena u Nacionalnoj razvojnoj strategiji. U kojoj fazi se nalazi priprema te strategije, tko će pripremiti i s kojim financijskim sredstvima i kada se planira objava prvog nacrta? Predložene temelj za donošenje posebnog programa potpora na nacionalnoj razini u cilju promocije hrvatskih poljoprivrednika. Kako u obrazloženju izmjena zakona stoji da za njegovo provođenje nisu potrebna dodatna financijska sredstva za provedbu tog programa i kome će ona biti usmjerena, tražimo informaciju. Svjedoci smo da je Ministarstvo poljoprivrede sudjelovalo u otvaranju Trgovine hrvatskim proizvodima pa ne znamo da li je program usmjeren i u tom pravcu. Uz put želimo naglasiti da pojedine članice EU u ovom području imaju uređeno sve posebnim zakonom, a kod nas se to planira urediti programom.

I ja bih vam mogla tako puno toga još nabrajat, ali nažalost nemam dovoljno vremena. Zaključno ističemo, da set zakona iz područja poljoprivrede koji se nalazi na dnevnom redu HS-a jasno govore o kaosu koji se provodi poslovi u Ministarstvu poljoprivrede, kasni se s usklađivanjem pravnog okvira, donošenjem programa i strateških dokumenata što za posljedicu ima nesnalaženje poljoprivrede i poduzetnika, ali i državnih službenika koji u nastaloj situaciji kao i povećanju troškova zbog ovakvog nekonzistentnog načina rada gdje se sustavi uspostavljaju godina bez vizije što se time želi postići osim jeftinog političkog uhljebljivanja podobnih. Izvolite.

Zastupnice i zastupnici, ministrice sa suradnicom. Pa ja bih prije svega željela zahvaliti svima koji su danas sudjelovali u raspravama i o ovom zakonu i o prethodnom zakonu jer raspravljamo cijeli dan. Mogu reći da je većina rasprava bila i konstruktivna i u dobroj namjeri da na neki način se doprinese poboljšanju stanja u poljoprivredi što pokazuje da nam je svima to pitanje izuzetno važno i da želimo uvijek iznova i sami preispitivati odluke koje donosimo kako bi postigli bolja rješenja. Trebamo imati na umu kada raspravljamo o poljoprivredi da smo ulaskom u EU ustvari prihvatili i zajedničku poljoprivrednu politiku, ali isto tako i zajedničko tržište. Naravno da to s jedne strane nosi mnogobrojne prednosti, ali s druge strane to za nas predstavlja i mnogobrojne izazove. Prednost je naravno ta da su kroz zajedničku poljoprivrednu politiku osigurana vrlo izdašna financijska sredstava za buduće proračunsko razdoblje, čak 5 milijardi EUR-a i za poljoprivredu i za ruralni razvoj, ali naravno tu su i izazovi kojih smo svi duboko svjesni da zajedničko tržište osim što nam omogućava da naše proizvode ponudimo svim drugim Europljanima koje je veliko 500 milijuna potrošača odnosno stanovnika to isto podrazumijeva da će i na naše tržište doći proizvodi koji će možda biti višak u nekoj drugoj državi članici, koji možda neće biti one kvalitete na koju smo navikli, a kojih će možda i biti po predatorskim i po dampinškim cijenama. Zato evo posljednjih mjeseci intenzivno promišljamo, raspravljamo, mijenjamo zakonodavstvo, donosimo nove zakone kako bi ustvari doskočili svim tim izazovima i kako bi ih na vrijeme rješavali i prevenirali, ali i povlačimo neke određene instrumente koji su izuzetno važni da naši poljoprivrednici dobe onu adekvatnu podršku koju zaslužuju za odgovoran i važan posao koji rade za nas, a to je proizvodnja hrane i čuvanje ruralnog hrvatskog prostora. Nedavno je objavljen najnoviji Eurobarometar koji govori o tome da 51% građana Hrvatske smatra vrlo važnim poljoprivredu i ruralna područja za našu budućnosti. Njih 49% smatra da je glavna odgovornost poljoprivrednika u našem društvu osiguranje sigurne zdrave hrane visoke kvalitete, a njih 35% smatra da je glavna odgovornost poljoprivrednika poticanje i poboljšanje života na selu. Njih čak 88% smatra i slaže se da je zajednička poljoprivredna politika ustvari namijenjena svim europskim građanima, ne samo poljoprivrednicima, a 70% njih je čulo za potpore koje se dodjeljuju u poljoprivredi ali ne zna dovoljno pojedinosti i tu ja vidim prostor da više i naše građane i poljoprivrednike informiramo o tome koje mogućnosti imamo. Pa je naš prijedlog da se obzirom da će se izmjenama ovog zakona stvoriti uvjeti za donošenje strategije poljoprivrede koja je izrađena i koja u stvari sad ulazi u svoju zadnju fazu, izrađivat će se i strateški plan koji nam je važan za reformu zajedničke poljoprivredne politike za buduće sedmogodišnje razdoblje da tu doista uključimo sektor pa i zainteresirane zastupnike kojih vidimo da ima puno kako bi svako svojim doprinosom mogao kroz određene prijedloge pripomoći da doista dobijemo dobar strateški plan koji će nam pomoći u osmišljavanju najboljih mogućih projekata kako bi novac koji nam je osiguran iskoristili na najbolji mogući način. Koliko god bili podijeljeni u stavovima ipak moramo uvažavati podatke koji su vrlo jasni. Oni pokazuju pomak i o tom pomaku svjedoči i Državni zavod za statistiku koji sasvim sigurno nije ispostava Ministarstva poljoprivrede i nema razloga bilo kome podilaziti. A taj pomak govori da je vrijednost poljoprivredne djelatnosti veća za 7% u odnosu na prethodnu godinu, da nam raste biljna proizvodnja, da nam raste stočarstvo, da nam raste izvoz, da se smanjuje uvoz i da se smanjuje deficit.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici, zahvaljujem svima na raspravi iako ja vrlo uvažavam saborske zastupnike kao što je ovdje rečeno više puta dolazim i na sjednice odbora, koliko god to moguće, slušam primjedbe, o njima razmišljam, moram reći da je, da sam nekad ipak prilično razočarana neznanjem koje čujem na pojedinim raspravama, a sad ćemo krenuti redom pošto je ovo zakon koji pokriva većinu najvažnijih područja u poljoprivredi osim poljoprivrednog zemljišta teme su bile vrlo široke, pa bih ja prvo krenula sa raspravom o vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i izjavama da sve pada, da uvoz raste, da je hrvatsko selo propalo i slično. Prvo vrijednost proizvodnje poljoprivredne prema statističkim podacima koji postoje u Hrvatskoj nikad nije bila 30 ili 40 ili ne znam koliko milijardi kuna ili EUR-a. Ekonomski računi u poljoprivredi se detaljno prate od 2005. godine, tada je vrijednost poljoprivredne proizvodnje bila oko 18 milijardi i 600 od čega su potpore bile oko 2 milijarde kuna. Podaci za razdoblje prije mogu se ako su točni naći u strategiji poljoprivrede iz 2002. godine koju je usvojio Hrvatski sabor te iste godine, a koji kažu da je u 1999. godini poljoprivredna proizvodnja bila nešto viša od 12 milijardi kuna što je otprilike 12% manje od poljoprivredne proizvodnje iz '91. godine, pa onda ako to preračunamo to je negdje oko 13 i 800. Ako netko ima druge statističke podatke mi bi ih voljeli čuti zato što su ovo oni koji su službeno jedini dostupni. Dakle, 18 i 600 2005. od kad se radi statistika detaljno i ekonomski računi da bi negdje do 2009. iznosila otprilike 21 milijardu i 243, pri čemu je udio subvencija bio oko 2 milijarde i 600, 2010. slično, 2011. 20.907, otprilike se zadržao u 2012. na isti način, 2013. pad 18.299 tada se mijenja način obračuna subvencija pa je iznos subvencija niži, izravna plaćanja se knjiže na drugi način i strukturne potpore da bi u 2014. doživio slobodni pad. Unatoč vrlo niskoj vrijednosti subvencija poljoprivredna proizvodnja iznosila je 15 milijardi 583 i to je najgore po statistici što je Hrvatsku pogodilo od kad se ekonomski računi rade na ovaj siti način. Poljoprivredna proizvodnja raste u zadnjoj godini, taj rast je najveći od 2008.g. on je 7% Kao što je ovdje danas rečeno dio i to dobar dio tog rasta je doista uzrokovan klimatskim pogodnostima odnosno klimatskim uvjetima koji su pogodovali proizvodnji žitarica, a dio tog rasta je uzrokovan i promjenama cijenama na gore, međutim to nije isključivi razlog. Rasla je i stočarska proizvodnja za 4%, rasla je proizvodnja u svinjogojstvu za 10%, u govedarstvu za 5,1%, u proizvodnji u sektoru ovčarstva i kozarstva 4,3%, a nešto čine i strukturne potpore znači neizravna plaćanja nego program ruralnog razvoja koji donosi različite vrijedne investicijske projekte u koje se ne ulaže samo javni novac, bilo iz eu fondova, bilo iz udjela državnog proračuna nego u te projekte ulažu i hrvatski poljoprivrednici i prehrambena industrija i zato su oni dobri i zato oni donose preobrazbu hrvatskog sela. Što se tiče uvoza i izvoza, valjalo bi ovdje malo eto bez nekakve demagogije govoriti o tom nenormalnom rastu uvoza o kojem se vrlo često govori, pa bih ukazala na podatke, ne znam jesu li iz 2012. ili 2013., ali recimo kada smo se morali otvarati odnosno kad smo se pridružili Europskoj slobodnoj zajednici naroda tada je izvoz poljoprivrednih proizvoda iznosio oko milijardu eura, a uvoz oko 2.100, 2.200 nisam sad sigurna kako u kojoj godini. U 2019.g. izvoz je bio milijardu viši, a uvoz je bio viši za milijardu i 200, iako možemo biti nezadovoljni razlikom to potpuno usporava podatke da se mi nimalo ne snalazimo, to je uvreda hrvatskim proizvođačima čiji se izvoz uduplao od te godine. A ako ćemo govoriti o 2020., unatoč posebnim okolnostima izvoz je rastao 5%, uvoz se smanjuje 7%, deficit je pao oko 27% i pokrivenost uvoza izvozom je sa 63% naraslo na 72% Rano je govoriti o trendu, bit ćemo oprezni, ali valja vjerovati u uspjeh naših proizvođača koji su sve bolje opremljeni i koji su sve konkurentniji na inozemnom tržištu. Uvažena zastupnica Mrak Taritaš je s pravom ukazala na primjenu INSPIRE direktive pa ću reći da Ministarstvo poljoprivrede u svom dijelu do kraja godine namjerava primijeniti ovu direktivu. Što se tiče doniranja hrane, također je evo možda i našom krivicom jer od rada se ne stižemo reklamirati, ovdje nepoznato da mi imamo e-sustav doniranja hrane, da taj pilot provodi Udruga civilnog društva kako je netko ovdje to danas predložio od saborskih zastupnika, da smo mi imali rast tržišne vrijednosti donirane hrane u 2019.g. za 30%, za 2020.nemao konačne podatke, godina je specifična no neke procjene govore da je taj rast 13% Što se tiče plana doniranja, u ovaj zakon unosimo izmjene zato što želimo u njega uvrstiti program doniranja, program davanja potpora posrednicima koji je danas 114, prošle godine ih je bilo negdje 85, godinu isto također značajno manje i koji dijele naš sustav. Nedostaje im logistike, nedostaje im transportnih sredstava i mi s tim programom vrijednim 38 milijuna kuna po našem planu kojega ćemo pokrenuti krajem godine namjeravamo njima, nama, svima pomoć kako bi se smanjio preveliki otpad od hrane. Programi potpore se ne mogu uvrstiti u zakon, razumijem ove zahtjeve, no potpore, potpore se mijenjaju, dio je strukturne naravi, dio je vezan za sedmogodišnja razdoblja, a dio su brze reakcije na poremećaj tržišta koji su različiti od godine do godine. Zato se zakon … postavljaju temelji, a programi se moraju usklađivati sa pravnom stečevinom, a katkad su posebna reakcija na posebne poteškoće u nekoj godini i to ćemo raditi i dalje. Kašnjenje zakona, pa mislim ovo Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine izradilo u suradnji s drugim tijelima i sa cijelom javnošću niz vrlo važnih propisa, o dijelu njih se sada raspravlja u HS-u. Oni su bili vrlo zahtjevni poput Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima, Zakon o poljoprivredi također se mora sa istim tim zakonom usklađivati. Ovdje se spominje Strategija poljoprivrede, Zakon o zabrani nepoštenih trgovački praksi, Strategiju poljoprivrede smo izradili na vrijeme, nacrt je već godinu dana dostupan na našim stranicama na stranici www.strategija2020.hr mi smo kada smo izradili nacrt sukladno zakonu, sukladno propisima krenuli u procjenu utjecaja na okoliš. Koliko je meni poznato povjerenstvo je pozitivno ocijenilo na svojoj posljednjoj sjednici te će u narednih, a vjerojatno nekoliko dana, i strategija i Strateška procjena utjecaja na okoliš ić u elektronsko savjetovanje. Kako će se financirati strategija odnosno vjerojatno programi, projekti, aktivnosti predviđene u strategiji u 6 grupa aktivnosti? Pa financirat će se putem višegodišnjeg financijskog okvira, putem Nacionalnog programa za oporavak i putem sredstava iz državnog proračuna. Svjedoci ste unatoč teškoj situaciji u ovoj godini da smo mi uspjeli povećati i sredstva iz državnog proračuna za poljoprivredu za 121 milijun kuna u 2020.g. to je hrvatskim poljoprivrednicima trebalo, oni su to vratili na najbolji mogući način rastom i povećanom izvoznom konkurentnošću. Netko je pitao što namjeravamo s planinskim proizvodima i otočnim proizvodima? Ministarstvo poljoprivredne podržava sve i neobvezujuće oznake kvalitete no razvija sada svoj nacionalni sustav, nacionalnu oznaku kvalitete za koju je pravilnik bio podnesen krajem 2019. godine na notifikaciju EU, u proljeće, Europskoj komisiji, u proljeće 2020. je odobrena notifikacija, sad će se odobravati specifikacije kako grupe proizvođača budu podnosili. Prvi su je podnijeli proizvođači jabuka i mi ćemo imati oznaku hrvatska dokazana kvaliteta. Netko nas je pitao jesu li ciljevi poljoprivrednike, poljoprivredne politike primjerice propast svinjogojske proizvodnje ili propast mljekarske proizvodnje, naravno da nisu. Svinjogojstvo je kao što sam rekla u 2020. godini raslo 10% unatoč velikim turbulencijama s kojima se susrelo, a te turbulencije te poremećaji koji su bili veliki i koji su mogli značajno ugroziti sektor svinjogojstva su dijelom sprječavani, manjim dijelom, najvećim dijelom angažmanom proizvođača, a manjim dijelom i našim intervencijama. Mljekarska proizvodnja se suočava sa teškim problemima, no eto višegodišnji rast koji traje od ulaska, pad koji traje od ulaska Hrvatske u EU je zaustavljen u posljednjih 8 mjeseci. Imamo kontinuirani rast proizvodnje mlijeka, on je skroman. To isto također nije razlog za, to nije razlog za vjerovati, za biti siguran da je trend, ali mi ćemo zajedno s našim proizvođačima s kojima se i sutra sastajemo učiniti sve da to postane trend. To je očekivani proces. Unatoč mnogim prozivkama da ova Vlada neće uspjeti dobiti dodatno razdoblje za moratorij na prodaju zemljišta strancima mi smo to nakon iscrpne analitičke podloge i pregovora s komisijom navrijeme ishodili u lipnju 2020. godine. Zakon o zabrani nepoštenih praksi u lancu opskrbe hranom je donesen, je usvojen od strane Hrvatskog sabora krajem 2017. godine, u potpunosti stupio na snagu u travnju 2018. godine, donio mnoge pozitivne pomake što je i odgovarajuće procjenjivano, a sada ga mijenjamo kao i sve zakone. Dijelom ih usklađujemo sa pravnom stečevinom, bilo nekad s uredbama, nekad s direktivama, u ovom slučaju s direktivama, a i zato što smo mi, što nove godine i novo vrijeme, iskustvo u provođenju uvijek nam mogu ukazati što je potrebno dodatno učiniti, što je moguće popraviti. Netko je spomenuo da taj zakon je iniciran u 2016. godini za vrijeme ministra koji nije dolazio iz redova HDZ-a, je, dobar dio nacrta je bio izrađen. Taj nacrt koji nas je čekao kako je netko rekao u ladicama nije bio dobar, bio je neprovediv i nije bio usklađen s pravnom stečevinom EU. Žao mi je kad čujem da je preko 3.500 ljudi otišlo iz Siska iako mislim da je točan podatak negdje oko 2.800. Svaki čovjek je vrijedan i nadam se da će svaki od njih naći motiv i da će mu u tome pomoći javni sektor jer mu je to zadaća da se vrati u svoj dom. A što se tiče Ministarstva poljoprivrede ono je spremilo nekoliko vrlo važnih mjera obnove. Kako obnova nije dovoljna i mjera revitalizacije. Naravno mjera 5 program obnove koja sutra ili u ponedjeljak, ali mislim sutra ide u elektronsko savjetovanje i vrijedna je 120 miliona kuna. U okviru revitalizacije pripremamo niz startup novih mjera, ograničenih poziva koji će se odnositi na potresom pogođeno područje. Žao mi je što čujem da su tržnice umrle, to je rekao gospodin Lenart zastupnik, nisu umrle rade, a Ministarstvo poljoprivrede kako je to objavljeno u planu natječaja za 2021. godine vrijednom 2 milijarde i 400 milijuna kuna je upravo ukazalo da će u okviru ovog, ovogodišnje, ovogodišnjeg tipa operacije 741 kojim se financira društvena infrastruktura, tržnice kao poljoprivredna infrastruktura imati prioritet. Mnogi su ukazali s pravom da sustav potpora treba biti pravičniji nego što je danas. Vezano za program ruralnog razvoja odnosno strukturne potpore tu su učinjene mnoge promjene koje je odobrila Europska komisija i kao što sam rekla to je jedan od najvećih čimbenika rasta poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Mi smo neki dan povećali alokaciju s posljednjeg natječaja za prehrambenu industriju s 300 milijuna kuna na 462 milijuna kuna. Jučer smo objavili povećanje za operaciju unutar mjere 6 koji su aktualni, gospodin Jenkač je pitao za to. Iako nemamo sredstava u ovoj godini za tu mjeru i za taj tip operacije za razvoj malih, mladih poljoprivrednika nepoljoprivrednih djelatnosti uspjeli smo iznaći dodatnih 100 sredstava, a ono što posebno veseli je činjenica da nam je za operaciju koja se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije ovaj puta prvi put trebala su nam dodatna sredstva. Do sada je uvijek alokacija bila veća od interesa. Ovog puta je interes dvostruko veći od alokacije pa smo i tu odobrili dodatnih 100 milijuna kuna, a i to nešto govori o preobrazbi hrvatskog sela. Netko je ukazao na mogućnost tužbi od susjeda zbog različitih zaštita. Pa Hrvatska zato što radi ispravno dobro prolazi u tim procesima i za sada, evo za sada ne možemo reći da smo u ijednom suđenju izgubili ijedan proces što se tiče oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnih podrijetla, zaštićenih oznaka koje se odnose na vino ili slično. I dalje ćemo poštivati susjede, poštivat europsko pravo, a isto tako štititi naše tradicijske oznake i vrijednosti. Što je sa strategijom od polja do stola? Kao što sam rekla izradili smo nacrt strategije razvoja poljoprivrede, ribarstvo je odvojeni dokument. Radimo znači višegodišnji plan razvoja akvakulture, ne strategiju ribarstva jer je ribarstvo je u potpunosti određeno zajedničkom ribarstvenom politikom. Radimo i nacionalni strateški plan. Neće se raditi nego se počeo raditi. Od 9 potrebnih SWOT analiza izrađeno je 7. Usklađujemo se sa Komisijom i pratimo napredak izrade dva puta mjesečno. Bit ćemo na vrijeme. Netočno je da je malo poljoprivrednika ostalo. Možete napraviti komparativni prikaz veličine poljoprivredne proizvodnje i broja poljoprivrednih gospodarstava po svim zemljama EU pa ćete vidjeti da to nije tako. 170 000 je velik broj. Važna je proizvodnja, važna je demografska obnova hrvatskog sela, važan je rast, konkurentnost i produktivnosti rada i produktivnosti korištenja zemljišta. Evo u planu je izrade strateški dokument za koji je ovdje više puta pitano sam rekla, strategija gotova, strateška procjena utjecaja na okoliš gotova, nacionalni strateški plan se radi, višegodišnji plan razvoja kulture se radi. Što je s poljoprivredom i nacionalnim planom oporavka ja ne bih sad kalkulirala o iznosima i udjelima u nacionalnom planu oporavka. Poljoprivreda sudjeluje sa svojim programom kojeg je jasno razgraničila od svog dijela višegodišnjeg financijskog okvira koji iznosi blizu pet milijardi eura, a naši se prijedlozi odnose na aktivnosti koji su vezani za digitalizaciju poljoprivrede, za komasaciju poljoprivrede, za izgradnju logističkih nedostajućih kapaciteta ali ne samo za izgradnju. Moramo dokazivati i reformske karaktere i za program doniranja hrane, sprječavanja otpada i smanjivanja siromaštva na hrvatskom selu. Ovdje se opet danas spomenuo Zakon o sjemenu. Žao mi je, zaista mi je žao a mogu prihvatiti odgovornost što se zbog dva ne članka nego stavka, dva stavka koja se smatraju dvojbenim a uvijek je nešto dvojbeno zato i postoje dva čitanja ne vidi dovoljno jasno kakva sjajna rješenja su ponuđena vezano za nacionalnu listu, za opisne liste koje ukazuju na razlike u klimatskim pogodnostima za određenu proizvodnju, za nacionalnu sortnu listu koja praktično ne postoji jer je bio otežan postupak i za razvoj sustava ekvivalencije što će našem sjemenarstvu omogućiti isti položaj kao što imaju i drugi u EU pri čemu želim naglasiti da sjemenarstvo raste, da je rast sjemenarstva bio 23% u posljednjoj godini. A što se tiče onih članaka koji izazivaju dvojbe u hrvatskoj javnosti Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa zastupnicima, u suradnji sa svim drugim dionicima će uvijek kao i do sada se kod bilo kojeg zakona nastojati pojasniti odredbe, precizirati, učiniti ih nomotehnički još ispravnijim. To nije ništa novo. Svakako nama je cilj zaštititi naše autohtone i tradicijske sorte pri čemu sadašnje stanje nije dobro. Skoro da ih nema. Samo % povrća se proizvodi iz našeg sjemena i to je ono što ćemo promijeniti između ostalog i ovim zakonom. Evo u Saboru sam nevidljiva i na saborskim odborima kao što sam nevidljiva. Na kraju šećer i propast šećerana. Nitko ovdje nije rekao da je za propast šećerana odnosno jedna još uvijek postoji kriva neka vlast iz 2013. Bit će prigode da odgovorite eventualno jer će biti dosta, imamo dosta replika. Pa s obzirom da sam isto pitanje uputila i svom kolegi Hajdukoviću, pa evo pitat ću i vas da čujemo i vašu verziju, da ne ispadne da samo kritiziramo i da mlatimo praznu slamu i skupljamo političke poene. Pa poštovana ministrice recite nam što će biti sa proizvođačima šećerne repe za koje je vaše ministarstvo uvelo trogodišnji program potpore. Dakle, ovo ministarstvo trenutno izrađuje drugi program potpore, novi program potpore za iduće razdoblje. Kao i u svemu što radimo nastojat ćemo ga nadograditi dodatnim aktivnostima, ali ni to neće biti dovoljno pa smo u nacrtu izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je bio u elektronskom savjetovanju od 4. prosinca do 4. siječnja predvidjeli prioritet u dodjeli zemljišta za proizvođače šećernih repa. Poštovana ministrice, rekli ste da donacije hrane rastu ali svjesni smo da su potrebe velike i da je to daleko od zadovoljenja potreba. Police socijalnih samoposluga su često prazne. To je podatak iz 9 mjeseca prošle godine, a u 5 mjesecu je iz ministarstva najavljeno da će se organizirati Savjet za praćenje sustava doniranja hrane koji bi između ostalog i unapređivao rad banke. I sljedeće. Da li ćete te banke, banku hrane organizirati možda i na regionalnom principu s obzirom da možda neke socijalne samoposluge ali i donatori često imaju problema sa pristupanjem banki hrane koja bi bila na nekakvom nacionalnom nivou. Znači da li će to možda biti na regionalnom principu.

Pa sve smo mi napravili u skladu sa planom. Sustav e-doniranja, angažiranje neprofitnih posrednih, povećanje broja posrednika u lancu opskrbe hranom koji je danas 114. Sve što smo mogli sa nacionalnim sredstvima kao što ste ispravno ukazali posrednici doista nekad nemaju mogućnosti doći do hrane, zato i ovaj program potpore koji stvaramo, koji ne planiramo za sad financirati iz državnog proračuna nego EU sredstvima vrijedan 38 milijuna kuna polazi od njih, od njihovih potreba za transportnim sredstvima, za logističkim sredstvima pa se ja nadam da ćemo i uspjeti. Što se tiče banke hrane ona će biti usklađena sa smjernicama studije izvedivosti koju smo izradili prošle godine, odnosno izradio je za to ovlašteni izvođač, a po provedenoj nabavi nadam se da ste upoznati sa jednim problemom koji mi, ima nas blizu 300-tinjak zagrebački OPG-ovci koji imamo nekretnine izvan Zagreba i od vinograda … [[Govornik se ne razumije]] možda čak i maslina itd. i sada se na lokalnoj i županijskom razini susrećemo sa jednom nepravdom, diskriminacijom kada oni raspisuju natječaje za potpore ili potporu proizvodnje, lozin cijepa armature, ne znam podrumske određene ovaj tamo što nam treba ti pomoćnih sredstava onda kažu ne vi ste u Zagrebu, kad dođemo u Zagreb onda Emil Ćuk kaže ne ti si u Varaždinu, tamo traži i tak se loptaju s nama i onda ja moram promijenit prebivalište primjerice, pa opet vraćat, pa molim vas jeste li nešto o tome i kako tome doskočiti? Programi potpore male vrijednosti koje odobravaju jedinice lokalne ili područne samouprave se daju Ministarstvu poljoprivrede na odobravanje, ne možemo utjecat na njih na način, ne možemo utjecat na njih da im biramo kriterije, samo možemo potvrditi ili osporiti da su usklađeni sa Uredbom Europske komisije br. 1408 iz 2013.g. i njezinom izmjenom br. 396 iz 2019.g., a koja uređuje potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru. Žao mi je ako se događa diskriminacija, ne mogu odgovorit šta možemo po tome napraviti, mislim da je to kriterij na koji mi ne možemo utjecati. No isto tako Ministarstvo poljoprivredne doista omogućuje niz vrlo vrijednih potpora što notoficiranih državnih potpora, što potpora male vrijednosti, što strukturnih potpora putem programa ruralnog razvoja, pa se nadam da one mogu pomoći, a svakako smo otvorene za razgovore o toj temi. Ministrice, ovu vašu raspravu bi ja sveo na 3 riječi, žao mi je. Žao mi je što selo propada, žao mi je što poljoprivreda propada, žao mi je što su prazne tržnice, pa i meni je žao. Pa meni je žao što se ovaj resor vodi bez vizije draga ministrice. Mene razočarava nedostatak znanja, vještina i volje slušati onda one koji možda neka znanja imaju.

Ako je on lago mene, ja lažem vas, al hoću vam reć kakvi su to propusti. Vidim kako prepisujete uredbe i direktive, pa ako laže koza ne laže rog. A ako ne znate pitajte, pa ne govorim vam to zato što imam nešto protiv vas nego zato što želimo pomoć da ovaj resor bude što bolji.

Što se tiče strategije, ja čisto sumnjam da je netko rekao u 2016. da je ima zato što je dubinska dijagnostika koja prethodi izradi strategije naručena u listopadu 2018.g.

To pokazuje i ova današnja rasprava, često puta oko neke odluke jedan dio poljoprivrednika je zadovoljan, drugi nezadovoljan. Međutim, vi u ministarstvu, nije ni vaša uloga da svi budu zadovoljni, vaša uloga je u stvari da stvarate uvjete, pravila i donosite takve odluke da se sustav uredi na način da proizvodnja raste, da pada uvoz, da raste izvoz, a s obzirom da brojke upravo to i potvrđuju onda mislim da ovo što radite trebate nastavit radit na takav način na koji to i radite.

Dakle, podaci, argumenti, brojke, dijagnostika i konstruktivni i uporni dijalozi sa sektorima su ono na čemu mi temeljimo naš rad i što ni u jednom trenutku ne napuštamo. Poštovana ministrice, najmanje 5,2 milijuna kuna teška je, prema našim saznanjima, navodna subvencijska prijevara vezana za Hrvatski pčelarski savez zbog koje je doznajemo podignuta kaznena prijava protiv dvojice bivših predsjednika pčelarskog saveza, saborskog zastupnika, našeg kolega, člana vladajuće većine, Vladimira Bileka i Martina Kranjeca, te još dvojice direktora. Danas smo razgovarali o ovome, danas je bio prijedlog zakona prije ovog zakona gdje se govorilo upravo o pčelarstvu i vi ćete ovoj udruzi odnosno strukovnom udruženju dati mandat da upravlja hrvatskim pčelarstvom, je li to istina?

Dakle, što se tiče Hrvatskog pčelarskog saveza on će i nakon izmjena Zakona o uzgoju domaćih životinja nastavit raditi otprilike ono što radi, znači veći dio pčelara je udružen u Hrvatski pčelarski savez, oni provode pašni red i oni će to nastavit raditi i ubuduće, a izmjene zakona su u najvećem dijelu u onom dijelu koji se odnosi na pčelarstvo posvećenoj zaštiti autohtone hrvatske sive pčele.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, tražim stanku ispred kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 min da bi se dodatno konzultirali o ovom prijedlogu zakona. Vi ste potpisali taj dokument, mislim da bi se znati u vašem resoru malo točnije koje su brojke, ali vi ste temeljiti, ja vas tu čak i hvalim često. Međutim, poštovana ministrice, dakle sami ste rekli da je postojala „prevara na subvencijama“, citiram vas, malverzacija i vi istoj asocijaciji dajete mandat da odlučuje o jednoj važnoj grani hrvatske poljoprivrede, konkretno o pčelarstvu. Druga stvar, ja sam danas vašeg državnog tajnika upozorio pa ću i vas pitati, odnosno još jedanput upoznati hrvatsku javnost sa jednom činjenicom, da npr. jedan od najvećih proizvođača meda u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru plasira med koji nema deklaraciju. Zadnji put kad je imao deklaraciju, o deklaraciji je pisalo med je mješavina meda iz EU-a i meda iz ostalih zemalja svijeta. I to mi najnormalnije, odnosno vi, tolerirate.

Dakle, bi nažalost svojim nedjelovanjem radite isključivo na uništavanju hrvatske poljoprivredne proizvodnje a najljepši dokaz za ovo što ja govorim je upravo propast hrvatske industrije šećera. I niste mi odgovorili, što namjeravate poduzeti po tom pitanju s obzirom da je 260 radnika ostalo bez posla a ostat će još mnogo više?

Zahvaljujem se. Poštovana ministrice, prije svega ja vam čestitam na dobrome radu i na rezultatima koje je hrvatska poljoprivreda ostvarila u prošloj godini. Kao što ste i sami mogli čuti, danas slušamo niz neistina o propasti hrvatske poljoprivrede, o propasti hrvatskih tržnica, propasti sela, čitav dan od strane oporbe dolaze stalno neki podaci koji nemaju veze s ničim. Vi i vaše brojke i podatke koje nam dajete, govorite sve na osnovu važećih statističkih podataka. Ja bi vas molio, čisto radi javnosti, da naš narod i građani a i ovdje kolege čuju još jednom što su pravi podaci po rezultatima hrvatske poljoprivrede u prošloj godini? Isto tako, možete reći nešto i o medu a i o šećeru? Prije odgovora, kolega Zekanović je dignuo povredu Poslovnika. Koji je članak povrijeđen? Naravno, poštovani potpredsjedniče, čl. 238.

Molim?

Izvolite, poštovana ministre, odgovor na repliku. Evo sad ću nastojati bit precizna, ispričavam se maloprije zbog pogreške, to je brojka koju sam se prisjetila nakon 4 g., nisam je ponavljala. Znači proizvodnja je narasla sa 17,9 na 19,243 milijarde kuna. Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o podacima koji još uvijek nisu konačni, konačni su posljednjih godina bili bolji. Bruto dodana vrijednost je narasla za nešto više od 12% što je po meni sjajan pokazatelj i konačno je ona gotovo 50% u vrijednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje. Što to znači? Intermedijalna je, još uvijek iznad 50 ali nije 53, 54 ili 55 koliko je bila prethodnih godina, to znači da mi u tom djelu više ćemo uskoro imati onoga što smo stvorili nego input koji nam služe za vrijednost proizvodnje. Neto dodana vrijednost, faktorski dohodci, poduzetnički dohodci, sve je to raslo između 14 i 16% i to jesu dobri pokazatelji i više je razloga za njih, potrudit ćemo ih se održati. Hvala, poštovana ministrice.

Podnositelj je Vlada RH na temelju čl. 10.stavka 3. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje RH za razdoblje od 2017. do 2021. Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku te Odbor za Hrvate izvan RH. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Zdenko Lucić, izvolite.

Izvješće je pripremljeno sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje RH za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Razvojna suradnja jedan je od stupova hrvatske vanjske politike, razvojnom suradnjom ... [[Govornik se ne razumije.]] sigurnost, društveni i gospodarski napredak partnerskih država ali istovremeno i nas samih. Pozicioniranje politike međunarodne razvojne suradnje u vanjskopolitički okvir djelovanja na europskoj razini, utvrđeno je Europskom strategijom sigurnosne i vanjske politike. RH je povećanjem svojeg nacionalnog dohotka 2011. g. stekla uvjete za izlazak iz skupine primateljica razvojne i humanitarne pomoći i postala isključivo država donatorica. Pristupanjem EU, pridružili smo se skupini najrazvijenijih država i u jedno najvećem i najutjecajnijem donatoru na svijetu. EU izdvaja više od polovice ukupne globalne razvojne pomoći, točnije 55,2% u 2019. godini što u ukupnom volumenu iznosi 75,2 milijarde eura. Poštovane zastupnice i zastupnici, izvješće koje je danas pred vama daje statistički narativni i tablični pregled ostvarenih programa i projekata službene razvojne pomoći koje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pripremilo prema podacima koje je zaprimilo od tijela državne uprave i javnih institucija. Provedbe službene razvojne pomoći RH je decentralizirana, to znači da resorna tijela provode razvojne i humanitarne projekte prateći pri tom prioritete nacionalne strategije, te su dužna o istom izvijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Također zabilježili smo službenu razvojnu pomoć i na županijskoj razini. U ukupnim iznosima službena razvojna pomoć RH u 2019. g. iznosila je 480,84 milijuna kuna.

Dopustite mi da podsjetim na postignuti dogovor na razini EU-a u udjelu bruto nacionalnog dohotka (BND-a) kojih su se države članice obvezale godišnje izdvajati na ime službene razvojne pomoći. Taj udio tzv. starih država članica iznosi 0,7% BND-a, dok je razina izdvajanja za nove države članice, one koje su pristupile Uniji nakon 2003. g., 0,33% BND-a do 2030. godine. Svjesni smo važnosti kontinuiranog povećanja izdvajanja za službenu razvojnu pomoć, globalno je prepoznato da države koje su u mogućnosti, trebaju pomagati onima u potrebi. Razvojna pomoć pridonosi realizaciji 17 ciljeva održivog razvoja usvojenih u okviru Agende 2030. UN-a kao i globalnoj solidarnosti i humanosti. Istovremeno, razvojna suradnja znači uspostavu partnerstva sa državama, jačanje bilateralnih odnosa i otvaranje dugoročno bolje perspektive gospodarske suradnje. Nacionalni dionici provedbe programa i projekata službene razvojne pomoći proveli su ukupno 449 projekata. Najveći dio naše službene razvojne pomoći odnosi na doprinos općem proračunu EU-a u djelu koji se priznaje kao razvojna pomoć. Kao i obvezan doprinos europskom razvojnom fondu koji je u 2019. g. iznosio 73 milijuna i 500 000 kuna. Za bilateralne programe i projekte službene razvojne pomoći izdvojeno je 130,81 milijun kuna odnosno 27,27% Polazeći od jedne od glavnih podjela službene razvojne pomoći prema definiciji i kategorijama odbora za razvojnu suradnju, OECD-a, najviše sredstava službene razvojne pomoći RH u 2019. usmjereno je na razvojnu suradnju. Ostatak od 23,8 milijuna kn ili oko 5% odnosio se na humanitarnu pomoć. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao koordinacijsko tijelo kontinuirano potiče tijela državne uprave na uključivanje i u razvojne projekte te smatramo da je iz godine u godinu napredak vidljiv. Udio bilateralne razvojne pomoći u izvještajnom razdoblju povećan je za 13% u odnosu na prethodnu godinu. Kroz izvješća su sukladno zemljopisnim i sektorskim prioritetima iz nacionale strategije izdvojene 3 programske države u tri prioritetna zemljopisna područja. To su BiH u jugoistočnoj Europi, Ukrajina u istočnom susjedstvu i Jordan u južnom susjedstvu. Od sektorskih prioriteta pomoć je dominantno bila usmjerena na prvi sektorski prioritet nacionalne strategije, osiguranje dostojanstva svake ljudske osobe i to kroz tematski cilj ulaganja u obrazovanje i zdravstvo. Kako je ranije istaknuto, najveća vidljivost za donatora stječe se provedbom izravnih bilateralnih projekata. RH je tako između ostalog obnavljala škole, knjižnice i bolnice, obučavala i poticala poduzetništvo u BiH, omogućila psiho-socijalnu rehabilitaciju djeci ugroženom ratom iz Ukrajine, izgradila specijalna igrališta za djecu sa invaliditetom u izbjegličkim kampovima u Jordanu, za sirijske izbjeglice, pružala potporu pristupnim i predpristupnim procesima u zemljama potencijalnim članicama EU-a. Najveći dio bilateralne službene razvojne pomoći bio je usmjeren u programsku državu BiH, Vlada RH snažno i dosljedno zagovara potrebu suradnje i pružanja pomoći zemljama jugoistočne Europe za koje Hrvatska ima poseban interes. Ovo je posebno važno u kontekstu procesa proširenja EU-a te očuvanja hrvatskog naroda i njegovog nasljeđa u tim zemljama. RH snažno podupire razvitak i stabilnost BiH-a kao i njezin put prema EU-u. Tim se daje doprinos jačanju standarda na svim područjima što je u interesu BiH-a i svih njenih građana, uključujući i pripadne konstitutivnog hrvatskog naroda. Ta se strateška odrednica politike hrvatske Vlade reflektira i kroz financijsku pomoć važnijim institucijama koje svojim radom jamče opstojnost i ravnopravni položaj Hrvata u BiH-u pri čemu valja naglasiti da je zaštita kulture i opstojnosti Hrvata koji žive izvan RH a pojaviše upravo u BiH-u, ujedno i naša ustavna obveza.

Projekti su se odnosili na pružanje pomoći obrazovanju kroz izgradnju, obnovu i opremanje škola, vrtića i fakulteta, te pružanje pomoći zdravstvu kroz izgradnju, obnovu i opremanje bolnica, domova zdravlja i domova za starije i nemoćne osobe diljem BiH. Za 15 pojedinaca u nepovoljno socijalno i lošem zdravstvenom statusu osigurana je jednokratna financijska pomoć, dok su za djecu iz BiH organizirani ljetni programi u RH. Također kroz projekt je usmjereno jačanje mira, sigurnosti i razvoja demokratskih institucija, pomoglo se radu udruga ratnih veterana kao jačanju vještina specijalne policije Federacije BiH. Osim naglaska na BiH kao programsku državu RH nastavlja dosljedno zagovarati potrebu suradnje i pružanja potpore zemljama jugoistočne Europe, osobito u kontekstu procesa proširenja EU. Prijenos nacionalnih znanja i iskustava iz procesa pristupanja EU što se posebno odnosi na pružanje tehničke pomoći kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka putem instrumenata Tajs i Twing predstavlja adekvatan odgovor na stvarne potrebe partnerskih država i pruža stručna znanja koja su im relevantna. Hrvatska je također bila aktivna u brojnim multilateralnim projektima i inicijativama unutar UN-a, EU i u međunarodnim organizacijama. Tijekom izvještajnog razdoblja financijski je podržana inicijativa za gospodarsku otpornost Europske investicijske banke, usmjerena na zemlje na migrantskoj ruti, te u mehanizam za izbjeglice u Turskoj. Oboje usmjereni na sprječavanje ilegalnih migracija i ublažavanja njihovih posljedica koji jasno pokazuju kako ulaganje u razvojnu suradnju doprinosi vlastitoj sigurnosti i stabilnosti. Hrvatska također redovito pomaže potrebitom stanovništvu u brojnim humanitarnim krizama. U produženim krizama tijekom 2019.g. pomogli smo Jemenu u suradnji sa UNICEF-om, Iranu u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Mozambiku u suradnji sa Svjetskim programom za hranu. Uslijed izvanredne humanitarne krize u Republici Albaniji nakon razornog potresa uputili smo hrvatski tim za traganje i spašavanje Državnu intervencijsku postrojbu civilne zaštite helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a dodatno smo uputili pomoć u robi i organizaciji prijevoza u visini od jedan milijun kuna. Humanitarno samo djelovali prema posebno ranjivim skupinama stanovništva. U tom smislu omogućeno je ljetovanje djeci iz BiH i Republike Srbije i djeci pod međunarodnom zaštitom tj. azilantima. Pružili smo humanitarnu pomoć pojedincima nepovoljnog socijalnog statusa iz Republike Kosova, BiH i Republike Srbije. Isto tako osigurali smo i pomoć u vezi stambenog zbrinjavala osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u RH podrijetlom iz Irana, Iraka, Sirije, Egipta i drugih zemalja. Konačno metodologija koja je primijenjena je zadana i verificirana od strane Odbora za razvojnu pomoć, organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj. Tom se metodologijom služe svi svjetski donatori jer određuje jedinstvena pravila koja su referentna u svijetu. Pravila se vremenom mijenjaju, pa je tako ove godine uključena i nova kategorija ukupni službeni doprinos za održivi razvoj, engleska kratica TOZD. Kroz ovu kategoriju ukupno u službenu razvojnu suradnju uvršten je veliki broj projekata koji bi inače ostali izvan obuhvata službene razvojne pomoći i to pretežito ureda za Hrvate izvan RH preko 200, ali i jedinica lokalne i područne samouprave. Uvažene dame i gospodo zastupnici, zaključno prema prikupljenim i analiziranim podacima u izvješću možemo utvrditi da ojačavamo uključivanje nacionalnih provedbenih dionika, te postižemo prepoznatljivost Hrvatske kao razvojnog partnera i donatora, donatora u EU, OECD-u i UN-u. Jačanjem hrvatske službene razvoje pomoći izravno utječemo na jačanje nacionalnih kapaciteta i prisutnost hrvatskih provedbenih partnera u svijetu, čime štitimo i promičemo hrvatske vanjsko političke i gospodarske interese. Molim vas ostanite ovdje jer imamo cijeli niz replika, 11, gotovo svi prisutni su se javili, pa idemo redom, prva je poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. naravno da EU jest najveći donor i humanitarne i razvojne pomoći i Hrvatska kao članica EU slijedi taj primjer vodeći se načelom da pomoć treba stići onima kojima je najpotrebnija, treba stići u prave ruke štiteći ljudsko dostojanstvo. Naš interes je posebno vezan uz jugoistočnu Europu, ne samo zbog naroda, hrvatskog naroda u BiH već i zbog hrvatske nacionalne manjine, posebice one koja živi u Srbiji. Stoga me zanima kako će Ministarstvo vanjskih poslova reagirati obzirom na najnovija događanja u Subotici gdje se pokušava de facto jednim udarom, državnim udarom na hrvatsku nacionalnu manjinu priznati bunjevački jezik kao službeni jer znamo da to apsolutno ne odgovara niti zakonima, niti sporazumima koji postoje o poštivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji već je to pokušaj u stvari jednog atentata na prava Hrvata u Vojvodini.

Poštovani državni tajniče, značajno iskustvo koje RH ima u odnosu na susjedne zemlje je iskustvo pristupanja EU za koje je bila nužna gospodarska, politička i društvena preobrazba. To je sada korisno zemljama potencijalnim kandidatkinjama u našim susjedstvu, to su zemlje s kojima često i graničimo, a zanemariva je i jezična barijera, čime se još olakšava potencijalna suradnja. Je li službena razvojna pomoć RH dovoljno usmjerena prema pripremnim aktivnostima za ulazak u EU zemalja u okruženju i iskazuju li one interes za takvu pomoć? Sigurno da se pokazuje interes. Razvojna pomoć u tome smislu ide odnosno u skladu je sa našim ciljevima da zemlje susjedstva što prije uđu u EU kako bi i hrvatska manjina tamo, odnosno konstitutivni narod u BiH što bolje ostvarivao svoja prava.

Ministarstvo zdravstva je izdvojilo 44,36 milijuna kuna ako sam si dobro izvadila. Najviše od toga su išla namjenska sredstva za podmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala za BiH najviše 40 milijuna kuna. Da li će se to još povećavati recimo za 2020. kakva je bila situacija ako imate podatak. I još sam gledala ove jednokratne financijske pomoći. Bilo je 15 pojedinaca za BiH i 5 za Srbiju. Da li se oni javljaju ili ih netko kontaktira?

Znači, Ministarstvo vanjskih poslova osim što samo u nekim slučajevima daje pomoć ostale institucije dodjeljuju pomoć, tako da kriteriji su utvrđeni od strane institucije koja je dala tu pomoć. Vezano za izdvajanje, znači vidite tendenciju svake godine da više izdvajamo za humanitarnu i razvojnu pomoć.

U izvješću se kaže da tradicionalni način službene razvojne pomoći koji podrazumijeva transfer novca sve više se zamjenjuje sa tehničkim i drugim nefinancijskim oblicima pomoći koji potiču transfer znanja i iskustva, učenje.

Pa sigurno, znači nama je u planu izrada i nove strategije razvojne pomoći tako da sva poboljšanja što smo vidjeli u provođenju dosadašnje humanitarne razvojne pomoći ćemo uključiti u tu strategiju.

Poštovani državni tajniče, molila bih vas ako možete objasniti kako da stavke izgradnja kapaciteta u području azila, viznog sustava, ilegalnih migracija za traženje međunarodne zaštite ljudi koji dolaze iz Sirije, Afganistana i Irana u iznosu od 18,8 milijuna se našla u ovome izvješću. Kako mislite da ova stavka o prihvatnim i detencijskim centrima da spada u razvojnu pomoć? Pa sukladno pravilima, odnosno standardima OECD-a to je izvješće napravljeno, tako je i to uključeno kao pomoć. Sljedeća replika poštovane zastupnice Marijane Puljak. Izvolite. Zahvaljujem. Pa ovako jedan prijedlog. Na ovom popisu projekata o dodijeljenoj pomoći recimo imamo na poziciji 107 nastavak izgradnje stambeno-poslovne zgrade sa ciljem demografskog oporavka, te razvoja općine 650 000 kuna. Dakle, ovo mi sliči ono ne znam možete li mi objasniti koji je razvojni potencijal tu. I bilo bi dobro da se u ovim izvještajima vidi i tko je korisnik te pomoći? Dakle, ovdje ne znamo kome je ta točno pomoć dodijeljena?

Dobro to je pitanje znači za Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Ovaj projekt je uključen sukladno kao što sam i ranije odgovorio standardima OECD-a tako da s razlogom je tu.

Želio bih da nakon ove rasprave Ministarstvo vanjskih poslova dobije jasnu potporu Hrvatskoga sabora ne samo o ovom izvješću iz 2019. nego i inače financiranju razvojne pomoći i u buduće. Kažem to zbog toga što ovo izvješće je za godinu prije pandemije. Bit će teže objektivno objasniti i dobiti političku potporu, pa ako hoćete i u raspravama unutar Vlade ima tu i bivših ministara koji znaju kakvi su pregovori oko proračuna. Bit će teže dobiti potporu i za razvojnu pomoć i u situaciji kada je Hrvatska zajedno sa cijelim svijetom u najvećoj ekonomskoj krizi zadnjih sto godina. Međutim, mislim da je važno i dalje financirati razvojnu pomoć upravo zbog nacionalne sigurnosti RH.

Koliko sam ja čuo vi ste to podijelili u tri skupine. Jel' tako bilo? Dobro otprilike. Dobro.

Koji je stav vama kao predstavnika Vlade, hrvatske Vlade prema toj ponižavajućoj pomoći Vučićevoj Hrvatskoj?

Pa mislim da nema ponižavajuće pomoći. Čak bih pohvalio upravo taj Jemen i Jordan, posebno Jordan i posebno činjenicu da smo pomagali djeci koja su u izbjegličkim kampovima u Jordanu, odnosno gradili smo, financirali smo izgradnju dva dječja igrališta. Budući da sam i sam obišao jedan od tih kampova i vidio u kakvom stanju ti ljudi žive. Samo zamislite Jordan je zemlja sa nekih 4 milijuna stanovnika. Od toga, na tih 4 milijuna ima još 4 milijuna izbjeglica iz Sirije, imaju još oko milijun imigranata iz Egipta.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. U svom izlaganju spomenuli ste kako RH nastoji ostvariti izdvajanje za službenu razvojnu pomoć od 0,33 bruto nacionalnog dohotka do 2030. godine i kako je RH prema preliminarnim izračunima na razini izdvajanja od oko 0,13% BND-a u 2019. godini. Znači najveći svjetski donatori službene razvojne pomoći bili su EU i SAD. Kad gledamo izdvajanja nama usporedivih zemalja u odnosu na udio u bruto nacionalnom dohotku ističemo da su 2019. godine na primjer Slovenija postigla izdvajanje u iznosu od 0,16% BND-a, Slovačka 0,12%, Poljska 0,12, Litva 0,11, Latvija 0,10, Estonija 0,13, Češka 0,13, Bugarska 0,10, Rumunjska 0,10.

Hvala lijepo potpredsjedniče, državni tajniče. Kao što je vidljivo u svom ukupnom razvoju službena razvojna pomoć RH ide najviše negdje 72% prema multilaterali ako možemo reći, prema međunarodnim organizacijama, a 20 i nešto posto, dakle bilateralno. Ja pretpostavljam da će i nova nacionalna strategija vjerojatno dat neka nova saznanja i da će se možda povećati ovo što smo raspravljali malo i na odboru, ovaj pristup koji će ići malo više prema bilateralnim pomoćima, pojačati taj segment konkretnih projekata između recimo pomoći nekoj konkretnoj državi recimo, a ne ovo kao što ide većim dijelom koji je isto itekako važno ali ide većim dijelom multilateralno. Znači tendencija je to da bilateralno raste, odnosno da se poveća udio bilateralnih donacija i tehničke pomoći naših stručnjaka zemljama u razvoju, odnosno zemljama kojima je potrebna ta pomoć. Možete se vratiti na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Poštovani predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli.

Hvala lijepo potpredsjedniče, državni tajniče. Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora na 6. Sjednici održanoj 25. veljače razmotrio je Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2019. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada 3. prosinca 2020. Odbor je o izvješću raspravljao kao matično radno tijelo. Predstavnik Vlade RH informirao je da je provedba službene razvojne pomoći RH decentralizirana. Resorna tijela provode svoje razvojne i humanitarne projekte prateći prioritete utvrđene Nacionalnom strategijom razvojne suradnje. Kao najveće pružatelje razvojne pomoći u devetnaestoj istaknuto je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo zdravstva, te Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Spomenuo je da je tijekom pripreme izvješća Ministarstvo vanjskih i europskih poslova usko surađivalo i sa Odborom za razvojnu pomoć organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD, a čime je osigurana vidljivost i vjerodostojnost RH kao državne donatorice dakle na globalnoj razini. Tijekom rasprave naglašeno je da je politika razvojne suradnje važan instrument vanjske politike RH, te da razvojnu pomoć treba i dalje pomno planirati uz daljnje jačanje među resorne koordinacije, a kako bi sredstva bila što učinkovitije usmjeravana. Poseban naglasak stavljen je na važnost budućeg izdvajanja za bilateralnu pomoć.

Hvala lijepa. Izvolite.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 Poštovani državni tajniče, vi ono što ne znam da li razumijete ali ja vas moram upozoriti nemojte mi zamjeriti ništa osobno, vi ste predstavnik Vlade i ako se od vas traži komentar evo kolegica iz vladajuće koalicije je na primjer tražila komentar na jednu situaciju koja je jako aktualna, onda vi kao predstavnik Vlade morate nešto reći i čak i reći svoj stav jer ste vi tu politički. Vi ste tu političar politički i ona od vas traži politički stav kao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova. Znači ona vas je pitala konkretno pitanje vezano uz uvođenje bunjevačkog jezika, ozbiljno pitanje bunjevačkog jezika tzv. jezika u Subotici kojim se itekako, itekako šteti Hrvatima u Srbiji, odnosno u Vojvodini. Drugo iznimno bitno pitanje a vezano je uz ovu temu govorimo o razvojnoj pomoći. Ja nisam čuo stav vas kao političara, kao državnog tajnika, predstavnika ministarstva, predstavnika Vlade niti od niti jednog predstavnika Vlade a vi ste tu, imam vas pravo pitati stav ja sam rekao o sramotnoj pomoći. Ali hajmo reći da će biti ta pomoć Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Dakle, on se pohvalio nedavno da će Hrvatskoj poslati milijun eura. Ali ne Hrvatskoj, nego srpskim prostorima u Hrvatskoj. Tim riječima. Dakle, on još uvijek iscrtava Veliku Srbiju u svojoj glavi, ministarstvo šuti, ne govori ništa, a on će nama umjesto da nam da stotine ili desetke milijardi dolara i eura koje nam duguje zbog ratne odštete, on će nama mazati oči i onda se čak još i hrvatska javnost složi sa Vučićem i on postane mecena. On postane dobrotvor. A ja očekujem od svog ministra, hrvatskog ministra i predsjednika Vlade i vas kao državnog tajnika da kažete to je sramotno. Vučiću taj novac zadrži za sebe, neće ga on ni dati da se razumijemo, ali nama mrvice sa stola ne trebaju jer smo mi suverena, samostalna, ako hoćete i nezavisna Hrvatska država. Kad govorimo o razvojnoj pomoći ja stvarno nemam ništa protiv, dapače sve ono što se ulaže za naše Hrvate diljem Hrvatske, diljem znači iseljene Hrvatske i Bosne i Hercegovine naravno i Srbije ja to pozdravljam i volio bih da se u ovom smislu možda malo više novca izdvoji upravo za Hrvate u Vojvodini, za Hrvate u Subotici koji su pod jednim jako velikim udarom, da se tu izdvoji golema sredstva, najveća sredstva, da se zaštiti hrvatski nacionalni korpus, da se zaštiti hrvatski jezik. I da se ne na ovako stidljiv način kako ste vi rekli, nego onako suverenistički kako je danas govorio moj kolega Marijan Pavliček ovdje kaže trebamo zaštititi hrvatske nacionalne interese i razvojnoj pomoći ako treba u Subotici i drugdje u svijetu. Mi danas očekujemo pomoć od Europe i svijeta zbog potresa, a s druge strane mi dajemo novac kud i kamo. Ja znam da postoji nekakav vjerojatno neko objašnjenje koje bih volio čuti od vas, ali ja mislim dok mi Hrvate naše gdje god da živjeli ne pomognemo ja mislim da tek onda možemo razmišljati o ostalima. Jer ima Hrvata koji su u iznimno teškoj situaciji, hrvatski nacionalni interesi su ugroženi i u BiH i u Srbiji i na mnogim drugim mjestima. Možda kasnije iskoristite priliku pa odgovorite na ova dva pitanja onako na jedan odlučan način, iako sumnjam. Ali evo ja ću ponoviti da su ta pitanja legitimna i ja bih volio čuti i od vas i vaš stav kao političara po pitanju sramotne pomoći, tobožnje pomoći Aleksandra Vučića.

Proučio sam Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2019. godinu i mišljenja sam da ga je potrebno podržati. Naime, sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao nacionalno koordinacijsko tijelo izrađuje predmetno izvješće o provedbi službene razvojne pomoći koje usvaja Hrvatski sabor za svaku godinu. Rad na formiranju politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje predstavljaju jedan od ciljeva provedbe vanjske politike. Usredotočenost na dostojanstvo svake ljudske osobe kroz ulaganje u obrazovanje, zdravlje, promociju ljudskih prava, zaštitu i osnaživanje žena, djece i mladih je ključ i sam cilj aktivnosti o kojima danas i raspravljamo. Iznimno bitna je činjenica što djelovanje RH u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći uvelike održava i politike EU koja razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći pridaje istaknuto mjesto u svom vanjskom djelovanju. Europska unija se međunarodno obvezala na ostvarivanje kolektivnog cilja izdvajanja od 0,7 bruto nacionalnog dohotka država članica EU dok će države koje su EU pristupile nakon 2003. godine uključujući naravno i RH nastojati ostvariti izdvajanje za službenu razvojnu pomoć od 0,33% bruto nacionalnog dohotka do 2030. godine RH prema preliminarnim izračunima na razini izdvajanja od oko 0,13% u 2019. godini. Ukupno 24 resorna tijela realizirala su razvojne i humanitarne projekte u 2019. godini u ukupnom iznosu službene razvojne pomoći sudjelovala su ministarstva, središnji državni uredi, Državni hidrometeorološki zavod i uredi Vlade RH, županije, gradovi i vodeće financijske institucije. Ono što je posebno istaknuti kako su određena tri prioritetna zemljopisna područja pružanja službene razvojne pomoći, te unutar njih programske države. Bosna i Hercegovina u jugoistočnoj Europi, Ukrajina u istočnom susjedstvu EU, Jordan u južnom susjedstvu EU dok je među državama u razvoju istaknut Afganistan naravno uz ostala navedena područja RH snažno podupire razvitak Bosne i Hercegovine i jačanje standarda na svim područjima s posebnim naglaskom na pripadnike konstitutivnog hrvatskog naroda.

Budući da i klub Zeleno-lijevoga bloka politiku međunarodne razvojne suradnje vidi kao iznimno važnu i to iznimno važnu komponentu vanjske politike koju bi RH po nama mogla i može na bolji način koristiti osvrnut ću se na nekoliko stvari. Na početku želim pohvaliti napore koji su zadnjih godina uloženi u vođenje statistike vezano uz razvojnu suradnju. Svjesna sam da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za njega je bio veliki izazov i prikupiti podatke svih državnih tijela, ali i jedinica lokalne samouprave o razvojnoj suradnji. Iz godine u godinu, dakle vidimo sve više podataka što nam govori i o tome da je svijest o razvojnoj suradnji se i povećala i u drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave. Međutim, s druge strane prikupljeni podaci pokazuju neke zabrinjavajuće trendove. Vidimo i ovdje smo danas o tome, već ste svi govorili činjenicu da od ukupnih 480,84 milijuna kuna utrošenih na razvojnu suradnju čak 72%, tj. 348 milijuna otpada na multilateralu. To znači da smo sredstva rekla bih ubacili u međunarodnu blagajnu i da te projekte ne provodimo sami, nego ih provode međunarodne organizacije. Dakako da ne bi bilo zabune, mi smatramo da je važno pružati razvojnu suradnju i kroz multilateralu, ali bi voljeli da je taj odnos obrnut. Svega 28% sredstava trošimo na projekte koje provode institucije RH ili udruge iz RH. Na taj način i sami gubimo priliku da međunarodno jačamo identitet RH kao prijateljice međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Dodatno zabrinjava kada znamo da 48% od ukupnih sredstava otpada u stvari na uplatu u proračun EU-a za razvojnu suradnju, sve one silne članarine u međunarodne organizacije koje dakako svojevoljno želimo biti njihovi sudionici i dakako da se članarine moraju plaćati. Ali je to ipak ogroman iznos. Kada oduzmemo sredstva koja prikazujemo rekla bih pomalo, neka se nitko ne ljuti i švercamo pod nazivom razvojne pomoći, a radi se de facto o pomoći hrvatskoj dijaspori iznos koji Hrvatska troši za istinske bilateralne projekte razvojne suradnje je skroman i nama je nedovoljan. S tim sredstvima nemoguće je artikulirati politike razvojne suradnje, a bojimo se da ova Vlada, a na žalost ni one prethodne uz možda neke izuzetke nije shvatila da politika razvojne suradnje može doprinijeti razvoju zemalja ali i samom razvoju Hrvatske. Samo se prisjetite promašenog koncepta gospodarske diplomacije koji su imali za cilj dovući strane investitore u Hrvatsku. To se nije dogodilo jer se pristupilo politici lobiranja, umjesto da se pristupilo politici suradnje. Da imamo jaku i artikuliranu politiku razvojne suradnje s njom bi se njegovala i neka druga logika i vjerujem da bi se otvorila i tržišta za naše proizvode. Također već godinama ne uspijevamo uz sve ovo rekla bih napuhavanje što smo sve uvrstili u razvojnu suradnju prikazati sredstva kao sredstva za razvojnu suradnju da bismo dosegli taj obećani cilj. Evo i kolega ispred mene je govorio o 0,33% BND-a a za sada imamo tih skromnih 0,13. Dakle, uz sve ono što smatramo da je razvojna suradnja, a trebalo bi ipak vidjeti bez obzira na kriterije OECD-a i bez obzira na kriterije ako imamo ne znam središnji Državni ured za pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, da li sve to što financiramo spada u razvojnu suradnju ako sufinanciramo samo svoj etnički korpus. Smatram da je dobro da je jedan od geografskih prioriteta naše razvojne suradnje jugoistočna Europa, ali kada se detaljnije uđe u strukturu sredstava koja odlaze u jugoistočnu Europu ponovo vidimo da većina sredstava otpada na BiH, točnije na Hrvate koji žive u BiH, klub Zeleno-lijevog bloka u više je navrata kritizirao činjenicu da se pod razvojnom suradnjom prikazuju, tj. knjiže projekti koji jesu za dobrobit Hrvatskoga naroda ali ponajprije dakle projekti namijenjeni dijaspori. Ti su projekti legitimni, ali ne spadaju smatramo u projekte razvoja i suradnje pogotovo ne na način kako to radi RH koja selektivno cilja projekte kao da ne razumije da na taj način ne podržava jedinstven razvoj Bosne i Hercegovine. Zato u buduće voljela bih da sredstva namijenjena dijaspori ne knjižimo kao razvojnu suradnju. Pozdravljamo također da je došlo do smanjenja izdvajanja za međunarodne vojne misije i razvojnu suradnju iako tog podatka nema u ovom izvješću. Prijašnjih godina kada smo vojno bili aktivni u Afganistanu novac se izdvajao za vojne misije i bio je skoro jednak novcu koji se izdvajao za razvojnu suradnju. Smatramo da bi geografski prioriteti suradnje trebali biti one zemlje koje su pogođene oružanim sukobima ili se nalaze u post ratnoj obnovi društva. Projekti moraju koristiti naše iskustvo rata i to je ono što stalno ponavljamo i stalno zaboravljamo da imamo tu stratešku prednost da znamo kako bi se mogle rješavati i mirovnim rješenjima krizna žarišta. Ono što nas zabrinjava je upravo to da naša razvojna suradnja ne prepoznaje ulogu organizacije civilnog društva kao provoditelje razvojne suradnje. Napomenut ću da su upravo organizacije civilnog društva trebale provoditi one osjetljive političke projekte razvojne suradnje. Da vas samo podsjetim na jedan događaj šesnaeste kada je premijer Plenković prilikom posjeta Ukrajini ponudio Ukrajini naš model mirne reintegracije Podunavlja kao mogućeg rješenja okupacije Krima. I vrlo je pohvalno da u vanjsku politiku želimo integrirati naš model mirovne reintegracije, ali to možda nije trebao učiniti premijer i to je možda tada bilo pogrešno. Njegov prijedlog ako se sjećate doživio je i oštru kritiku Rusije i možda na neki način takvu plemenitu ideju mogli su odraditi, dakle moglo je odraditi kao alternativu je moglo odraditi i civilno društvo, pokazati svojim iskustvom kako možemo na početku podržati naravno ukrajinske organizacije civilnoga društva, a nakon toga vremena uspostavile bi se dakako i druga suradnja nakon udruga mogla se napraviti suradnja onda tijela državne uprave. I na samom kraju i premijer je mogao iskoristiti prednosti ovakvoga modela, tj. mogao je zakucati kako bismo to rekli. Koliko smo upoznati Ministarstvo vanjskih poslova je dva puta raspisivalo natječaj za udruge na temu razvojne suradnje. Ovaj drugi je poništen zbog covida što svakako nije argument i nadamo se da će biti raspisan kako je i najavljeno u ožujku ove godine. I zaključno, zbog toga što je politika međunarodne razvojne suradnje na marginama prioriteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zbog toga što se premalo izdvaja za upravo međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć, zbog toga što pojedini projekti nisu usmjereni na razvoj zemalja, nego samo na dio usmjeren na hrvatsku dijasporu, ali onda to ne spada ovdje kao i zbog manjka suradnje u provedbi projekata s civilnim društvom klub Zeleno-lijevog bloka neće podržati ovo izvješće.

I najmanja destabilizacija na Bliskom istoku se onda može kasnije odraziti i to itekako posredno i na nas novim migrantskim krizama itd. No, ono na što bi vam skrenuo pažnju i na što bih htio staviti naglasak je sljedećih nekoliko činjenica. Prije svega više od 70% naše pomoći dane u inozemstvo, odnosno 348,8 milijuna kuna otpada na međunarodne multilateralne u pravilu organizacije. Dakle, to su stvari i koje proizlaze iz, odnosno obaveze koje proizlaze iz naših članstava u tim istim organizacijama. Tako da zapravo onaj pravi dio pomoći dan inozemstvu kako ja to vidim je ovih 27,2% odnosno 130,8 milijuna kuna a to su projekti bilateralne pomoći. Dakle, to je ono gdje mi konkretno i direktno odlučujemo gdje ćemo sudjelovati. Također pozdravio bih i novi način knjiženja pomoći, gdje je jasnije vidjeti što i gdje i na koji način i zašto dajemo, a uključujući i međunarodnu suradnju u vojnim mirovnim misijama dakle to su opet obaveze koje proizlaze iz našeg članstva u multilateralnim organizacijama od UN-a na dalje. Također skrećem vašu pažnju na činjenicu da trenutno je na snazi Nacionalna strategija razvojne pomoći koja završava sa ovom godinom. Ja se nadam da ćemo imati prilike kroz resorne odbore u Saboru također raspraviti Nacrt sljedeće strategije, dakle da ne opterećujemo možda širi auditorij. Možda sad trebamo koje ih ne zanimaju, ali mi kao članica i članovi i zainteresirani zastupnici kroz matično tijelo u ovom slučaju to je Odbor za vanjsku politiku, da možemo raspraviti eventualne prioritete i za sljedeću strategiju tim više što je provedba razvojne pomoći se bazira na nacionalnoj strategiji i decentralizirane je prirode. Dakle, sva ministarstva, sve državne institucije odnosno središnji uredi koji sudjeluju u davanju razvojne pomoći to rade na temelju te strategije. I imao bih recimo i kao zastupnik nekoliko stvari reći i o razvojnoj pomoći koju dajemo putem recimo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske itd. itd. Ali mislim da bi bilo i u interesu onih koji provode razvojnu pomoć da čuju i druge perspektive i mislim da bi svakako bilo korisno to, kažem da možemo, da imamo prilike kao zastupnici dati impute, prijedloge i sugestije. To je za nas svakako jugoistočna Europa ali i šire. Bliski Istok je također od posebnog interesa, tako ako barem mene se pita posebno gledano kroz perspektivu toga da svaka nestabilnost na Bliskom istoku znači dodatni pritisak ne samo na Hrvatsku nego i na EU. Također vašoj pažnji bih prinio činjenicu da 0,13% bruto nacionalnog produkta dajemo kao razvojnu pomoć. Dajemo mi i druge pomoći u inozemstvu ali koje nisu, ne spadaju dakle u ovu kategoriju.

Sada imamo zadnji klub zastupnika a to je onaj Centra i Glasa u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Ja ću samo kratko par naglasaka iz ovog izvješća i nekih stvari koje su nam možda nejasne i možda u izvještaju za sljedeći put možda ih treba doraditi. Dakle, pred nama je Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske u inozemstvu za 2019. godinu sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao nacionalno koordinacijsko tijelo izrađuje ovo izvješće. Izvještaj možemo u principu pohvaliti, međutim evo u nekim detaljima kasnije kod ovog popisa projekata nedostaju neki detalji koje bi nam možda i razjasnile neke upite.

Već je naglašeno, dakle ono što je malo razočaranje to je da je svega 28, gotovo 28% sredstava trošimo dakle na sredstva koje vode organizacije RH a većinu, veliku većinu 72% zapravo na međunarodne organizacije. Kome smo najviše dodjeljivali tu službenu razvojnu pomoć?

Prema ovom, dakle izvještaju to su bili projekti koji su imali cilj jačanje dostojanstva svake ljudske osobe, dakle kroz izgradnju, obnovu, opremanje škola, vrtića, fakulteta, u zdravstvu isto tako obnavljanje, opremanje bolnica, domova zdravlja. U području kulture je izgradnja, rekonstrukcija, opremanje kulturnih ustanova, razvoj infrastrukture. To su bolji životni uvjeti kao preduvjet razvoja zajednice, vodovodna mreža, rekonstrukciju prometnica i slično. U projektima revitalizacije poljoprivredne proizvodnje. Isto tako, nastoji se potaknuti razvoja poljoprivrede, obnova i opremanje sportskih objekata itd.

Međutim kad gledate u ovom popisu projekata i prebrojite ih negdje je tu četrdesetak projekata ukupnog iznosa oko 6 milijuna kuna ako smo dobro pobrojili. Ono što sam rekla i u replici, dakle na ovom popisu osim toga što kriteriji za dodjelu projekata nisu jasni naveo je predstavnik izvjestitelja da to ovisi o kriterijima svake pojedine institucije ili koja dodjeljuje tu pomoć. Međutim i te kriterije bi na neki način trebalo predstaviti u ovom izvještaju. Osim toga nedostaje podatak tko je korisnik ovih sredstava.

Je li ne zna se tko je korisnik, koja poslovna zgrada. Kaže je u općini Ravno, ali tko je korisnik uopće te pomoći i na koji način je dobivena.

Ja bih rekla sitnica s obzirom na to koliki su dugovi Hrvatske same u zdravstvu. Isto tako, možemo uočiti dakle da pomažemo i sveučilište u Mostaru i to ukupno negdje sa 14 milijuna kuna u 2019. godini. Još jedna zanimljivost koju sam govorila jučer tijekom rasprave o HRT-u, a to je Središnji državni ured pomaže ili pomagao je sa skoro tri milijuna kuna program HTV-a, peti program HTV-a usmjeren na, dakle Hrvate van Hrvatske na njemačkom, španjolskom jeziku. Kažem spomenula sam to jučer tijekom rasprave o HRT-u obzirom da je čini se ima problema i sa satelitima koji su iznajmljivani za taj program, pa zapravo cijelo pitanje toga programa i opravdanosti ulaganja u taj program je zapravo upitna. Dakle, sam ovaj program i politika međunarodne razvojne suradnje bi trebala biti jedan važan dio vanjske politike Hrvatske. Svakako Hrvatska treba biti i predvodnica pomagati, podupirati razvitak i svojih susjeda. Ali imamo kažem prijedloga u ovom izvještaju dodati i više detalja, dakle da nema nekih sumnji u kriterije po kojima su se dodjeljivala ova sredstva.

Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Gari Cappelli. Napominjem da vas ima dosta prijavljenih za raspravu, svi praktički ovdje i još neki koji nisu ovdje, pa može to potrajati samo da znate. Hvala lijepo predsjedavajući. Pa vidim da je interes za raspravu o Izvješću provedbe službene razvojne pomoći sa lijeve strane veliki. Tko i kako i što ćemo u budućnosti, svaka čast onima koji su u ovom trenutku još uvijek tu, pozdravljam ih. Ali očito da ta pomoć koja je itekako važna i razmjena pogotovo buduća koja će ići kroz Nacionalni program gdje će biti više upravo te bilaterale za koju su se svi žalili da ima premalo negdje 20 i nešto posto. I voljeli bi čuti te prijedloge sa lijeve strane kako bi to trebalo biti ta budućnost bilaterale i veće pomoći i sve ono što se dakle danas nama imputiralo i za što se nije prihvaćalo, da jednostavno ovo izvješće ne valja iz ovih ili onih razloga i doviđenja. Dakle, tu je dokaz da politika ipak je politika, a ne zato da dobronamjerno pozdravi se ovo izvješće koje definitivno s obzirom koliko sudjelujemo i od kad smo ušli u EU i na način da nismo imali mogućnosti priprema kvalitetnih i dobrih, da je ovo itekako jedan dobar iskorak ako razmišljamo pogotovo što nam se događa svima nama u zadnjih godinu dana. Dakle, politika međunarodne razvojne suradnje temelji se na naporima razvijenih država s ciljem razvoja slabije razvijenih država koje promiču zajedničke vrijednosti, opće prihvaćena načela, nude rješenja za aktualna geopolitička pitanja, razvijaju partnerstva i posljedično ostvaruju nacionalne interese. Kao takve razvojne i humanitarne politike pridonose dugoročnom i trajnom suzbijanju, dakle siromaštva, sprječavanju sukoba, suzbijanju nezakonitih migracija, jačanju trgovinske i gospodarske suradnje, a sve s ciljem sprječavanja ovisnosti o pomoći. Jedna od ključnih odrednica hrvatske razvojne politike je promicanje međuovisnosti humanitarnog i razvojnog djelovanja, te izgradnje mira i sigurnosti kao preduvjeta stabilnosti, napretka u međunarodnom djelovanju i projektima tzv. trostruki neksus ili poveznica. Ovaj poželjan koncept djelovanja gdje se u okviru mirovnih misija i operacija Ujedinjenih naroda i EU prvo osiguravaju temeljni uvjeti i dostava humanitarne pomoći, da bi nakon njih naglasak bio na razvojnim projektima za poboljšanje životnih uvjeta stradalog stanovništva. Upravo je dakle ovaj koncept bio naglašavan tijekom hrvatskog predsjedavanja EU posebno u situacijama višedimenzionalnih kriza. Višedimenzionalne krize poput pandemije nakon toga bolesti covida 19 i klimatskih, dakle promjena u posljednje su vrijeme dodatno skrenule pozornost na važnost razvojnih i humanitarnih politika na međunarodnoj razini. EU je dakle godinama u samom svjetskom vrhu po iznosima koje izdvaja, dakle za razvojno humanitarne namjene čemu osim europskih institucija značajno doprinose i njezine države članice pojedinačno, pa tako i RH. Članstvom u EU Hrvatska vlastitim iskustvima iz demokratske tranzicije aktivno sudjeluje u kreiranju i provedbi zajedničkih europskih razvojnih politika čime dakle osnažujemo svoj vanjsko-politički položaj, potičemo vlastiti gospodarski razvoj i unapređujemo vlastitu sigurnost. Pa stoga se ne mogu složiti da gospodarska diplomacija tu nije odradila svoj dio i da je uopće nije bilo. Dapače, ona ima svoju itekako važnu ulogu u jačanju tih međusobnih kontakata, zastupanja tog gospodarskog dijela i stvaranja jednog tržišta koji itekako je nama bitan. I ta gospodarska diplomacija je odradila u, pogotovo onom dijelu pristupanja Hrvatske EU itekako veliki iskorak. A naravno vremenom da jača tu svoju poziciju i itekako ima važnu ulogu u toj međunarodnoj suradnji, iako i na samom odboru je bilo dosta priče recimo zašto nema bolje, kvalitetnije suradnje sa Ukrajinom. Međutim, upravo ta gospodarska diplomacija jača tu međusobnu suradnju kako sa Ukrajinom trgovinski pogotovo gdje smo rekli a i u drugom segmentu. Dakle zaključno, zajednički nazivnik svih ovih nastojanja jest povezati doprinos postojećih pružatelja razvojne suradnje i humanitarne pomoći u jedinstveni odgovor za dugoročno održiv razvoj na globalnoj razini. Hrvatska je u tom kontekstu vjerodostojan partner, u međunarodnoj razvojnoj humanitarnoj suradnji kroz bilateralne programe suradnje kao i kroz zajedničko djelovanje s drugim državama u partnerskim odnosima. Hvala lijepo. Poštovani kolega Cappelli spomenuli ste nužnost pomoći stradalom, humanitarne razvojne pomoći stradalom stanovništvu. Republika Hrvatska je upravo jedna od rijetkih zemalja u EU koja je donator, ali je na žalost imala iskustvo i ulogu primatelja humanitarne, odnosno razvojne pomoći zbog ratnih stradanja. Znači imali smo ratno iskustvo, ali i poslijeratno iskustvo, razminiravanje, razvojačenje hrvatskih branitelja i traženje nestalih osoba. Naša iskustva su svakako dragocjena ratom pogođenim zemljama kako ne bi ponavljali naše greške, ali kako bi učili na našim pozitivnim iskustvima. Smatrate li da je bitno potencirati suradnju upravo s tim zemljama Jordan, Afganistan, Sirija koje smo već spominjali ne samo sa institucijama nego i udrugama civilnog društva, privatnog sektora, akademskom zajednicom, vjerskim ustanovama.

Hrvatska je jedna od sigurno na žalost u nekim segmentima i sa većim iskustvom pogotovo kad govorite o ratnom iskustvu o razminiravanju i svemu onome, dakle što je mogla i što radi na temelju pogotovo razminiravanje. Tu imamo itekako dobru suradnju sa Međunarodnom zajednicom i svojim iskustvom sudjelujemo u određenim akcijama koje su na razini Europe ali i izvan Europe. Vidljivo je da Hrvatska iz godine u godinu je davala sve veća sredstva upravo u provedbi razvojne pomoći, pa tako 2019. je iznosila 480 milijuna kuna. Međutim, ako gledamo 2017. je bilo 355 milijuna kuna, 2018. 452, ove godine 480. To su upravo zato što na ovim programima sudjelujemo i dalje ćemo svojim iskustvom to moći dokazivati. Kolega Cappelli slažem se sa ovim što ste rekli o gospodarskoj suradnji, a čini mi se da je kolegica Rada Borić kada je aludirala na projekt gospodarske suradnje koje svojedobno kao zamjenik ministra vanjskih poslova vodio kolega ili bivši kolega Joško Klisović, da je to više bilo motivirano izborima, lokalnim izborima i borbama između SDP-a i Možemo. Međutim, nećemo vjerojatno čuti pojašnjenje jer trenutno nema niti predstavnika niti jedne, niti druge stranke u Saboru. Gospodine Stier, pa dobro ste rekli mislim evidentno je i jasno da su to dnevno-političke potrebe za, pogotovo gospođa Borić je vrlo jasno odmah dala do znanja da ovo ništa ne valja i da oni neće prihvatiti. Upravo ovom raspravom kojom ste se i vi javljali svi skupa itekako je važno i vidljivo da ovaj početak pomoći u ovim svim teškim krizama kroz koje prolazimo je dokaz da Hrvatska i prima, ali i shvaća što znači međunarodna pomoć. I kroz svo to vrijeme itekako sudjelujemo.

Izvolite.

Evo kad smo imali raspravu u odboru je manje-više jednoglasno se podržalo ovo izvješće. Očito neki su sada u međuvremenu promijenili to mišljenje, međutim nisu do kraja obrazložili što bi i kako bi za 2019. sada nešto novo saznali, a da nije bilo već rečeno na toj sjednici odbora kada je jednoglasno to izvješće dobilo potporu. Izvješće mislim da je važno i kao temelj i pripreme za novu strategiju. To jesu neke kolegice i kolege spomenuli, a u tom smislu čini mi se da je važno da se nastavi sa financiranjem i multilateralnih i bilateralnih projekata pogotovo i ovih projekata za Hrvate izvan RH. Sve je to legitimno. U skladu je sa pravilima kako se bilježi razvojna pomoć. I bilo bi jednostavno ne mudro ako bi sada mi izmislili neku novu metodologiju različitu od one koju koristi Međunarodna zajednica. Dat ću jedan primjer. Mi financiramo i UN-ov program za hranu. Kada 2014. taj program je smanjio svoje izdatke na Bliskom istoku za otprilike 50% to je bio jedan od razloga da bi godinu dana kasnije 2015. Imali migrantsku krizu. Nije bio jedini, ali bio je jedan od ključnih razloga zašto migranti nisu ostali možda u susjednim zemljama u većem broju, nego su išli dalje prema europskom kontinentu. Dakle, ne bih omalovažavao na taj način i multilateralne projekte i naše sudjelovanje jer i na taj način se štiti nacionalna sigurnost RH. Nastavak da sa fokusom na jugoistok Europe posebice na Bosnu i Hercegovinu. Ono što možda bih dodao jest da u buduće pokušamo povećati svijest, pa i ambiciju da razvojna pomoć i razvojna suradnja bolje rečeno postane instrument i učinkovitiji instrument našeg vanjskog djelovanja kao ono što se naziva soft power. Dakle, kao povećati na taj način utjecaj RH i kod građana susjednih država, pa tako na primjer i BiH, pa i kod onih koji nisu Hrvati po nacionalnosti, da prepoznaju i u Hrvatskoj, da vide jedan simbol slobode, napretka, jednu snagu za dobro u ovom dijelu Europe. Ne da je to jednostavno, ali upravo razvojna suradnja kao soft power, kultura, sport to su oni elementi vanjskog djelovanja koji se isto tako mogu koristiti koje ozbiljne države čine da bi na taj način mogle biti utjecajnije i promovirati bolje svoje interese u inozemstvo. Jasno da za to je potrebno imati dovoljno sredstava. Jasno je da trenutno smo u jednoj velikoj globalnoj krizi.

Ali mislim da jest važno da Sabor podrži ne samo ovo izvješće, nego da podrži napore koje je Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada čini u krajnjoj liniji koja RH čini naši građani čine jer oni ih financiraju zapravo svojim porezima i razvojnu pomoć. Tako da ta razvojna pomoć doista promovira interese RH i na taj način štititi i nacionalnu sigurnost naše države. Imamo i na vaše izlaganje dvije replike. Kolega Stier, danas smo imali prilike evo ja i vi ugostiti jednoga veleposlanika upravo iz zemlje koja prima jednu od najvećih razvojnih pomoći od strane RH. To je veleposlanik Sapoli naše prijateljske Republike Kosovo. Iz prve ruke smo vidjeli što upravo ta pomoć čini na samom terenu i ne možemo gledati ovo kao nekakvi problem. Ovo je ipak status i međunarodnog položaja RH, odnosa prema drugim državama da ne spominjemo stabilnost i sigurnost jugoistoka Europe. Ali evo imali smo iz prve ruke priliku vidjeti što to znači kada brinemo o Hrvatima u jednoj zemlji kao što je Republika Kosovo. Da ne spominjemo da prije 30 godina je tamo bilo 9000 Hrvata, a sada ih je svega 300. I što bi bilo da nema intervencije RH i da nismo samostalni i da možemo ovo činiti. Doista razvojna pomoć, programi koji se financiraju u kontekstu hrvatske razvojne pomoći s Kosovom su važni za mir, stabilnost u tom dijelu jugoistoka Europe, a to opet utječe i na našu nacionalnu sigurnost smatrajući nacionalnu sigurnost ne isključivo u smislu postojanja ili nepostojanja nekih fizičkih ugroza, nego općenito na stabilnost naše ekonomije, na stabilnost našega društva. Vi dolazite iz Dalmacije, kako bi se reflektiralo na primjer na našu turističku sezonu i koje bi sve posljedice toga. To je investicija koju mi činimo da bi naravno i sebe zaštitili na taj način. Danas smo najviše spominjali pomoć BiH koja je najveća što je i normalno, Hrvati su tamo konstitutivni narod. Međutim, sredstva su putem različitih hrvatskih institucija dodjeljivana i zemljama gdje su Hrvati nacionalne manjine znači Austrija, Mađarska, Kosovo što je kolega spomenuo, Vojvodina, Crna Gora i još neke zemlje. Cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u tim zemljama i ojačati pripadnost hrvatskom narodu kroz znači podizanje razine etničke, vjerske, kulturne i jezične svijesti kako bi se i nove generacije razvijale i odgajale u tom pravcu. Imamo li povratne informacije je li ta pomoć dovoljna hrvatskim, hrvatskom stanovništvu gdje su oni manjinsko stanovništvo ili je potrebno možda ulagati neka dodatna sredstva kako bi oni mogli bolje raditi na tim aktivnostima? Hvala kolegice, pa vidite sigurno da uvijek ima prostora da se više učini. Ne možemo pogriješiti ukoliko, ako je moguće učinimo i korak više u afirmaciji, u zaštiti identiteta hrvatskih ljudi, hrvatskih manjina, ali isto tako i u BiH Hrvata kao konstitutivan narod. Zamislite i opet ponavljam to je važno ako hoćete i zbog naravno činjenice da su oni pripadnici hrvatskoga naroda, bez obzira da li su konstitutivan narod ili su manjina ili su klasična iseljenička skupina, ali to je i ulaganja u sigurnost i same RH.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici kod nas se kaže da se je pomoć u pitanju uvijek je bolje davati nego primati, pa evo i ovo Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2019. godinu da mi jasno i pokazuje da je RH bila odgovorna država i da je svoj plan pomoći ispunila. Ispunila ga je sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, ispunila ga je i sukladno nacionalnoj strategiji razvojne pomoći, a ispunila ga je i strateškom planu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Vidjeli smo da se pomoć dodjeljivala po sektorskim i zemljopisnim prioritetima te da je ona usredotočena upravo na ono što je gospodin Stier maloprije rekao da dostojanstvo svake ljudske osobe i na poveznicu mira, sigurnosti i razvoja koje je bitno svim zemljama pogotovo nama ovdje u našem okruženju. Ukupan iznos od 480 miliona kuna što je činili 0,13% bruto nacionalnog dohotka je bio na zavidnoj razini i ja se nadam da će on bar i u izvješću 2020. godini biti na toj razini s obzirom na cjelokupnu gospodarsku krizu zbog epidemije Covida-19. Isto je tako to značilo da tim iznosima idemo prema onome cilju od 0,33% koje nam je, koje je međunarodna obaveza EU, a isto tako ja vjerujem da danas u 2021. godini nakon što smo imali korona krizu i katastrofalne potrese nam je svima jasno koliko vrijedi međunarodna pomoć, bilo razvojna, bilo humanitarna jer mi smo sada na drugom kraju i primamo tu pomoć. Meni je drago također da nismo i osamljeni u ovom davanju pomoći i tako smo kroz multilateralnu pomoć od ukupno 480 miliona kuna plasirali 348 miliona kuna, a 130 miliona kuna je ostalo za bilateralnu pomoć. I sada bitna je i svrha i namjena jer od 480, 456 miliona je bilo na razvojnu suradnju, a 24 miliona na humanitarnu pomoć. To je na tragu one poslovice, daj čovjeku ribu nahranio si ga jedan dan, nauči čovjeka loviti ribu i nahranio si ga za cijeli život. E sad što se tiče bilateralne pomoći pa nema mudrije i bolje stvari, a i to je sukladno prioritetno zemljopisnom području Jugoistočne Europe, to je da razvojnu suradnju temeljimo sa BiH.

Gledajte imao sam dojam da je to kao nešto puno od strane kolega sa lijeve strane, ja ne vidim da je to puno dapače svaka ta kuna nama se vraća višestruko. Hrvatski narod je konstitutivni narod BiH i treba i zaslužuje našu pomoć. Pa nema bolje stvari nego pomoći općini Ravno, zaleđu Dubrovnika i dubrovačkog primorja. Poznam taj teren čisto iz razloga što je naša makarsko vrgoračka brigada u Domovinskom ratu oslobađala i branila taj prostor i što sad svake godine taj kraj posjećujemo i nažalost polažemo vijence na mjesta pogibije hrvatskih branitelja. Pa toliko smo dobri s općinom Ravno da smo prošle godine, koliko smo mogli, grad Makarska je donirao vatrogasnu cisternu općini Ravno čisto iz razloga jer ako se ne ugasi požar u općini Ravno on prelazi u Dubrovnik. E sada na tragu svega toga BiH nadam se stremi europskim integracijama, a naše je da pomognemo joj u tome, RH, jer to će biti dobrobit svih građana BiH, a pogotovo konstitutivnog naroda Hrvata u BiH. Također, Hrvatska kontinuirano razvija sve svoje politike u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći te u ovome multilateralnom aspektu držim da u budućem periodu bi izuzetno bi bilo pomoći područje Subsaharske Afrike. Nekoliko puta smo čuli o njihovim problemima. Znači o zemljama sa demografskim bumom u zemljama koje su bogate i prirodnim resursima, ali jednostavno nesređenim kako da kažem državnim okvirima.

Kolega Brkan, spomenuli ate i u veći izlaganja ste spominjali upravo pomoć prema BiH i vidjeli smo u nekim izlaganjima od strane oporbe da je nekima čak i sporno ulaganje npr. u sveučilište u Mostaru, 14 miliona. Uzmimo samo 2 faktora, vi ste gradonačelnik Makarske, koliko primamo radne snage naše ih Hercegovine koja dolazi na sezonu i uzmimo drugi primjer, grad Makarska je de facto na nekoliko kilometara od same granice, koliko nama gradu Makarskoj i turizmu znači stabilnost i sigurnost s one strane granice i koliko bi imalo efekta ono šta smo, šta je i kolega Stier spominjao u svom izlaganju koliko bi to imalo efekta da se bilo šta dogodi ili da mi ne ulažemo ili da nemamo stabilan narod na nekoliko kilometara od takvim gradova kao što je Makarska? Ja vam mogu u biti dati drugi primjer, evo sada zbog korona krize je, može se prelaziti granica, a znamo svi koji su uvjeti, da imamo jel negativan test i sve ostalo. Znači van sezone smo, već nam to otežava život i normalno poslovanje. Nažalost, ali tako je. Grad Makarska i makarsko zaleđe znači Zabiokovlje je naslonjeno na 35 km udaljenu granicu na područje Hercegovine. Nama je interes da je to sigurna i stabilna regija, da je BiH sigurna i stabilna država. A isto nam je najveći interes da hrvatski narod ima puno pravo konstitutivnog naroda BiH i da normalno nikad ne zaboravi svoju neću nazvati maticu pošto je i BiH i Hrvatska domovina hrvatskog naroda, al da se ove veze ne prekinu.

izvješće o razvojnoj pomoći RH za 2019. godinu koje nam je predlagatelj detaljno obrazložio i koje je urađeno u skladu sa zakonom i sa nacionalnom strategijom razvojne pomoći. Ako promatramo razvojnu pomoć naravno korist od razvoje pomoći najviše imaju oni koji primaju dobrobit i korist. Ali pomoć od razvojne pomoći itekako imaju i države koje tu razvojnu pomoć daju kroz jačanja ugleda, utjecaja i međunarodnog položaja, a samim tim se doprinosi i gospodarskom i svekolikom drugom napretku država koje tu pomoć daju. Treba imati uvijek na umu narodnu poslovicu da se dobro, dobrim vraća. Za RH razvojna pomoć je možda čak važnija od većine drugih država. Iz nekoliko razloga. Ja ću nabrojat možda dva najvažnija. U susjedstvu RH nalaze se još uvijek nedovoljno gospodarski razvije države. Države koje su politički nestabilne i koje su još uvijek izvan euroatlanskih integracija. Za RH ova razvojna pomoć je također vrlo bitna jer izvan RH živi velik broj Hrvata osobito u susjednim državama, a naravno najveći broj u BiH. Zbog toga ulaganja u razvojnu pomoć nije trošak.

Da će ta pomoć doprinijeti gospodarskom razvoju ovih država. Da će ta pomoć doprinijeti političkoj stabilizaciji ovih država. Da će ta pomoć doprinijeti i uključivanju ovih država u euroatlanske integracije. Također da će u narednom razdoblju niz drugih institucija RH itekako biti uključeno u razvojnu pomoć. Prije svega to mislim na Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, turizma itd. Moram naglasiti potrebu uključivanja Središnjeg ureda za stambeno zbrinjavanje, Središnjeg ureda za demografiju itd. Da ćemo sinergijom djelovanja svih institucija doprinijeti stabilizaciji Jugoistočne Europe, uključivanja ovih država u EU i NATO pakt i svakako gospodarskom, političkom i svakom drugom jačanju Hrvata koji žive izvan RH.

državni tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, u svojoj raspravi o Izvješću o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2019. naglasak ću dati na dio izvješća koji obrađuje pomoć Jugoistoku Europe. Dakle, izražavam svoje zadovoljstvo što su unutarnacionalne strategije temeljem strateških ciljeva hrvatske vanjske politike i sektorski i zemljopisno prioritetno područje transfera pomoći Jugoistoka Europe s naglaskom na BiH.

Isto tako, uvažavajući vanjskopolitičku sigurnosnu razvojnu i gospodarsku dimenziju logičan, razumljiv je izbor Jugoistoka Europe. Spomenut ću i Zakon o deklaraciji položaju hrvatskog naroda u BiH usvojen u ovome saboru dokumentima koji su potpuno u suglasju sa zakonom o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, ali i nacionalnoj strategiji razvojne suradnje za period '17.-'21. Svi ovi dokumenti u prvi plan predmet najvećeg interesovanja stavljaju BiH, ali i položaj, status stvarnu jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH. U izvješću su taksativno nabrojani projekti koje je Vlada RH podržala uz kratak opis, dodijeljene iznose po pojedinim projektima i ukupni iznosi. U najkraćem podupiru se projekti iz oblasti obrazovanja kroz obnovu, izgradnju i opremanje škole, vrtića i fakulteta, zdravstvo kroz obnovu, izgradnju i opremanje bolnica, domova zdravlja, ali i domova za stare. Značajna pomoć ide za obnovu i izgradnju institucija kulture, organizaciju kulturnih događanja, tiskanje časopisa, brošura i monografija, očuvanje hrvatskog jezika, pomoć medijima na hrvatskom jeziku, pomoć studentima i slično. I u 2019. značajan iznos potpora usmjeren na vjerske objekte dio sredstava ide i kao potpora gospodarskom napretku. Razumljivo da iz samog izvješća nije moguće dokraja i cjelovito sagledati vrijednost, značaj, potrebu ovakve pomoći hrvatskom narodu kako u BiH tako i u ostalim zemljama Jugoistoka Europe. Za razumjet je i kritički osvrt na ovakav vid pomoći neovisno na ustavnu obavezu, zakone i deklaracije, stav EU. Nekima je ovakav vid pomoći nepotreban, pogrešan, drugi kažu previše ili premalo, nekima su sporne potpore vjerskim objektima, spominje se transparentnost itd. A kako to izgleda i što u stvarnosti znači kad ste s drugu stranu, kad pišete, kandidirate, realizirate projekte. U mom Ljubuškom u 2019. općenito prethodnih godina potporu su dobili objekti kulturnog centra, objekat za djecu s poteškoćama u razvoju, izgradnja sportskih terena uz osnovnu školu s 1000 djece, sabirni distributivni centar za naše poljoprivrednike, dom zdravlja, poljoprivredne zadruge. Uvijek je vrijednost potpore bila oko 10-tak posto investicije, uvijek je značila više. Jača osjećaj pripadnosti, osjećaj sigurnosti, vraća vjeru. Treba znati, treba razumjeti da su nam vjerski objekti ne samo duhovna središta, spomenuti samostan Sv. Ante na Humcu ima najstariji muzej u BiH u kojem je prikazano 14.000 godina povijesti Hercegovine, ima jedinstvenu galeriju majka s preko tisuću eksponata, obnavlja kulturni centar dom Sv.Ante.

RH kroz provedbu navedenog podržava, inicira politiku dijaloga, podržava društveni i gospodarski razvoj, održanje mira i stabilnosti, jačanje demokratskih institucija. Kroz ovakav pristup pruža se snažna potpora i ohrabljuju sve zemlje Jugoistoka Europe na putu euroatlanskih integracija, jasno na načelima u postupku tranzicije i prilagodbe koju je i sama prošla.

BiH je jedna od programskih zemalja što je dobro i što je očekivano od Vlade koja je od samog početka poslala jasnu poruku kako nam je BiH i ravnopravan položaj Hrvata kao jedan od 3 konstitutivna naroda u toj zemlji na vrhu samih prioriteta. Suradnja naše dvije zemlje u svim područjima života kontinuirano raste. Dodatno smo se povezali prometno, u gospodarstvu, u znanosti, kulturi i na svim drugim područjima. Želim naglasiti kako je u zadnje 4 godine učinjen značajan pomak i to vidimo i kroz ova izvješća u vidu konkurentnije, konkretnije i kontinuirane potpore kako strateškim institucijama tako i onim ostalim značajnim programima i projektima Hrvata u BiH. Ta potpora vidljiva je ne samo kroz povećanje financijskih sredstava već i kroz vidljiv angažman na području BiH gdje živi hrvatski narod posebice putem suradnje i redovnih posjeta predstavnika Vlade RH. Na taj način imajući izravan uvid, znači posjetama našim i radom na terenu te vodeći računa o aktualnim potrebama i poteškoćama s kojima se susreću Hrvati u BiH nastojimo dugoročno osigurati uvjete za ostanak i opstanak kao i održivi razvoj na svim područjima života Hrvata u BiH. Primjerice, u cilju poticanja ostanka mladih u svojoj domovini povećali smo za 100% broj stipendija studentima pripadnicima hrvatskoga naroda koji studiraju u BiH i imali smo prije 200, sad imamo 400 stipendija godišnje. Kroz projekt Korijeni povezujemo učenike osnovnih škola iz BiH s vršnjacima odnosno sunarodnjacima u Hrvatskoj, iseljeništvu i pripadnicima hrvatskih manjina. Organizirane su i različite vrste radionica i stručnih edukacija za Hrvate u BiH. Tri tipa radionica su bile, za EU fondove, za program Erasmus+ i radionice za učenike, učitelje odnosno učitelje i nastavnike.

Značaj ove institucije imaju za opstanak i prosperitet Hrvata u BiH je zaista svi ćemo se složiti nemjerljiv za očuvanje i njegovanje hrvatskog kulturnog identiteta, stvaranje preduvjeta za društveni i gospodarski napredak, zaustavljanje odlazaka posebice mladih ljudi iz BiH te pozicioniranje Hrvata kao predvodnika u svim pitanjima i procesima bitnim za tu zemlju, posebice ja bih rekla u području školstva, kulture i znanosti. Rezultati ove potpore vidljive i danas no njihov učinak vjerujte očekujemo tek u razdoblju koji su pred nama. Isto tako kontinuirano podupiremo programe i projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH za koje povećamo iznos financijskih sredstava. Cijeli svijet se našao pred prijetnjom pandemije korona virusa stoga su brojne aktivnosti posebice direktan kontakt i posjete Hrvatima u BiH bili nam ograničeni, ali unatoč tim okolnostima potpora i suradnja nije izostala. Nastojeći pružiti potporu u ključnim trenucima za prevladavanje nastalih kriza i poteškoća u kojima se našao i hrvatski narod u BiH, Vlada RH pružila je financijsku potporu za bolnice, domove zdravlja i u BiH. Već mi vrijeme malo prolazi, a na vaše uvodno izlaganje državni tajniče postavljeno je pitanje u suradnji u području poljoprivrede i turizma. Ja bih mogla o tome dosta dugo, dosta reći jer sam baš istražila kakve sve projekte imamo.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, pred nama je danas Izvješće o provedbi službene razvoje pomoći RH inozemstvu za 2019. godinu koje nam je vrlo iscrpno predstavio državni tajnik u svom uvodnom izlaganju, a koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izrađuje za svaku godinu sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Učinkovita i snažna razvojna suradnja predstavlja ulaganje u naš vlastiti razvoj i našu sigurnost. Jednako tako razvojna suradnja predstavlja jedan od ključnih elemenata odnosno jedan od stupova hrvatske vanjske politike. Njezin cilj je dugoročna i održiva perspektiva razvoja društva kroz višegodišnje projekte. Opsežnost predstavljenih aktivnosti čini me zadovoljnom i optimističnom posebno imajući na umu bližu budućnost u kojoj će značajna uložena sredstva imati snažan efekt. Gdje smo i kako smo usmjerili sredstva u predmetnom izvještajnom razdoblju? U ukupnim iznosima RH je za službenu razvoju pomoć u 2019. izdvojila 480,84 miliona kuna. Podatak da se radi o gotovo pola milijarde kuna izdvajanja govori dovoljno sam po sebi. Važno je naglasiti da je i u 2019. godini održan kontinuitet rasta godišnjeg izdavanja za službenu razvojnu pomoć. Točnije, u odnosu na prethodnu 2018. godinu ukupni volumen službene razvojne pomoći RH porastao je 6% Od toga najveći dio upućene službene razvojne pomoći RH čine uplata obveznog doprinosa RH općem proračunu EU koji se računa kao razvojna pomoć, a oni u iznosu od 234 milijuna kuna kao i uplate u Europski razvojni fond koji je u 2019. iznosio 73,7 milijuna kuna. Za programe i projekte usmjerene bilateralnim putevima izdvojeno je 130,81 milijun kuna. Najviše sredstava kao što smo već imali prilike i čuti usmjereno je na razvojnu suradnju, njezin ukupan udio unutar službene razvojne pomoći iznosi 455,8 milijuna kuna ili 94,03% Ostatak od 23,8 milijuna kuna ili oko 5% odnosio se na humanitarnu pomoć. Sukladno našim zemljopisnim i sektorskim prioritetima koji su postavljeni u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje za razdoblje 2017. do 2021. godine za zemlje Jugoistočne Europe izdvojeno je 99,21 milijun kuna kroz 126 projekata. Za zemlje istočnog i južnog susjedstva gdje su nama programske zemlje Ukrajina i Jordan 1,61 milijun kuna kroz 4 projekta te za ostale zemlje u razvoju 4,68 milijuna kuna kojima se pomogla realizacija 12 različitih projekata. Od sektorskih prioriteta, pomoć je dominantno bila usmjerena na prvi sektorski prioritet nacionalne strategije, a to je osiguranje dostojanstva svake ljudske osobe i to kroz temeljni cilj ulaganja u obrazovanje i zdravstvo. Ono što me osobno posebno veseli je činjenica što je najviše programa i projekata provedeno u susjednoj nam BiH. S obzirom na to da se zagovara osnažena suradnja u državama gdje RH ima poseban interes, a Hrvati čine jedan od konstitutivnih naroda raduje saznanje da se utječe na jačanje stabilnosti BiH, a posebno na bolji položaj Hrvata koji ondje čine značajan udio u stanovništvu. Projekti o kojima govorimo su oni koji utječu na kvalitetu svakodnevnog života tamošnjeg stanovništva, izgradnju i opremanje škola, vrtića, ustanova visokog obrazovanja, bolnica i domova za starije i nemoćne samo su dio aktivnosti koje se provode u cilju poboljšanja kvalitete života u cjelini. Valja spomenuti i druge države za koje se također izdvajaju značajna sredstava. U provom redu Republiku Srbiju, Crnu Goru, Republiku Sjevernu Makedoniju i Republiku Kosovo. Čitav je niz projekata koji se provode poput onih u domeni zaštite kulturne baštine, ostalih kulturnih aktivnosti, zaštite granica kroz suzbijanje nezakonitih migracija, humanitarnih pomoći i slično.

Uvažena zastupnice Balić, u svom izlaganju osvrnuli ste se odnosno istaknuli ste kako je najviše programa i projekata provedeno u nama programskoj državi BiH. Osim što ste naveli izgradnju i opremanje škola, vrtića, bolnica, domova za starije i nemoćne, možete li mi kazati koje su to još aktivnosti provedene, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života u cjelini. Hvala lijepo poštovana zastupnice, točno kako sam i istaknula u svom izlaganju najviše programa i projekata provedeno je u nama programskoj državi BiH budući da RH kontinuirano podupire razvitak i stabilnost BiH. Pa je u tom smislu kako sam već ranije znači spomenula kroz projekte razvojne pomoći RH u BiH djelovala na izgradnji i opremanju škola, vrtića, visokoškolskih ustanova, bolnica, domova zdravlja i domova za starije i nemoćne osobe diljem BiH. Jednako tako su i osigurani transferi jednokratne financijske pomoći posebno ranjivim skupinama stanovništva te ljetni kampovi za djecu.

Kolegice Balić, nekoliko ste puta spomenuli u vašem izlaganju upravo taj faktor same stabilnosti ali i prioritet upravo razvojne pomoći da ide na područje Jugoistoka Europe. Bili ste evo i u Hrvatskom saboru voditeljica i predsjednica samoga Odbora za vanjske poslove, u kontaktu ste normalno i sa samim ministarstvom, primali ste često i razne veleposlanike, kada gledamo Jugoistok Europe i upravo razvojnu pomoć koju mi pružamo Jugoistoku Europe i državama posebice u susjedstvu moramo uzeti i faktor da je to jedan i od način da držimo te zemlje na euroatlanskom putu.

Nastavit ćemo sutra u petak u 9 i 30. Podnositelj će biti povjerenik za informiranje i podsjećam da će biti glasovanje u 12 sati.